Jučer sam u svom izlaganju govorio o problemu jednog veleučilišta jer nisu odobrena sredstva u proračunu, a danas ću pokušati objasniti što se dešava sa specijalnim bolnicama za rehabilitaciju. Osnovni problem lošeg poslovanja zdravstvenih, a teme i, a time i nezadovoljstva zdravstvenih djelatnika leži prije svega u činjenici što cijene pojedinih zdravstvenih usluga i iznosi limita koje jednostavno određuje HZZO ne prate realan rast cijena usluga i minimalnih limita, a da ne spominjem da ne prate ni obećanja Vlade prilikom potpisivanja ugovora sa sindikatima. Naime, naknada za dan bolničkog liječenja koju jednostavno određuje HZZO često ne pokriva osnovne troškove koje bolnice moraju podmiriti kako bi se po strogim medicinskim standardima pacijentima moglo pružiti neophodnu njegu, liječenje i skrb. Proteklih 3 godine došlo je do povećanja dijela materijalnih radničkih prava u javnozdravstvenom sustavu što predstavlja povećanje troškova za plaće unutar limita. Međutim, u trogodišnjem periodu od 2016. do danas limit koji odobrava HZZO je porastao za svega za 12,5%, a samo je obećana prosječna bruto plaća porasla za 21,5% Kako to izgleda u apsolutnim iznosima odlično prikazuje nekoliko primjera iz analize koja je napravljena u Specijalnoj bolnici u Krapinskim Toplicama u rujnu ove godine. Npr. naknada HZZO za liječenje kardioloških pacijenata upućenih na rehabilitaciju iznosi 603 kune, a trošak plaća medicinskog osoblja, lijekova, medicinskog potrošnog i laboratorijskog materijala te dodatnih dijagnostičkih pretraga iznosi 710 kuna. Za dan bolničkog liječenja za ortopedsku rehabilitaciju određena cijena od HZZO je 370 kuna i 65 lipa, dok se stvarni trošak kreće i do 820 kuna. Za dan bolničkog liječenja spinalne rehabilitacije početna cijena HZZO-a iznosi 618 kuna dok se stvarni trošak kreće do čak 1.613 kuna. Da stvar bude gora moram istaknuti da u navedenim izračunima stvarnih troškova nisu uključeni troškovi prehrane, čišćenja i održavanja, troškovi administrativnog osoblja, troškovi tehničkog osoblja i osoba u prehrani, u laboratoriju i ljekarni te troškovi nabave potrošnog materijala za fizikalne terapije, nabave i zanavljanja opreme, sitnog inventara i ostalih potrepština. Da apsurd bude veći Zavod za zdravstvene usluge u turizmu koji je ustrojstvena jedinica Ministarstva zdravstva izradio je analizu ekonomske cijene zdravstvene usluge za specijalnu bolnicu. Izračuni do kojih su došli pokazuju da su sve dobivene cijene gotovo duplo veće od onih koje plaća HZZO. Pa npr. zavod je došao do cijene za liječenje kardioloških bolesnika u iznosu od 1.164 kune, a HZZO plaća 603 kune. Zavod je došao do cijene za spinalnu rehabilitaciju od 1.200 kuna, a HZZO plaća 618 kuna. Budući da su svi ugovori sa HZZO-om jednostavni akti na koje ne mogu utjecati niti ravnatelj bolnica, niti upravna vijeća bolnica proizlazi da su ti tzv. ugovori napravljeni na način da je većini bolnica jednostavno nemoguće pozitivno poslovati. Primjer koji to iluzorno pokazuje je da maksimalni mjesečni iznos koji HZZO dostavlja jednoj bolnici iznosi 9,5 miliona kuna, a samo trošak za zaposlene iznosi 10 miliona kuna i 300 tisuća. S takvim prihodima u kojima udio ukupnih prihoda u poslovanju bolnica od HZZO-a je daleko ispod razine stvarnih troškova koštanja dijagnostičkih i terapijskih procedura, moglo bi nam se desiti da će javno zdravstvene ustanove moći pacijentima pružiti usluge po minimalnim medicinskim standardima što ni u kojem slučaju nije zadovoljavajuće. Mislim da je krajnje vrijeme da si Vlada postavi pitanje da li je potrebno smanjiti dotacije u inozemstvo za zdravstvene i obrazovne ustanove, dotacije za vjerske zajednice i ostale dotacije jer kao što vidimo Hrvatska u proračunu nema dovoljno novaca ni za svoje građane koji izdvajaju novac u taj proračun. Slijedeći Klub zastupnika je onaj zeleno-lijevoga bloka u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Vilim Matula. Izvolite.

Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, pitam se očekuje li hrvatsku političku scenu velika koalicija, koalicija SDP-a i HDZ-a, a možda se tu priključi i IDS. U svakom slučaju nešto se čudnovato događa. Od stotina i stotina amandmana koje su predložili zastupnici iz svih klubova il više-manje svih klubova, samo su 2 amandmana prihvaćena. I onda će gospodin predsjednik Vlade Andrej Plenković reći, pa dobro pa ta 2 amandmana su bila najbolja, a možda i nisu bili najbolji. Ja bi se usudio reći da su bili onako bez veze. Jedan se, jedan amandman SDP-ov to je amandman konkretno kolegice Vesne Nađ 450.000 kuna za prevenciju nasilja među mladima. Nemamo ništa protiv prevencije nasilja među mladima, to je u redu, ali eto zanimljivo ovaj ostatak da je ona predložila da se uzme novac za obilježavanje spomen dana bleiburške tragedije. Drugi amandman je 10 miliona kuna, IDS-ov amandman rekonstrukcija Policijske postaje Poreč. Neka naša hrvatska policija ima novu postaju, za to smo naravno, ali moram priznati da je ovo znakovito. Ovo se ne događa slučajno. Ovo nije odobrio ministar Marić zbog toga što je to njemu dobro, što on misli da je bitno obnoviti Policijsku postaju u Poreču i zato što misli da je bitno boriti se odnosno prevenirati nasilje među mladima. On je ovo odobrio jer mu je netko naložio, a naložio mu je predsjednik Vlade.

Zašto se to ne bi proširilo s tim da ovde što moramo, što moram napomenuti, a svi moraju znati, Andrej Plenković glasove koje je dobio, a dobio 200.000 glasova manje nego što je dobio Karamarko on ih nije dobio na desnici, on ih je dobio na ljevici i on i dalje gleda sa simpatijama prema ljevici i siguran sam da je ovo jedan korak u tom smjeru. Ipak bi ovdje izdvojio neko vrijeme da naglasim što to Andrej Plenković nije prihvatio? Nije prihvatio amandmane Hrvatskih suverenista koji su govorili o ključnim demografskim mjerama jer Andrej Plenković ne vidi za problem to što je uskoro u Hrvatskoj neće biti Hrvata, ma neće biti nit nacionalnih manjina, neće biti nikoga. Pa je važnije ulagati milijune kuna u obnovu policijskih postaja, u službene automobile, a ne u demografske mjere, ali on je svoj stav zapravo po pitanju najvećeg problema hrvatske države, a to je demografija pokazao odavno. On ga je pokazao kada je ukinuo Ministarstvo demografije i srozao ga na razinu središnjeg državnog ureda. To je stav Andreja Plenkovića o demografiji, ali opet ću naglasiti evo da ostane svima onima koji prate hrvatsku, sjednicu Hrvatskog sabora u sjećanju, u pamćenju ključnu informaciju, Andrej Plenković je naložio ministru Mariću da se prihvate 2 amandmana, jedan IDS-a i jedan SDP-a, a niti jedan Hrvatskih suverenista ili nekog drugog kluba i to nije slučajno. Izvolite.

Kolegice i kolege, prije nego što se vratim na srž mog slobodnog govora, a to je prvenstveno da je jučer kasno navečer Europski parlament odobrio pomoć iz Fonda solidarnosti od 683,7 milijuna EUR-a htio bi se samo osvrnuti na dio ovoga što je oporba govorila o amandmanima i proračunu. Ono što svakako treba reći, a to smo i u raspravi o proračunu istaknuli da dobar dio EU fondova neće biti i nije reflektiran unutar ovogodišnjeg proračuna, ali da će itekako slijedeće godine i godina iza biti vidljivi 23,5 milijardi EUR-a je na raspolaganju. Može se isto tako osvrnuti na neke kritike od koga su prihvaćeni amandmani, HDZ neće u nikakvu veliku koaliciju sa SDP-om i IDS-om tu ovoga nema govora. Možda neki žale šta nisu žetončići u ovom saboru ali koalicija je stabilna 76 ruku i sutra ćemo isto tako sa tih 76 ruku izglasati i ovaj proračun. Tako da ne vidim zabrinutost koju opozicija ima, možda da se krenu baviti sobom nego nama, ali vratio bih se na temu onoga zašto sam došao za ovu govornicu, a to je upravo da je Europski parlament odobrio pomoć od 683,7 milijuna EUR-a. 89 miliona EUR-a je već uplaćeno ljetos u hrvatski proračun, no ajmo se prisjetiti 22.3. 5,5, po Richteru bio je potres, 25.000 zgrada je oštećeno, hrvatska Vlada je odmah krenula i odobrila interventne mjere 130 miliona kuna za popravke dimnjaka, krovova i zabatnih zidova. Također smo procijenili da ne želimo brzati sa zakonom, već da želimo opći konsenzus i zakon je onda u 9. mjesecu i prihvaćen zajedno sa 40-tak amandmana oporbe koji su prihvaćeni. Procijenjena šteta je 86 milijardi kuna.

proračunu najbitnijem dokumentu i kad pogledam jad i bijedu većine, prazne klupe dva dana, odnos prema svojim kolegama koji su birani sa puno više glasova može biti preferencijalni il na bilo koji drugi način nego oni sami govore o samodostatnosti vas samih, u žarištu ste cijelog svijeta, od vas se vrti zemaljska kugla, a u biti sve što smo govorili, govorili smo i predlagati u najboljoj vjeri amandmane da ne samo Zagreb, naravno da je Zagreb stradao, nego cijela RH ima određeni pravičan, ravnomjeran razvoj određeni financijski okvir, ne samo ta područja nego sve socijalne skupine koje su zanemarene u hrvatskome društvu. Oporba je dala 300 amandmana i više amandmana, moj klub 165, ja sam sam dao 70-tak amandmana i sada kad slušam bivšeg ministra Pavića onda se pitam da li mi živimo u stvarnosti ili stvarno ova svjetla izgubimo kontrolu nad njima. Pa vi gospodine kao ministar ste obećali imotskom kraju, cetinskom kraju, Dalmatinskoj zagori kroz nekakav fond za izravnavanje ogroman novac. Niti kune nisu dobili pred izbore, niti kune. Vi sad ovdje govorite o Zagrebu kao o problemu koji je doživio veliku tragediju i o tome tribamo pričati, vi govorite o europskim sredstvima gdje je Hrvatska na dnu po povlačenju sredstava u EU, na dnu. Vi govorite o, Hrvatska je po BDP-u u vrlo lošoj poziciji, da nije iseljenih Hrvata koje ste vi i vaše politike štetne politike potirali ti mladi ljudi bi danas radili u RH, stvarali bi svoje obitelji imali bi razvijenu Hrvatsku, imali bi bolju demografsku sliku. Tako da kad govorimo o nečemu onda tribamo puno ozbiljnije govoriti. Oporba je jučer cijeli dan i jutros davala konstruktivne amandmane. Amandmani o kojima ste tribali razmišljati i tribali ste ih čuti, meni je žao jel tu je i gradonačelnik Drniša šta nije bar čuo ili poslušao amandmane i obrazloženja, a ne da sutra on ne zna oče li glasati za drniški kraj ili protiv drniškog kraja, također i drugi koji su bili nisu ovde bili nazočni. Ja znam da je neugodno slušati istinu, svak će reći istina ima dvije medalje, ima problema, nije oporba ovde Bogom data, ali zašto ne želite čuti, zašto iz trgovinu priznajete legitimirate bivši ministre. Vi kažete neki žele biti žetončići znate tko je promovira žetončiće, vi i vaša Vlada. Vi ste bili ministar na principu žetončića u Hrvatskom saboru i vi ih legitimirate i šaljete poruku ne znam kome, neki bi željeli biti žetončići. Radi se ovdje o ozbiljnim stvarima, o stvarima gdje je hrvatskom proračunu se mogao povećati prihod, ne ovisnost o EU, da sredstva EU, ali kolika će biti članarina.

Mi da smo dobro da bi imali puno u proračunu više sredstava od energetike ne bi sidale u ko zna u čije džepove po pitanju vjetroelektrana i drugi način. Znači imali bi naših sredstava ne bi bili ovisni. Mi da smo, zatražimo hrabro i snažno ratnu štetu što nam je napravila Srbija mi bi imali novca za te nerazvijene krajeve koji su ratom poharani, opljačkani, devastirani, ne krivnjom hrvatskih ljudi na tom području, ali vi nemate snage i hrabrosti. Tako da vaša magla o fondovima, vaše javne nabave koje se rješavaju u klubovima u Slovenskoj 9 koja je uništila konkurenciju poduzetnika i taj novac šta će doći u Zagreb je upitan kome će ići u kojeme će se klubu dogovoriti [[Upadica: Hvala lijepa.]] sa punim torbama novaca. Time smo završili sa izlaganjem klubova.

Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici nastavljamo s radom, pred nama je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 69 Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava i Članaka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj zakon raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno Članu 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani ministra pravosuđa i uprave Ivan Malenica. Ministre izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici, zahvaljujem evo na prigodi da ispred predlagatelja Vlade RH predstavim izmjene i dopune Ovršnog zakona čija je namjera uravnotežiti postojeći sustav ovrha te ga predloženim mjerama dodatno unaprijedimo, uvažavajući sve potrebe da se ovršni postupak provodi brže, učinkovitije i ekonomičnije istovremeno štiteći prava ovršenika ali i vjerovnika. Dopustite mi da na početku ovoga izlaganja najprije se osvrnem na mjere koje su prethodile ovim izmjenama i dopunama. Mjere za pomoć građanima i gospodarstvu uslijed pandemije korona virusa provodile su se temeljem dva zakona i Vladinom odlukom o produženju roka trajanja posebnih okolnosti od 17. srpnja 2020. godine.

Dodatno, kao pomoć gospodarstvu stečajni razlozi nastali za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nisu bili pretpostavka za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka. Izmjenama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Financijska agencija FINA nije plijenila novčana sredstva sa računa, te su se svi računi, te su svi računi bili odblokirani do 18. listopada, izuzeci su bili zakonsko uzdržavanje i rente, a zahtjevi za naplatu su se uredno zaprimali radi prednosnog reda. Temeljem toga do 18. listopada nisu se poduzimale radnje u svim ovršnim postupcima koji su se vodili kod sudova i kod javnih bilježnika. Međutim, Ministarstvo pravosuđa i uprave predložilo je Hrvatskoj javobilježničkoj komori model donošenja i otpremanja rješenja na temelju vjerodostojne isprave u kojima je propisan zastoj ovršnih postupaka do 18. listopada 2020. godine u tri faze prema slijedećem rasporedu. 19. listopada gdje se naplaćuju ovrhe zaprimljene do 30. lipnja, 20. studenoga gdje se naplaćuju ovrhe do 31. kolovoza i 20. siječnja gdje se naplaćuju ovrhe do 18. studenoga. Navedeni model odnosno preporuka javnobilježnička komora potvrdila je na svojim tijelima. Prema podacima koje je obradila Financijska agencija 31. listopada 2020. evidentirano je 247.000 potrošača odnosno građana koji nisu podmirili dospjele neizvršene osnove za plaćanje što predstavlja blago povećanje i u odnosu na 31. ožujka 2020. godine kada je bilo 238.000 potrošača koji nisu podmirili dospjele neizvršene osnove za plaćanje. Stoga je pred vama Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Ovršnog zakona u hitnoj proceduri. S obzirom na to da je obveza Vlade RH voditi računa o dobrobiti svih građana i pratiti gospodarska kretanja osobito na način da u posebnim okolnostima najizloženije kategorije građana ne budu dovedene u takvo pogoršanje materijalnog stanja koje se smatrati egzistencijalnom ugrozom. Pojava pogoršanja materijalnog stanja i platežne moći kod znatnog dijela građana predstavlja okolnost koja zahtjeva hitnu zakonodavnu intervenciju. Uzimaju u obzir da je uslijed epidemije bolesti Covida-19 došlo do smanjenja gospodarske aktivnosti koja nužno posljedično i neizbježno dovodi do gubitka radnih mjesta i do smanjenja platežne moći građana za podmirivanje redovitih obveza iako Vlada RH na tom području ulaže znatne napore i drugim mjerama bila je nužna zakonodavna intervencija na način da se ovim zakonom zaštiti dostojanstvo ovršenika uz zadržavanje načela proporcionalnosti i razmjernosti između interesa vjerovnika i interesa dužnika. Ovim zakonom uvodi se pravilo o pokretanju postupka ovrhe na temelju vjerodostojne isprave podnošenjem elektroničkog prijedloga putem informacijskog sustava javnom bilježniku. Sustav će prijedloge dodjeljivati javnim bilježnicima ravnomjerno prema abecednom redu. Ujedno se ovim zakonom propisuje da kada javni bilježnici provode postupovne radnje u ovršnom postupku oni to čine kao povjerenici suda. Radi jačanja zaštite ovršenika ovim zakonom se predlaže rješenje u kojem će javni bilježnik kada zaprimi uredan prijedlog ovrhovoditelja poslati prijedlog za ovrhu i pozvati ovršenika da ispuni svoj dug. Ako u roku od 15 dana ovrhovoditelj ne povuče svoj prijedlog za ovrhu javni bilježnik će donijeti rješenje o ovrsi te isto dostaviti strankama. U cilju modernizacije i pojednostavljenja ovršnog postupka uvodi se elektronička komunikacija i elektronički obrasci. Kako bi ovršni postupak bio jasniji, dostupniji i transparentniji za sve stranke i sudionike u ovršnom postupku. Predloženim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona smanjuju se troškovi postupka budući da više nema troška izdavanja potvrde o pravomoćnosti i ovršnosti jer se ista više ne izdaje na zahtjev ovrhovoditelja već ju javni bilježnik izdaje sam. Uvođenjem elektroničkih obrazaca smanjuju se troškovi za zastupanje i ovrhovoditelja, brišu se odredbe o određivanju predvidivih troškova postupka te se uvodi jedinstvena naknada za postupanje javnih bilježnika u ovrsi temeljem Pravilnika o naknadama javnih bilježnika u ovršnom postupku. Isto tako, predviđena su poboljšanja odredbi o dostavi jer nakon 2 bezuspješna postupka dostava se vrši putem obvezne ploče uz obvezno slanje obavijesti ovršeniku u poštanski sandučić i osobni korisnički pretinac sustava e-građani. Radi dodatne zaštite dostojanstva ovršenika zakonom se predlaže da se ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine odnosno deložacija ne provodi u razdoblju od 1. studeni do 1. travnja osim u iznimnim slučajevima. Ujedno se povećava iznos glavnice za koji se ovrha na nekretnini ne može pokrenuti sa 20.000 kuna na 40.000 kuna. Uz već postojeća primanja koja su izuzeta od ovrhe ovim zakonom, ovim zakonskim prijedlogom predlažu se nova izuzeća kao što su prigodne nagrade odnosno božničnica, uskrsnica, regres, novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima, novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika odnosno naknade za topli obrok, zatim novčana naknada žrtvama kaznenih djela, sredstva koja se uplaćuju u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenta koje se financiraju iz nacionalnih sredstava ili proračuna EU kao i sredstva na računu predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava. Predviđena je i nova mogućnost odgode ovrhe u potrošačkim stvarima do 30 dana, ako iz stanja spisa proizlazi vjerojatna ništetnost jedne ili više ugovornih odredbi što se predlaže povodom presude Suda EU C407/18 od 26. lipnja 2019. godine u predmetu kuhar protiv Addico banke. Nakon isteka 30 dana koji je predviđen za podnošenje tužbe za utvrđivanje ništetnosti isprave na temelju kojih je odgoda pokrenuta odgodu ovrha pruža se po drugoj osnovi i to za vrijeme dok traje postupak za utvrđenje ništetnosti. Također se propisuje da će se ovrha obustaviti po službenoj dužnosti ako ovrhovoditelj u roku od 1 godine nije poduzeo niti jednu radnju u postupku, čime se zapravo potiče ovrhovoditelja na aktivno sudjelovanje u ovršnom postupku radi ostvarivanja tražbine jer svaka neaktivnost bespotrebno povećava visinu duga budući da kamate teku, a ne poduzimaju se odgovarajuće radnje radi ostvarivanja tražbine. Dakle, bez inicijative ovrhovoditelja u pravilu nije moguće voditi ovršni postupak. Naime, u praksi se pokazalo u velikom broju slučajeva da ovrhovoditelji ne iskazuju interes za nastavkom ovršnog postupka je ne stavljaju konkretne prijedloge odnosno ne traže od suda poduzimanje konkretne procesne radnje opisane u ovršnom postupku odnosno u Ovršnom zakonu već samo požuruju postupanje. Takvo činjenje ovrhovoditelja odnosno ne činjenje ne može imati za posljedicu brz i efikasan ovršni postupak već samo opterećuju sud velikom količinom neriješenih predmeta. Predloženim zakonskim rješenjem upravo se pokušava distinkcija između onih postupaka gdje ovrhovoditelji imaju interes provesti ovrhu od onih drugih gdje ovrhovoditelji samo formalno iskazuju svoju želju za nastavkom postupka bez predlaganja konkretnih ovršnih radnji. Isto tako ovim će se zakonom provesti usklađenje sa Zakonom o sustavu državne uprave na način da se poslovi državne uprave koji su u nadležnosti ureda državne uprave u županiji povjeravaju jedinicama područne regionalne samouprave. Poštovane zastupnice i zastupnici problematika ovršnog postupka kao instrumenta prisilne naplate potraživanja predstavlja društveno ekonomski problem koji zahtjeva ozbiljnost i konstruktivnost. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona štitimo dostojanstvo dužnika, održavamo ravnotežu između vjerovnika i dužnika te štitimo vladavinu prava. Slijedom navedenog pozivam vas da podržite zakonski prijedlog koji će pomoći značajnijem broju građana. Zahvaljujem ministru. Sada ćemo krenuti s replikama. Hvala vam lijepa, ima 13 replika, prvi je kolega Troskot. Hvala vam na, poštovani gospodine ministre, pitanje je slijedeće. U vašem izlaganju ste se izjasnili da je potrebno sa ovim zakonom štititi vladavinu prava, kao doktor prava da li možete cijeloj javnosti reći zbog čega degradirate hrvatske građane i ovim zakonom im onemogućavate sudsku zaštitu nego ih sve šaljete na, u javnobilježničke rasprave i cijeli proces, a primjerice osobe koje su Hrvati i koji žive u EU ili recimo europljane koji dolaze iz Švedske i ostalih zemalja odmah im nudite na početku sudsku zaštitu. Zbog čega takav dvostruki dualni ovršni sistem i zbog čega nas kao doktor prava, kao jedan od osobe koje ste radi na ovom zakonu sve degradirate u Hrvatskoj, degradirate u Hrvatskoj u odnosu na EU ukoliko Sud EU ne poznaje javnobilježnički proces i ne poznaje odluku javnih bilježnika na razini kao što je to sud? Hvala lijepo uvaženi zastupniče Troskot. Prije svega, sudska zaštita dužnika odnosno ovršenika je uvijek bila i uvijek će biti prisutna u hrvatskom ovršnom postupku. Što se tiče konkretno vaše teze da mi degradiramo, diskriminiramo hrvatske građane, dakle pozivate se na dvije presude, dakle Pula parking i Zulfi Karpašić koje su donesene na Europskom sudu gdje je zapravo sud utvrđivao da li javni bilježnik smatra sudom u smislu 2 uredbe, dakle Uredbe Bruxelles 1 bis i Uredbe 805/2004. U te dvije uredbe dakle javni bilježnici dakle mađarski javni bilježnici se, su uključeni i oni se dakle smatraju sudom. Mi ovdje ne diskriminiramo hrvatske gađane oni imaju mogućnost prigovora i pravnog lijeka na sud kao što imaju dakle i strani državljani.

Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani ministre, evo želim čuti vaš komentar na činjenicu da na neplaćeni trošak od 80 kuna ovršenik plati na koncu ponekad i 800 kuna. Hvala uvaženi zastupniče, kada govorimo o malim troškovima, dakle do sada se znalo događati da ovršenik dakle dobije rješenje o ovrsi za tako mali trošak, dakle već je pokrenut postupak ovrhe za tako mali trošak i provede se čitav ovršni postupak i njemu se plijene sredstava. Sada imamo prethodnu obavijest, dakle prethodnu obavijest gdje javni bilježnik obavještava osobu da postoji određeno dugovanje i daje mu 15 dana da zapravo on podmiri to dugovanje, ukoliko ga smatra neopravdanim tada može temeljem kroz prigovor pokrenuti sudski postupak. Ono što mi kroz ovaj zakon i kroz pravilnik koji će proslijediti, koji će slijediti nakon ovoga zakona, dakle smanjujemo troškove i to znatno smanjujemo troškove. Dakle, imamo trošak do 1.000 kuna, sada ćemo dakle imati trošak javnog bilježnika 100 kuna, zatim trošak ako bude potrebe odvjetnički trošak popune obrasca 50 kuna, dakle ukupno 150 kuna ćemo imati, će dakle stranka imati troška, ako ide to na FINU dakle dodatno još 50 do 150 kuna, dakle upola je manji trošak.

To su prije svega eventualno novi slučajevi i oni koji, za koje nije izdano pravomoćno rješenje. Recite naprosto radi javnosti i radi jasnijeg vašeg stava o tome, kako, kome i na koji način će biti recimo isplaćena božičnica ili regres, zapravo ta izuzeća o kojima ste pričali, objasnite nam kako i na koji način će sada biti isplaćivana. Dakle, ja se nadam evo da će krajem ovog tjedna odnosno u petak ove izmjene i dopune zakona biti izglasane u Hrvatskom saboru i da će zapravo stupiti na snagu prije, prije 1. prosinca kada slijedi i isplata i božičnica, dakle cilj nam je kroz ove izmjene bio proširiti izuzeća od provođenja ovrhe, dakle sve one isplate odnosno sve one isplate i ti izuzeci koji idu nakon 1. prosinca dakle bit će sačuvani od ovrha, dakle ako budu isplaćeni na zaštićeni račun. Hvala. Kolega Grbin, izvolite. Uvaženi gospodine ministre Člankom 4. uvodi se doduše rudimentarna, ali ipak svojevrsni oblik e-ovrhe odnosno elektronske komunikacije između sudionika u ovršnom postupku. Međutim, istim člankom je predviđeno da će se ovrha putem elektroničkih obrazaca, abecedna dostava predmeta elektronskim putem javnim bilježnicima, elektronska komunikacija među strankama itd., početi primjenjivati tek onda kada vi kao ministar posebnom odlukom utvrdite da su se za to ispunili tehnički uvjeti. Dakle, mi danas u trenutku donošenja ovog zakona još uvijek ne znamo kada će se možda najvažnija novina tog zakona početi primjenjivati.

Dakle, prvo je trebalo promijeniti normativni okvir da bismo mogli pristupiti izradi aplikacije i odnosno mogli smo dakle staviti i odredbu da će važenje pojedinih odredbi koje se odnose na ovrhu startati sa određenim vremenskim odmakom.

Poštovani ministre Samo malo vas molim prije toga, kolega Grmoja čujete se do ovdje, molim vas da malo tiše, znam da može biti zabavno u drugoj prostoriji, ali budite malo tiši. Izvolite. Poštovani ministre, moje pitanje ide u pravcu da i znate koliko se u prosjeku izjavljuje prigovora na rješenje o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave, ako izvršite uvid u e-spis najvjerojatnije ćete znati. Idem u pravcu da kad znamo da će se ubuduće postupci pokretati kod javnih bilježnika kao povjerenika sudova i kod izjave prigovora ti isti predmeti će se dostavljati sudovi na daljnje rješavanje u parnicama da li je to rasterećivanje sudova, kako smo uvođenjem povjerenika smanjili troškove i ubrzali procese našim sugrađanima? Dakle što se tiče, uvažena zastupnice prije svega hvala na pitanju, dakle što se tiče sudske zaštite, dakle kao što sam rekao gospodinu Troskotu, sudska zaštita postoji i za hrvatske državljane i za strane državljane, uvijek sud štiti dakle strane u ovim postupcima. Dakle, kroz prigovor kao pravni lijek omogućujemo dakle stranci dakle ovršeniku, dužniku da pred sudom osporava, da pred sudom osporava tražbinu. Ono što ja mislim da će smanjiti pritisak na sud i smanjiti broj predmeta na sud to je ova prethodna obavijest gdje će zapravo prije nego što se donese rješenje o ovrsi dužnik biti obaviješten o postojanju određenoga duga i on će zapravo tih 15 dana koliko mu je ostavljeno kroz tu prethodnu obavijest dakle vidjeti da li je taj dug opravdan ili nije opravdan, da li će ga podmiriti ili da li će ga osporiti pred nadležnim sudom.

Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani ministre, Člankom 12. izmjena i dopuna ovog zakona povećava se broj primanja koja će biti izuzeta od ovrhe i to je za svaku pohvalu. Razmišljanja sam da bi još jednu naknadu ovdje trebalo uvrstiti odnosno to nije naknada nego sportska stipendija za sportaše s invaliditetom koji nažalost nemaju raspoložive resurse od prijevoza, dvorana, bazena itd. ne u svim gradovima. Stoga evo ja vas molim da razmislite je li moguće i ovu stipendiju uvrstiti kako bi ona bila izuzeta od ovrhe.

Kažete da sada smanjujemo troškove, a onda navodite trošak preko 300 kuna samo za jedan korak tzv. prethodnu obavijest, pozivanje ovršenika da ispuni svoj dug gdje će se morati namiriti i javnog bilježnika i sud i FINA-u. Kažete da nema potvrde utvrđivanjem elektroničkog postupka, no opet se javnim bilježnicima plaća jedinstvena naknada temeljem Pravilnika o naknadama, što je klijentelistički izborena previsoka naknada, da se razumijemo. Javno bilježništvo je u svojoj osnovi privatiziranje dijela pravosudnog sustava i državnog aparata. Pravosudni sustav sustavno se uništava korupcijom i niskim ulaganjima, zapošljava se premalo ljudi, a oni koji su se zaposlili moraju biti politički podobni. U takvim uvjetima dolazi do preopterećenja sustava, a oni koji su to preopterećenje proizveli kao rješenje zagovaraju privatizaciju dijela tog sustava. Isti je to model kao i sa svakim drugim slučajem privatiziranja i outsorsama, loša usluga i još viši troškovi. Što se tiče troškova, dakle temeljem ovoga zakona donijet će se Pravilnik o posebnim troškovima u ovršnim postupcima. Dakle, kroz taj pravilnik će se propisati da je trošak javnog bilježnika za, za dugovanje do 1000 kuna, da je on 100 kuna, zatim imamo trošak, potencijalni trošak odvjetničke popune obrasca koji je 50 kuna, koji ne mora biti i imamo trošak provedbe na FINA-i koji je 150 kuna za dug od 1000 kuna, znači to je negdje 250 kuna za dugovanje od 1000 kuna. Ako uzmemo prosječno, dakle 85% potraživanja je do 5000 kuna, tu imamo trošak javnog bilježnika od 150 kuna, trošak odvjetničke popune 50 kune i trošak FINA-e 375 kuna, dakle sve skupa 500 kuna. Time značajno smanjujemo troškove u odnosu na sadašnje uređenje. Zahvaljujem se. Poštovani molim vas da nam odgovorite koji je bio razlog da Vlada RH nije pristupila sveobuhvatnom, sveobuhvatnoj izmjeni Ovršnog zakona, ali i pratećih zakona koji služe provedbi ovrhe kao što je primjerice ovrha nad novčanim sredstvima kada je svima poznato da ste 2019.g. pripremili novelu Ovršnog zakona, da je ona bila u e-savjetovanju, da ste tamo predvidjeli rješenja koja su daleko bolja i progresivnija od ovih koji se sada nude, da je primjerice se radilo o puno značajnijem vraćanju ovrha na sud, da je vidljivo iz ovoga da sud i dalje nema u potpunosti kontrolu zakonitosti postupanja, posebice ugovora na temelju kojih se provodi ovrha jer to neće odgoditi ovrhu do presude i nećemo se ponovno uskladiti sa zahtjevima europskog suda koji je tražio kontradiktornost postupanja [[Upadica: Hvala vam lijepo]] da bi priznali, da bi priznali [[Upadica: Hvala lijepo]] ovršna rješenja iz Hrvatske? Dakle, kontradiktornost se postiže ovim izmjenama i dopunama kroz institut prethodne obavijesti. Time zapravo ispunjavamo onu primjedbu koju je europski sud u dvije presude koje sam spomenuo dao na hrvatski ovršni postupak. Ono što bih još naveo, nisam stigao kolegi Troskotu, dakle 2019.g. bila je također odluka europskog suda, dakle 4. travnja 2019.g. gdje je europski sud temeljem prethodnog pitanja koje je postavio Općinski sud u Zagrebu rekao da europski sud ne ulazi u način uređenja ovršnoga postupka u RH. Da se referiram i na vašu konstataciju oko cjelovitoga rješenja, dakle ove odredbe koje imamo danas ovdje pred, koje su pred vama, u ovome zakonu one su bile i u zakonu, cjelovitom zakonu iz 2019.g. koji je bio na savjetovanju. Kolegice Benčić, ja vas molim da se držite reda. Kolegice Glasovac, izvolite. Slažem se s pravobraniteljicom koja se uključila u e-savjetovanje, koja zapravo inzistira na sveobuhvatnom rješenju ovršnih postupaka u Hrvatskoj koji ovaj prijedlog zakona nije. Ali ću se osvrnuti na dio vašeg izlaganja gdje kažete da ste se potrudili ovim proširenjem baze oslobođene određenih, od određenih dužnika odnosno naj, najizloženijih skupine građana koje oslobađate od ovršnih postupaka. Žao mi je što ste zaboravili recimo jednu bitnu skupinu društva, a to su osobe s invaliditetom koje unatoč činjenici da su izuzete iz ovrha njihova, njihovi određeni primici na temelju invaliditeta nisu njihovi prihodi koji vrlo često nisu dovoljni za podmirenje osnovnih egzistencijalnih potreba i oni zaista prijeti im, ako nisu u ovršnim postupcima, prijete im ovrhe i trebali ste o tome razmišljati. Dakle, mi smo tu u javnom savjetovanju, dakle razmotrili sve pristigle prijedloge i sukladno tome izradili konačni prijedlog zakona.

Poštovani g. ministre, pažljivo sam vas slušao, lakoćom kojom ste vi iznijeli vaše ovdje nama predavanje je zastrašujuća. Ja naprosto ne mogu vjerovati toj lakoći kojom ste vi govorili o 220.000 Hrvata koji su ovršeni i čekaju ovrhu. Dal ste vi svjesni da je tih 220.000 se pretvara u milijun naših sugrađana? I da li vi znadete kao resorni ministar da je 84% tih ovrha posljedica ovrhe za struju, vodu i plin i da li ste svjesni i da li vjerujete u to i da li mislite da su Krš-Pađani, JANAF i druge institucije i kriminali koji su se u njima dogodili pridonijeli da jedan dio od ovih je pod ovrhom? Dakle, što se tiče prijedloga Ovršnoga zakona odnosno samog problema ovrha, dakle problema ovršenih građana, dakle to je problem koji, koji postoji već dulje, a koji se zapravo, kojim se zapravo jedino Vlada HDZ-a sustavno bavi, to pokazuju izmjene zakona iz 2017. godine, a isto tako i izmjene triju zakona, to je Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama, Zakon o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača.

Poštovani ministre, mene zadivljuje način na koji vi i vaši kolege branite ovaj zakon mijenjajući ga sada, ako sam dobro shvatio 27 puta. Ja ne mogu shvatiti da netko 27 puta mijenja nešto što je suštinski krivo postavljeno i to suštinski krivo postavljeno u ovakvom trenutku i dalje navlači samo na korist jednoj kategoriji ljudi u ovoj državi, a to su javni bilježnici. Od ovog zakona neće imati koristi niti oni kojima je netko dužan, niti oni koji su nekome dužni. Od ovog zakona koji vi uporno štitite imaju korist jedino javni bilježnici koji će prema vašoj procjeni od 500 kuna samo od ovih koji su trenutno u ovrsi uprihoditi više od 100 miliona kuna. Hvala lijepa uvaženi zastupniče, čini mi se da ste vi od tih odnosno vaša stranka kojoj vi pripadate dakle bili skoro 8 godina u poziciji da promijenite određene stvari.

Taj je zakon je uveo i predvidive troškove koji su povećali ukupne troškove koje mi sada ukidamo. Taj zakon je uveo i FINU kao agenciju koja provodi naplatu nad novčanim sredstvima. Tako da evo provjerite to i onda ćete i promijeniti mišljenje o tome da li se 27 puta mijenjao zakon ili nije. Kolegice Orešković, izvolite. Uvaženi ministre predloženi zakon predstavlja duboko razočaranje za 250.000 naših sugrađana koji se već nalaze u dužničkom ropstvu, za njih ovaj zakon ne znači apsolutno ništa. Puste priče o tome da se neće moći ovršiti božičnica ili regres ne znam jesu li naivnost ili čisto ruganje. Jednako tako smatram da je ruganje način na koji ste preveli i transponirali u naš pravni poredak presudu Suda EU u predmetu Kuhar protiv Addico banke, naime odgoda od 30 dana u ovršnom postupku u slučaju kad se traži ništetnost ugovora ne znači ništa, doslovno ništa, a priče o tome da će se kasnije odgoda moći tražiti u nekom drugom postupku po nekim drugim pravilima samo će dodatno pogoršati i onako lošu situaciju u smislu ujednačavanja naše sudske prakse. No, za vas imam par konkretnih primjera, pitanja. Je li razvijen informacijski sustav, koliko je koštao, kada možemo očekivati njegovu implementaciju i na koji način ste osigurali transparentnost u praćenju rotacije dodjela [[Upadica: Hvala vam.]] ovršnih predmeta kod javnih bilježnika? Hvala lijepo uvažena zastupnice, što se tiče vaše opservacije dakle mi nismo razvili ovršni sustav e-komunikacije odnosno sustav e-ovrha već ćemo ga razviti kada ovaj zakon bude usvojen u Hrvatskom saboru odnosno kada stupi na snagu, a isto tako ćemo razviti sve mehanizme kontrole i nadzora i transparentnosti čitavog ovog postupka. Također referirao bih se i na vaše sumnje oko početka primjene i izuzeća, dakle vi kao pravnica vjerojatno znate kada zakon stupa na snagu i na koje se on postupke i odnosi tako da nema potreba da sad tu ulazimo u raspravu oko toga kako će taj zakon stupiti, na koja će se primjenjivati, dakle vjerujem da će do kraja tjedna odnosno petak biti izglasan u Hrvatskom saboru i da će stupiti na snagu prije 1. prosinca. Hvala.

Hvala vam poštovani predsjedniče. Dakle, ministre u najavi današnjeg odnosno obrazloženju današnjega zakona najavili ste zaštitu dostojanstva ovršenika, najavili ste ovrhu kao društveno ekonomski problem, najavili ste da kao ministar štitite vladavinu prava, ali i da uvodite ravnotežu. Pa daje mi molim vas recite gdje je nestala ta društvena ravnoteža da jači pomažu slabijima odnosno da društvo i država reagiraju tamo gdje je najpotrebnije. U ovome slučaju najpotrebnije je onima koji ostaju na marginama, danas na marginama i ovim Ovršnim zakonom ostaju djeca s poteškoćama u razvoju jer njihovi roditelji nemaju izuzet status u ovom ovršnom postupku od ovrhe na ukupna njihova [[Upadica: Hvala vam]] primanja i prihode. Kao što sam u početku i rekao, dakle problem ovrha i ovršnih postupaka je nešto s čime se Vlada HDZ-a borila i u proteklom mandatu, ali nastavlja i u ovome ovdje. Dakle, 2017.g. izmjenama i dopunama Ovršnoga zakona uveli smo načelo da se ne može ovršiti jedina nekretnina. Uveli smo načelo da se ovrha na nekretnini ne može provesti ako je glavnica manja od 20.000 kuna. Uveli smo dakle mogućnost odnosno propisali smo dakle situaciju da se ne može deložirati fizička osoba iz nekretnine u kojoj stanuje. Isto tako za druge osobe smo dali mogućnost pravo na smještaj u roku od 18 mjeseci. Dakle, kontinuirano nastavljamo unapređivati zakonodavni okvir i to se vidi i na ovim izmjenama i dopunama [[Upadica: Hvala vam]] Ovršnog zakona. Hvala. Imamo sad 4 kolege koji su bili izvan velike sabornice, prvi je na redu kolega Bulj, izvolite. Uvaženi ministre, ovaj zakon bi trebao biti jednakopravan prema hrvatskim državljanima i strancima. On nije uza sve vaše obrazloženje činjenica je da strane pravne i fizičke osobe se rješaje na sudovima, a hrvatski građani fizičke i pravne osobe se rješaje kroz javne bilježnike. Zašto takva ne jednakopravnost prema hrvatskim državljanima gdje su hrvatski državljani oštećeni? Vrlo bitno je zbog čega se minja i uvijek isti zakon, dopune i izmjene istoga zakona, više desetina puta minjamo ono što ne valja i što ne možemo popraviti? Narod očekuje jedinstven zakon, novi zakon koji će biti pravičan, uravnotežen i rješiv, a ne na način da se uvijek, uvijek pogoduje jačima i nekome u srednjeme redu, a to su javni bilježnici koji će na ovrhama zaraditi milijarde, naravno uz pomoć FINA-e. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Kao što sam i rekao vašem kolegu Troskotu, dakle nema tu diskriminacije hrvatskih i stranih državljana. Dakle, sudska zaštita je osigurana i za hrvatske i za strane državljane. Što se tiče, spomenuo sam tu te dvije, dvije presude, dakle mi sada dakle onu primjedbu iz tih dviju presuda, a to je da ne postoji kontradiktornost postupka uvodimo kroz ove izmjene i dopune kroz dakle institut prethodne obavijesti.

Poštovani ministre, evo kao što ste i sad na kraju izjavili da idete u izradu novog cjelokupnog rješenja, znači novog zakona, to i mi podržavamo, ali isto tako moramo priznati da i sa ovim prijedlozima izmjena i dopuna postojećeg zakona ima nekih pozitivnih novina. U samom uvodnom izlaganju rekli ste da se povećava broj primanja koja su izuzeta od ovrhe i to se odnose da ne nabrajam, na božićnicu, uskrsnicu, regres, nagrade itd., mene zanima da li ste u tim nagradama predvidjeli, jer nisu decidirano rečeno, otpremnine, smatram da je isto nagrada za odrađeni neki radni vijek i povrat pretplaćenog poreza za proteklu godinu? Dakle, u ovom važećem odnosno prijedlogu zakona koji se nalazi ovdje pred vama, dakle te dvije stvari nisu navedene kao izuzeća, a evo bit ću slobodan pozvati da amandmanom predložite, pa ćemo zapravo razmotrit tu mogućnost. Kolega Grmoja, izvolite. Dakle, upozoravali smo u više navrata na koji način se treba urediti Ovršni zakon u RH. Ne smije se dogoditi da naši građani zapravo završe u jednoj ovršnoj spirali iz koje je nemoguće izaći, gdje se gomilaju razno razni troškovi i predlagali smo slovenski model, znači predlagali smo digitalizaciju ovrha, isključivanje javnih bilježnika iz postupka ovrha, al vi očito ministre želite pod svaku cijenu zadržati javno, javne bilježnike u tom postupku i ne znam ima li ikakvog smisla i nećemo davati amandmane, dali smo svoje prijedloge i zakonske i ostalo, ne želite ih ni raspraviti.

Vjerojatno ste primijetili da u odgovoru na replike za neke saborske, nekim saborskim zastupnicima sam rekao da pošalju amandmane, pa evo tako pozivam i vas da pošaljete amandmane da vidim vašu viziju i ideju kako bi taj slovenski model se preslikao u Hrvatsku. Ono što treba reći, a vezano je za slovenski model, dakle mi se kroz ove izmjene i dopune približavamo slovenskom modelu u tom dijelu digitalizacije čitavoga procesa. Nažalost troškovi slovenskog modela su daleko veći nego što su troškovi Ovršnog postupka u Hrvatskoj odnosno prema ovim novim izmjenama i dopunama. Tamo imate podnošenje ovršnog prijedloga 44 do 55 EUR-a, pa podnošenje prigovora 44 odnosno 55 EUR-a, pa podnošenje žalbe 125 EUR-a, tamo nemate Financijsku agenciju, FINA-u već imate banke koje naplaćuju daleko više, veći trošak za ovrhu na novčanim sredstvima.

Nažalost njihova sudbina ostaje i dalje gotovo ista. Ovo je 26. izmjena Ovršnog zakona koja i dalje ne nudi konačno rješenje problema već samo pokoju vatrogasnu mjeru. Te mjere nisu loše, ali nisu ni dovoljne jer i dalje Ovršni zakon je korisniji za one koji se bave naplatom potraživanja, a ne nudi rješenje problema. Vlada i dalje dozvoljava javnim bilježnicima da zbog malih i mizernih dugova pokreću ovrhe i zanima me je li se diralo u odvjetničke tarife za ovršne postupke u kojima oni sudjeluju, je li se ulazilo u ograničenje visine zatezne kamate te u redoslijed naplate i dalje se prvo plaćaju troškovi ovrhe, onda kamate, pa tek na kraju glavnica. Dakle, kroz ove izmjene i dopune kao što sam i rekao smanjujemo troškove, nema više predvidivih troškova, dakle nema više odvjetničkih troškova onakvi kakvi su bili do sada. Dakle tu je negdje otprilike odvjetnički trošak bio 280 kuna, nemamo više potvrdu ovršnosti i pravomoćnosti tako da umjesto za dug od 1.000 kuna umjesto 900 kuna sada će trošak biti otprilike 350 do 400 kuna. Kao što sam i istaknuo dakle idemo u cjelovito rješenje Ovršnoga zakona ovim ovdje dakle prijedlogom izmjena i dopuna zakona pokazujemo određenu socijalnu osjetljivost jer bitno nam je dakle 2 stvari postići. To je brži, koji su bitni i za vjerovnike i za dužnike, dakle to je brži postupak i to jeftiniji postupak, a isto tako osiguravajući sudsku zaštitu za stranke u postupku. Želi li uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, dva zastupnika će govoriti, kolega Miletić i kolega Troskot. Izvolite kolega Miletić. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora gospodine Jandrokoviću, poštovani gospodine ministre Malenica, poštovani gospodine Bukarica, kolegice, kolege, građanima se mora pomoći i mi želimo pomoći građanima, želimo pomoći malom čovjeku, no među blokiranima postoji mala manjina koja je iskorištavala sustav, postoje ljudi koji su vjerovali ili ne kupovali jahte, pa su prestali vraćati kredite, postoje ljudi koji su kupovali automobile u vrijednosti od jednog obiteljskog stana pa i oni su među blokiranima, a onda imamo malog čovjeka, imamo građane koji su ostali bez posla, imamo poštene i čestite ljude koji su doživjeli neke životne nesreće i radi toga jednostavno nisu mogli više vraćati svoj dug. Njima se mora pomoći, a vi koji ste vladajući imate odgovornost pred hrvatskim narodom odvojiti žito od kukolja kako ćete pomoći tom malom čovjeku. Za roditelje koji nemaju za kruh svagdašnji za sebe, za djecu svoju, tim ljudima moramo hitno pomoći. Kakva država je napravljena? Imamo primjer duga za struju koji je sa 160 kuna narastao na 1.100 kuna, sada ispada da će se targetirati ako smijem tako se izraziti samo jedna skupina dok će nekim drugima biti dopušteno što i dalje grabljenje i dalje uzimanje i dalje otimanje. Kakva država je napravljena? Kakvo je načelo i koje je načelo pravednosti u sustavu koji gradimo? Robert Ježić, gdje je novac? Gdje je 5 milijuna EUR-a? Pozivam medije, gdje je 5 milijuna EUR-a? Nestane i eto otišlo s vjetrom. Gdje? Dođu momci presretnu čovjeka u lažnom policijskom automobilu, ukradu mu gotovo milijun kuna, hrvatska javnosti koja ovo gledaš i onda dobiju kaznu, prvi rad za opće dobro, drugi dobije kaznu za godinu dana uvjetno, treći dobije uvjetnu kaznu ali kod njega je sve puno, puno strože, on je dobio rok kušnje na 4 godine, milijun kuna saborski zastupnici su ukrali. Kakav je to sustav koji gradimo i kakvu poruku mi šaljemo hrvatskim građanima? Kolegice i kolege, da bismo mogli razgovarati o ovom zakonu potrebno je razumjeti i koji su ipak njegovi glavni ciljevi. Vlada će tvrditi da zakonom štiti dostojanstvo dužnika i olakšava im položaj, ali to što Vlada govori ne smije nikoga zavarati. Budimo iskreni, govorimo istinu. Vlada ovim zakonom spašava javne bilježnike, a ne ovršenike. Javni bilježnici u današnje vrijeme donesu oko 600.000 rješenja o ovrsi godišnje, a prihodi od ovrha čine do 85% njihovih godišnjih prihoda. I Vlada sada želi što? Taj i takav sustav parazitiranja na ovrhama pod svaku cijenu održati. Hvala. Kolega Troskot.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege i poštovani građani RH koji nas pratite putem ekrana, dakle ovaj kontekst koji je dao kolega Miletić je jedan od konteksta zbog kojeg se ovaj zakon dovodi. Drugi kontekst je upravo zaštita 300 javnobilježničkih obitelji na uštrb 300.000 ovršenih građana. E sad, na temelju čega sad temeljimo takvu tezu? Argumenti su vrlo jednostavni, odluke koje je spomenu gospodin Malenica jesu iz suda 2017. godine koje i taj sud dakle ne postoji, ne priznaje zapravo javnobilježnička rješenja, dakle na temelju kojih se mogu provoditi ovrhe. I dva, dakle ne priznaje da se javno ovršničke, javne ovršničke odluke ikada mogu dignuti na razinu suda što zapravo i Ustav RH govori da ukoliko postoje određena prava i potraživanja, dakle to se mora po načelu kontradiktornosti koje je bilo spomenuto ovdje rješavati na jednom nepristranom sudu. A šta radi Vlada RH? Uvodi institut, dakle to je institut dakle povjerenika suda, što znači da je javnog bilježnika dignuo na razinu suda, a europsko pravo to ne priznaje. Drugo, dakle uvodi prethodnu obavijest što nije ništa drugo i što je potvrdio gospodin Malenica, nego prividnost odnosno simulacija sudskog postupka koji se naziva tehničkim terminom kontradiktornost. Ako europsko pravo ne priznaje javnobilježničko rješenje kao dokument i ako ga ne stavlja na razinu javnobilježničkih odluka, na razinu sudskih odluka, zbog čega mi sad uvodimo ove dvije institucije, zbog čega se odvajamo od europskog prava ukoliko pod svim stečevinama se želimo svrstati u tu Europu. I treća odredba je najskandaloznija to je ono šta sam i postavio pitanje, čega se, a to je ono šta je i rekao gospodin Malenica, dakle želi se s jedne strane i zadovoljit 300 javnobilježničkih obitelji, ali se želi i zadovoljiti EU sa ovim rješenjem koje sigurno nije najoptimalnije odnosno optimalno. Iz razloga što se po ovom sada zakonu, dakle ovrha će se naplaćivati po mjestu prebivališta. Netko tko dolazi iz Francuske, ide automatski na sud i izbjegava sve ove namete prethodne koji se događaju u cijelom tom procesu, od javnih bilježnika, pa do odvjetnika, pa do FINE, pa do određene banke itd. On odmah automatski ima sudsku zaštitu. Hrvatski građanin to nema, nego će morati prolaziti kroz cijelu ovu torturu gdje od računa od 160 kuna mi dolazimo na račun od 1.160 kuna. To Francuz neće dobiti. I zbog čega takva segregacija? Zbog čega se uopće rade takva tranzitna rješenja stavljanja određenih obavijesti koje ne kraju dana svaki novi dokument inflatorni kad se povećava neće ga platiti gospodin Malenica, neće ga platiti gospodin Salapić, neće platiti to Vlada, nego opet građani RH, dakle dodatni papir u cijelom tom procesu koji potencijalno može još dodatno dulje trajati da bi se spominjao nekakvo razmatranje suda u Sloveniji. Pa zašto ne idemo automatski na rješenje Slovenije? Odmah jedan digitalizirani sud gdje bi komunalno poduzeće tipa HEP ili bilo tko automatski digitalno slao ovrhu odnosno dug na taj sud koji bi bio odvojen od ostalih sudova. Par sudaca, nekoliko vježbenika, bez javnih bilježnika, bez odvjetnika, dakle i automatski se rješavanju problemi. Ovako ćemo dobiti dodatne dokumente, dodatne namete koje na kraju danas nose i vremenski, a i financijski ponovo građani RH. Neće više biti trošak 1.100 nego možda 1.200 kuna, a europsko pravo to ne priznaje. Ne samo to, jako interesantna stvar za analizu. Pogledajte samo financijske izvještaje FINE, u prvih 6 mjeseci FINA je gubitaš, preko, oko 32 miliona kuna FINA je gubitaš. I šta je kolega Miletić jako dobro spomenuo, 600.000 godišnjih ovrha, 85% prihoda javnih bilježnika. Moratorij na ovrhe, znači s druge strane opet FINA zarađuje na kome, na građanima RH. Znači imamo dva sustava koja parazitiraju na građanima RH. Ovaj sustav nije pošten, on je nepravedan iz razloga što građani RH em što im se produljuje proces rješavanja tog cijelog problema, em što će možda više plaćat, em što smo degradiraniji u odnosu ostale građane odnosno građane EU s kojim dijelimo tu stečevinu, a govorimo da hoćemo u EU po svim segmentima, od EUR-a, od fiskalne unije, e sad nas se odvaja na temelju ovrha. Zbog čega se onda, zbog čega se određene sudske prakse EU dakle ne priznaju u svim segmentima, nego se s jedne strane pogoduje i koncesionarima, to ne priznaje europsko pravo, pogoduje se javni bilježnici, europsko pravo to ne priznaje nego to odbija. I mi svejedno odlazimo u to tranzitno rješenje umjesto da automatski idemo dakle u rješenje Slovenije koje su napravili u par godina, gdje su izbjegli i vremenski i financijski sve ove stvari koje smo ovdje naveli. Ja mislim da hrvatski građani odnosno građani RH zaslužuju puno bolje, a ne da opet moraju plaćati ovakve troškove. Hvala lijepa. Sada ćemo preći na drugu raspravu, poštovani kolega Hrvoje Zekanović u ime Kluba Hrvatskih suverenista.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, poštovani državni tajniče, evo samo ću iskoristiti priliku pa evo 20 sekundi na početku, danas sam prozvao kolege IDS-a da stvaraju veliku koaliciju, malo su se uznemirili, možda nije istina, ali evo to se meni učinilo, vidjet ćemo, vidjet ćemo kako ćete glasovati za proračun iako što nisam baš siguran što se tiče SDP-a i kolegice Nađ, mislim da je ona na dobrom putu sada, a SDP u bliskoj budućnosti da ode prema HDZ-u. Ovrhe, govorimo o ovrhama, a nitko još nije postavio pitanje zašto se uopće događaju ovrhe? Koji je razlog zašto se događaju ovrhe?

I sad čak imate i recepte kako preživjeti dan sa 20 kuna, što to se može skuhati.

Onda za nas Dalmatince postoji jedna riba zove se srdela koja se može nabaviti 10 kuna kilogram, 10 kuna kilogram, pa se od te srdelice može napraviti i pašteta, pa se može jesti i dva dana. I tako ti ljudi preživljavaju iz dana u dan sa ovoliko novca dnevno. Dogodi im se ovrha jel nisu platili jedan račun. Ali ja ću sada reći jednu zgodu koja se meni dogodila, a to je zgoda da ja još uvijek kako sam tradicionalist iako plaćam elektronski račune volim da mi dođe e-papirić kući, onaj račun.

Jer nemaju ni računalo. A tim istim ljudima ste prije par dana uveli i DVB. Super, prije par godina smo se prebacivali na digitalnu televiziju, sad je to DVB televizija. Al znate šta je sporno? Nije čak ni jednokratni trošak od 200 kuna, a ovo vam govorim iz prve ruke jer znam nekoliko tih ljudi koji su morali potpisati i ugovoriti preplatu za EVOtv ili MAXtv ili neku, nekog trećeg pravajdera. Zašto? Jer više u Hrvatskoj pošti ili drugdje nije bilo onih običnih uređaja bez pretplate. I onda ste te ljude opet opteretili sa 150 ili 200 ili 100 kuna mjesečno. I sad taj čovjek ne plati taj jedan račun i onda mu dođe, na 100 kuna mu dođe još 10 puta toliko troška ovrhe. Ali to je ključno, 10 puta toliko.

Pa onda on može posuditi novac, može ukrasti i platit tu ovrhu. Znači, mi smo desetljećima čekali dok su se neki bogatili, dok su se javni bilježnici i odvjetnici bogatili na najsiromašnijima i tek je sad došlo nekome do pameti da kaže ajmo mi još jedanputa nazvat tog čovjeka možda čovjek negdje proda neko obiteljsko srebro ako ima negdje i možda podmiri taj dug.

Okej, skoro 250.000 ljudi koji ne mogu plaćati svoje račune. Sustav je definitivno nepravedan, ali ako želimo riješiti ovaj problem možemo olakšat nešto život ljudima na način da donosimo ovakve zakone.

Ministre, siguran sam da ni vi, ni bilo ko u ovoj sabornici, pa ni ja osobno ne bi uspio to izvesti, ne bi uspio to izvesti. Idemo sada na 3. raspravu, to je Klub zastupnika SDP-a, isto tako dva zastupnika, prvi je kolega Grbin, nakon toga kolega Jakšić. Hvala vam. Izvolite. Uvaženi gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege, ono što odmah na početku treba reći je da ovaj zakon ima dobrih dijelova i te dobre dijelove svakako treba podržati, a to se prije svega odnosi na širenje kruga izuzeća. Ovaj zakon ima još jedan dio kojeg bi pohvaliti da nema one ograde kad se steknu tehnički uvjeti, ali o tome ću malo kasnije. Međutim, ovaj zakon kao i mnogi drugi prijedlozi koje je Vlada upućivala i o kojima smo govorili u Hrvatskom saboru u zadnjih nekoliko mjeseci ponovno nudi obračun sa posljedicama kao način sustavnog rješavanja problema, a to nije. Nažalost poštovane kolegice i kolege problem ovrha ne proizlazi iz Ovršnog zakona. Problem ovrha proizlazi iz toga što je u našem društvu veliki problem neplaćanja, a taj problem postoji zbog toga što imamo veliku nejednakost u društvu gdje velik dio naših građana naprosto nije u stanju, ne da ne želi, nego nije u stanju podmirivati svoje obveze. A država kao što smo primjerice vidjeli kroz raspravu o paketu poreznih zakona, pogotovo država pod vlašću HDZ-a na taj problem nije spremna reagirati jer ćemo opet donijeti mjere kojima će pogodovati onima koji imaju najviša primanja u društvu, a to će plaćati svi. I to je pravi problem i o tom problemu treba razgovarati ako dugoročno hoćemo riješiti problem neplaćanja iz kojeg onda proizlazi problem ovrha i blokiranih, ali to očito ne želimo pa se onda moramo baviti posljedicama i onda moramo u saboru raspravljati o zakonima kao što je ovaj. Ponovit ću, da zakon ima dobrih dijelova, od širenja kruga izuzeća do dizanja iznosa za ovrhu na nekretninama itd., ali on problem ne rješava sustavno i zbog toga ga u ovom obliku ukoliko Vlada ne bude prihvatila amandmane koje ćemo predložiti jer smatramo da zakon možemo i moramo popraviti, mi nećemo moći podržati. Naprosto ako se ne usvoji barem dio naših amandmana, barem onih ključnih mi za ovakav prijedlog u Klubu SDP-a ne možemo biti. Ono što već sam to spomenuo je velik, ozbiljan problem je dio koji se odnosi na e-ovrhe. Naravno da jednom izmjenom i dopunom pogotovo onom koja ide po hitnom postupku ne možemo napraviti sustavu izmjenu zakona, a ona nam treba. Naravno da ovom izmjenom ne možemo prijeći na slovenski model koji bi bio dobro rješenje za Hrvatsku. Međutim čak niti oni koraci koji su trebali ići u tom pravcu, ajmo nazvati to rudimentarnom e-ovrhom u stvari ne postoje jer kada sam pitao ministra kada će se to početi primjenjivati, kada će se stvoriti tehnički uvjeti kako to govori zakon za početak primjene e-ovrhe, ministar je rekao da će se aplikacija tek početi izrađivati i da se nadamo da će ona biti gotova tek za 6 ili 8 mjeseci. Poštovane kolegice i kolege, 2,5 godine razgovaramo o izmjenama ovršnog zakonodavstva da bi vi danas rekli da se aplikacija tek treba početi izrađivati. To pokazuje da je ovo samo bacanje magle u oči. I bilo bi puno korektnije da nas ovdje raspravljamo samo o izuzećima i da otvoreno kažemo da radimo na aplikaciji i da kad ona bude gotova tada ćemo donijeti novi sustavan Ovršni zakon. I vjerujem da bi se onda ta izuzeća u Hrvatskom saboru prihvatila jednoglasno, ali to nije slučaj. I kada će se tehnički uvjeti steći i kada će se ono što bi trebala biti najozbiljnija izmjena ovog zakona početi primjenjivati ustvari mi danas ne znamo, a nećemo znati niti u petak kada bi trebali izglasati ovaj zakon. No, kao što sam rekao naša podrška njemu ovisit će prije svega o prihvaćanju amandmana. Ti amandmani su razni, dio njih ide na širenje kruga izuzeća kao što je primjerice nagrada za djecu, dio se odnosi na dodatnu zaštitu osoba sa invaliditetom o čemu će govoriti moje kolegice i kolege u svojim raspravama, prije svega kolega Jakšić, a ono o čemu ću ja govoriti i amandman koji predlažemo je uvođenje moratorija na ovrhe. Odbili ste prijedlog zakona odnosno Vlada je dala negativno mišljenje kojeg je uputio dio opozicije, SDP – zeleno-lijeva koalicija, odbili ste. Međutim, mi danas dajemo drugačiji prijedlog. Dajemo Vladi odriješene ruke, da ako smatra potrebnim može uvesti novi moratorij. Ne sabor, ne opozicija, Vlada. Ovime otvaramo vrata, ako Vlada to prihvati da u slučaju da je potrebno moratorij može uvesti, ne zbog nas ovdje nego zbog onih građanki i građana kojima je moratorij na ovrhe potreban da bi mogli spojiti kraj sa krajem, da bi mogli preživjeti mjesec. Nadam se da ćete ovaj prijedlog prihvatiti jer ide u korist svih, a odluku ćete na kraju donijet vi. Hvala, sada će nastaviti kolega Jakšić.

Poštovani predsjedniče, poštovani ministre, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici prije svega i ovaj današnji, ova današnja hitna rasprava o ovom zakonu pokazuje da smo možda ipak trebali biti oprezniji i trebali malo stati na loptu kad smo skidali moratorij na ovrhe. Sve ovo što se danas događa hitno pokazuje da tada nismo poduzeli prave korake i ovo je očito samo pokušaj da neke stvari putem popravimo, ispravimo i da ova korona kriza ne stvori ono što je nažalost svaka kriza stvarala u ovoj državi, a to je da su bogatiji postajali još bogatiji, a siromašniji još siromašniji. I zato smo kao vodeća stranka opozicije spremni se uključiti u raspravu i sa svojim amandmanima da vidimo zajedno što možemo napraviti da ova zemlja bude bolja da zaštitimo one ljude koji su se našli pod naletom ove krize i da zajedno pokažemo da želimo biti odgovorni prema građanima naše zemlje. Svaki onaj od 250.000 blokiranih u iznosu od 17,4 milijarde kuna, svaki pravni subjekt s 5,3 milijarde kuna je na neki način poraz svakog od nas koji sjedimo ovdje u ovoj sabornici, sve hrvatske politike su neke više, neke manje doprinijele do toga da imamo takve brojeve. Naravno, uvijek će postojati netko tko vara sustav i u ovom modelu imamo jako puno onih koji su svjesno ulazili u dugove i blokade s namjerom da iskoriste sve one rupe koje imamo u našim zakonima i da odmagle i da ostanu dužni. Ako su odmaglili Zdravko Mamić i neki puno veći osuđenici, teško je ne očekivat da neće neki obrtnici, poduzetnici pa i privatne osobe tražiti model da se bogate na tome da ostaju ljudima dužni i da psi laju a karavane prolaze i njima je dobro. Takve zakone i imamo. Ali ima ovdje jako puno ljudi koji žive od prvoga do prvoga i koje je još pogotovo ova korona kriza doslovce bacila na koljena i jednostavno im nije omogućila da redovno servisiraju svoje obveze prema državi, prema partnerima i sve ono drugo što moraju svako mjesečno plaćati da bi normalno funkcionirali. Zbog tih ljudi moramo vidjeti kako da i ovaj i budući ovršni zakoni budu pravedniji i da zaštite te ljude. Jer naravno da se pojavi gnjev ako si sirotinja, ako ti ovrha sjedne malti ne u roku mjesec, dva, ostaneš bez nekih par tisuća kuna koje imaš na računu a gledaš kako neko svjesno izigrava zakon o ovrhama i ostaje dužan ili još gore, netko tko se nađe na optuženičkoj klupi, pobjegne preko granice. Stoga i u ime kluba i kolegice i kolege će obrazložiti još neke amandmane, upućujemo određene amandmane u ovu raspravu, prvi od njih je da se konačno raščisti što i u kojem roku želimo dobiti s tim elektroničkim putem s obzirom da on je naveden ali nigdje nije jasno razrađeno kako, na koji način i u kojem roku će profunkcionirati. Isto tako kad pričamo o nagradama što pohvaljujemo koje bi trebale biti izuzete ovim zakonom, zatražit ćemo da se to proširi i na nagrade našim učenicima i studentima, to nisu preveliki iznosi i treba naravno pomoći i njima. Naravno, svi se mi na određeni način borimo protiv birokratizacije, moramo uzeti u obzir i to da netko tko ima novaca i nekoga želi tužiti, jako dobro zna kome će se obratiti, netko tko nema novaca i doslovce spašava golu kožu, puno puta ne zna kud da krene, zato se isto kroz naše amandmane zalažemo da idemo u primjenu načela ekonomičnosti i načela pomoći stranci, dakle ako netko dođe na sud a to je bilo za javnog bilježnika, da se to ne odbacuje nego da se samo preforvardira. Isto bi naravno važilo i u obratnom slučaju. I naravno, ono što bi isto volili da se raščisti ovim zakonom, pohvaljujemo da se podiže iznos glavnice na 40 000 kn, ali bismo isto tako voljeli da se to odnosi već na ove postojeće ovrhe jer bez obzira koliko mi danas raspravljali, koliko pričali, nama se dogodila ovršna oluja, to sam vidio i kao gradonačelnik Koprivnice, ljudima smo i mi pričali da po FINA-inim podacima će neke male ovrhe biti na redu u siječnju, u roku od dva dana su nas ljudi počeli zivkati da im se skidaju novci sa računa. Stoga i ovim putem zbog svih onih koji su se našli pod teretom krize, apeliramo da zajedno napravimo jedan bolji, kvalitetniji prijedlog koji će zaštititi naše građane i koji će pokazati da smo spremni ovu krizu iskoristiti za to da postanemo bolje, uređenije, pravednije i jednakije društvo. Peta rasprava bit će rasprava Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista i poštovani kolega Darko Klasić. Hvala vam. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, cijenjeni ministre. HSLS ne podržava kulturu neplaćanja dugova ali u predloženom zakonu dužnici nisu ravnopravni prema tzv. industriji naplate dugova. Nacrt prijedloga ovog Ovršnog zakona ima i dobrih prijedloga i donosi se zbog hitnosti uslijed epidemije ove aktualne epidemije i zakon se tiče skoro 250 000 dužnika ako uzmemo u broj i njihovih članova obitelji, to je skoro 1/4 stanovnika, građana Hrvatske. No treba ga dopuniti kako promjene ne bi bile samo kozmetičke i kako bi od njega imali koristi i dužnici i vjerovnici. Ono što ja vidim dvojbeno u ovom zakonu i šta smatram da je problem je izigravanje odluke Europskog suda koji je naložio da se ovrhe vrate u nadležnost sudova dok ovaj prijedlog zakona zaobilazi tu odluku i javne bilježnike proglašava povjerenikom suda. HSLS predlaže da se cijeli postupak ovrhe vrati na sud kako je to regulirano u većini demokratskih uređenih zemalja i da javni bilježnici više nemaju nikakav ulog u utjerivanju ovih dugova. Ukupni godišnji iznos naknade za bilježnike može se usmjeriti na suce i sudske savjetnike, to će biti daleko korisnije upotrjebljeno za rad sudova. Također predlažem da se granica za zabranu ovrhe nekretnina podigne na 100 000 kn u odnosu na predloženih 40 000 kn koje je daleko više nego što je bilo 20 000, skoro duplo, ali i što je daleko primjerenije s obzirom na vrijednost nekretnina u RH jer ne možete prodati nekome kuću za dug od 5 000 eura šta mislim daleko podcjenjivanje vrijednosti nekretnina u RH i da je to premali iznos. Žao mi je što je u ovim izmjenama i dopunama zakona propuštena promjena čl. 284. stavka 2. postojećeg zakona, da se poslodavci izuzmu iz ovršnog postupka, poslodavci nemaju potrebna znanja za postupanje po primljenih zahtjevima ovrhovoditelja niti treba na bilokoji način na njih pasti teret dugova njihovih radnika. Stoga predlažem da se u novom zakonu izmijeni čl. 284. stavka 2. i izuzme poslodavca od postupanja po primljenom zahtjevu ovrhovoditelja i ujedno i zaštiti s time i dostojanstvo radnika što je veliki problem jer sad kod primanja na posao, vaš poslodavac može zatražiti uvod u vaše imovinsko stanje da vidi da li ste negdje zapravo dužni ili niste. U proces treba i uključiti i Ministarstvo financija tako da se propiše da iznos kamate ne može prijeći iznos glavnice te da se promijeni redoslijed naplate odnosno da se prvo otplaćuje glavnica a zatim troškovi i kamate. I kada je riječ tu o agencijama za naplatu potraživanja, trebalo bi donijeti poseban zakon koji će regulirat način njihova rada a promjenom Zakon o obaveznim odnosima propisat da se prodaja duga ... [[Govornik se ne razumije.]] diskontnu treba ponuditi dužniku pa tek onda agenciji. Pozitivnim u ovim zakonu držim uvođenje elektroničke komunikacije, fiksiranje troškova provedbe, zabranu deložacije u zimskom razdoblju kad su građanu najviše ugroženi proširenje kruga primanja izuzetih, to je ona pozitivan dio ovog zakona i bolje informiranje dužnika. Ono što smatram da treba hitno donijeti je cjeloviti novi Ovršni zakon jer ova dopuna zapravo djelomično rješava sami problem i iako ima dobrih prijedloga, ne rješava način u bitnim pitanjima troškovima ovrhe, brzine postupka kao što neće utjecati i na povrat dugova.

A nakon toga će govoriti poštovana kolegica Draga Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a.

Zahvaljujem predsjedniče. Na početku je važno reći na koga se ove izmjene i dopune ovog zakona odnose uopće, to su dakle za sve eventualne i nove slučajeve za koje se može očekivati da će postojati, za one za koje nije izdano pravomoćno rješenje. Da podsjetimo samo da smo u RH do 19.10. zapravo od 19.10. su ponovno krenuli ovršni postupci nakon moratorija koji je uveden zbog epidemije korona virusa i kao što je poznato, taj moratorij odnosio se za sve osim za alimentacije a za vrijeme moratorija nisu tekle ni zatezne kamate. Cilj ovih izmjena i dopuna je pojednostavljenje i moderniziranje ovršnog postupka koji bi sad trebao biti jasniji, dostupniji i transparentniji za sve stranke i sudionike u njemu. Način na koji će se to učiniti postoje, dakle neću ih posebno navoditi, imali smo priliku čuti od g. ministra, međutim nekoliko riječ što se tiče troškova ovršnog postupka za koje kako što smo imali priliku čuti, očekuje se njihovo reduciranje na način da više nema troškova izdavanja potvrde o pravomoćnosti i ovršnosti koja je bila u iznosu 250 kn plus PDV jer se ista više ne izdaje na zahtjev ovrhovoditelja već ju javni bilježnik izdaje po službenoj dužnosti a u roku od 15 dana od isteka roka za prigovor, dakle ako ne zaprimi u roku od 15 dana prigovor ovršenika. Također, ovim izmjenama i dopunama brišu se odredbe o određivanju predvidivih troškova ovršnog postupka te se uvodi jedinstvena naknada za postupanje javnih bilježnika u ovrsi. Radi jačanja zaštite ovršenika uvodi se i svojevrsno preveniranje ovršnih postupaka tzv. institutom prethodne obavijesti, to napokon znači da će konačno ljudi na vrijeme saznati da im prijeti ovrha i neće više biti ovršeni za dug zapravo za koji niti ne znaju. Javni bilježnici dužni dužnicima će upućivati obavijest u kojima će se ih upućivati na sve moguće smjerove postupka, pri tome će pozvati dužnika da ispuni svoje obaveze prema vjerovniku u roku od 15 dana da bi se izbjegli troškovi ovršnog postupka i upozoriti ga na pravo podnošenja prigovora. Ovim prijedlogom predviđena su izvjesna poboljšanja odredbi o dostavi jer se sada nakon dva bezuspješna pokušaja, dostava vršni putem oglasne ploče uz obvezno slanje obavijesti ovršeniku u poštanski sandučić i osobni korisnički e-pretinac, dakle za one koji to i koriste. Nekoliko riječi o zaštiti dostojanstva ovršenika. Kao što je poznato, dakle deložacija se ne provodi u razdoblju od 1.11. do 1.4. odnosno provodi se u iznimnim slučajevima. Izgleda se jedan iznimni slučaj upravo jučer dogodio, naime bila je jedna deložacija koja je trajala od 11 do 18 sati, u centru Zagreba, u pitanju je majka koja ima 60 g., djevojka koja ima 20 g., one su dakle nakon 18 sati bile izbačene usprkos COVID brojci, usprkos hladnoći i nisu mogle dakle sa svojim kesama su se našle ispred ulaza jer su im oduzeli i ključevi. Ovakvi slučajevi, koliko god se mi trudili da ovaj zakon, Ovršni zakon bude dobar, kao što sam rekla, ne služi nikome na čast i zaista traži se da se sve učini da se ovaj zakonski prijedlog unaprijedi da do ovoga ako je moguće ikako, ne dolazi. Kako se to zapravo desilo? Pa one su, dakle nisu plaćale pričuvu i zbog čega je cijeli postupak i tekao i zamislite njihov stan u centru Zagreba je prodan za 10 000 kn i naravno da ih je novi vlasnik izbacio van. E to su oni slučajevi, oni granični ili česti slučajevi koje ovaj ovršni prijedlog treba eliminirati. Ja naravno znam o čemu govorim, u pitanju su stranke koje su se nama obratile i slučaj je baš onako, vrlo neobičan i kažem, nikome ne služi na čast da se u ovom razdoblju, da se netko izbacuje van iz stana. Kada govorimo upravo s tim u vezi, želim nešto reći i o nekretninama. Vidimo povećava se prag odnosno iznos glavnice za koju se ovrha na nekretnini ne može pokrenuti, sa dosadašnjih 20 000 na 40. Smatram da čak i ovaj novo predviđeni iznos nije dovoljno visok i trebalo bi ga povisiti jer se uzmimo da se radi dakle objektivno o 5 300 eura a ovrha na nekretninama u pravilu se provodi kad su u pitanju krediti i iznosi koji su gotovo uvijek daleko, daleko veći od spomenutog iznosa pa onda ovaj granični iznos zapravo gubi i smisao. Mišljenja sam da je potrebno uvesti prag odnosno postojanje minimalnog duga za koji se može pokrenuti ovršni postupak jer se trenutno u teoriji mogu ali nažalost i u praksi pokreću se ovršni postupci i za male novčane iznose dugovanja pa čak i za 1 lipu, tako da troškovi ovršnog postupka budu daleko, višestruko viši od iznosa glavnice. Od ovrhe su ovim prijedlogom izuzete, kao što smo imali priliku čuti, prigodne nagrade radnicima, naknade za topli obrok, novčane nagrade za radne rezultate, božičnice, uskrsnice i ostalo, ali ono što je nama predstavnicima nacionalnih manjina svakako važno da su izuzeta i sredstva na računu predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava sukladno odredbama Ustavnog zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina ako su isplaćena na poseban račun za tu namjenu osim ovrhe u svezi obavljanja djelatnosti vezane za ostvarivanje manjinskih prava. To je svakako nešto što pohvaljujemo jer tu su postojale situacije koje su bile dosta neobične i zbog čega su imali problem da uopšte imamo predstavnika nacionalnih manjina u pojedinim sredinama. Što se tiče obustave ovrha, obustavit će se po službenoj dužnosti, ako ovrhovoditelj u roku od 1 godine nije poduzeo niti jednu radnju u postupku čime se potiče ovrhovoditelja na aktivno sudjelovanje i neće biti dovoljno dakle da ovrhovoditelji sudu šalju tzv. požurnice kao što je to bio slučaj dosada, već će morati poduzimati konkretne procesne radnje kako bi ostali u postupku. Ovršni zakon vjerojatno je jedan od zakona oko kojeg se zapravo najviše lome koplja i koji izaziva najviše interesovanja i u medijima. On predstavlja jedan od najvećih testova na kojima se može naći neka vlast jer se u isto vrijeme mora voditi računa s jedne strane o ovršenim građanima, za koje evo smo čuli da ih ima 233.000 i koji duguju oko 17,4 milijardi i s druge strane voditi računa o vjerovnicima koji pokušavaju naplatiti svoje potraživanje nastalo po različitim osnovama.

Molio bih vas samo da očistimo govornicu i nakon toga govorit će kao sedma poštovana kolegica Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite.

Zahvaljujem se predsjedniče. Poštovani ministre, evo da možemo malo disati za ovom govornicom. Dakle, u situaciji ove gospodarske krize i značajnog pada BDP-a koje smo imali, ali i vrlo predvidivog zapravo i mogućeg vala otpuštanja posebice u onim gospodarskim granama koje su najugroženije ovom krizom ovaj potencijalni val blokada računa građana i egzistencijalne ugroženosti je svakako trebalo izbjeći i zaista je teško razumjeti zašto Vlada zašto većina koju imamo u parlamentu nije prihvatila našu molbu da se moratorij na ovrhe produži minimalno do donošenja izmjena i dopuna Ovršnog zakona. S druge strane moram reći da smo mi predlagali da se taj moratorij predloži do donošenja ovih izmjena i dopuna misleći da će te izmjene i dopune zaista se ticati onih krucijalnih problema s kojima se ovršenici tokom ovršnog postupka susreću. Međutim, slažem se sa kolegama koji su to isticali prije, za to sigurno nije bilo dovoljno ići u točkaste izmjene i dopune već je trebalo ići u potpunu novelu Ovršnog zakona. Kad smo kod toga istaknut ću ponovno čudno je i moramo se zapitati tko su ti koji su izvršili pritisak na Vladu i HDZ da je HDZ odustao od završenog, završenog prijedloga novog zakona koji je prošao e-savjetovanje, nego godinu dana kasnije idete izmišljati nove izmjene i dopune, točkaste, a imate u ladici gotov Ovršni zakon. Mislim evo ja moram reći kod mene to budi sumnju da su izvršeni određeni pritisci da taj zakon koji je zaista je rješavao neke od ovih problema s kojima se ovršenici susreću da to nekome nije bilo u interesu i da ste od toga zato odustali. I mislim da ćemo postavljati to pitanje i u obliku zastupničkih pitanja dokle god ne dobijemo konkretan odgovor zašto od toga odustalo. Ono što često čujemo kao neki mit koji se i špekulacije koje se vrlo često i s ove govornice čuju, a to je da je veliki dio ovršenih građana u tom položaju zbog nekakvih financijskih investicija, špekulacija itd., to jednostavno nije točno. Dakle, najveći broj dugotrajno blokiranih građana su ljudi koji su dužni za račune do 10.000 kuna znači za one svakodnevne zapravo životne troškove. Isto tako često čujemo da su ti dugovi za telefon i Internet, pa jesu da, to je značajan dio duga građana. A dajete vi meni sada recite kako da građani u današnje vrijeme ostvaruju osnovna prava i pristup informacijama bez telefona i interneta? Pa mi smo imali u ovoj godini situacije da djeca nisu mogla u školu bez interneta jer je bila online. Dakle, mi imamo situaciju pa evo sad ove izmjene i dopune zakona da nećete moći podnijeti zahtjev, da nećete moći prijedlog za ovrhu, ako on nije u strojno čitljivom obliku. Treba predvidjeti i predviđene su neke iznimke kako se to može napraviti i u onoj noveli iz 2019. je to bilo dobro predviđeno. Šta je po nama ključno obuhvatiti Ovršnim zakonom i pratećim provedbenim propisima? Nije dovoljno Ovršni zakon, potrebno je zahvatiti i pitanja Zakona o kreditnim institucijama, potrebno je obuhvatiti i Zakon o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima tzv. FINA zakon. Jer šta je ključno šta je ljudima tegobno u ovome? Prvo, FINA bi trebala provoditi individualizirani pristup planu otplate dugova i reprograma dugova. Dakle, sama ova naša pojava dugotrajno blokiranih ide iz tog našeg instituta gdje se omogućuje da se za bilo koju vrstu dugovanja račun i svi računi zapravo na koja imate primanja blokiraju dok se taj dug ne otplati. Pazite, to je potpuno mi isključujemo 10% odrasle populacije ove zemlje iz financijskih tokova i iz ekonomije time. I nemojte mi govoriti o onim zaštićenim primanjima zato jer kada vam sjedne ako nemate otvoren zaštićen račun, papala maca. To možda vi i ne znate ovdje, ali neki drugi od nas to znaju kako to izgleda postupak otvaranja zaštićenog računa. Dakle, dugotrajne blokade smo trebali ograničiti na način da se kaže, ako se dug nije odmah naplati po prvom primanju, blokada nema smisla jer se evidentno ne može na taj način naplatiti i treba krenuti u reprogram dugovanja i omogućiti ljudima da u primjerenom roku sa onim ratama koje mogu plaćati otplate taj dug, bez blokada računa. Nadalje, važno je promijeniti cenzusne osnovice prihoda i ostalih prihodovno vezanih instituta koje podliježu ovrhama. Mi ćemo ovdje dati amandman da se od ovrha isključuju svi oni prihodi koji iznose jednako ili manje od 2.800 kuna koliko iznosi prag siromaštva po članu kućanstva u Hrvatskoj. Zašto? Kao što ne želimo ljude izbacivati iz njihovih domova i stvarati si problem beskućništva u Hrvatskoj, ne želimo ih niti gurati u materijalnu deprivaciju jer na kraju krajeva mi kao država ćemo snositi taj trošak, pro socijalna davanja kojima ćemo time morati nadoknadit. Dakle, samo pametnijom organizacijom postupka moći ćemo to izbjeći. Ključna stvar, ograničiti praksu prodaje dugovanja. Dakle ja sam u zadnjih mjesec dana dobila poziva, pisama i dokumentacije koja dokazuje da ono što smo govorili kada smo pričali o Zakonu o kreditnim institucijama jest točno. Dakle, mi nemamo nadzor nad agencijama za naplatu potraživanja, HNB ne vrši nadzor nad njima, to znate. Tko vrši nadzor nad njima? Koje tijelo u Hrvatskoj vrši nadzor nad financijskim poslovanjem tih agencija? Šta se događa? Ljudi ne znaju kome duguju jer banka je prodala dug agenciji za potraživanje A, agencija za potraživanje A ovoj B, C, D itd. vi više ne znate jer se vas ne obavještava, vi ne znate kome ste vi dužnik, a vaš dug raste. Dakle, to su situacije koja je ova većina dozvolila da se događaju građanima u Hrvatskoj. Pa kada jednu našu građanku nazove neko i predstavi se kao neka firma iz Luxembourga i kaže joj da ona njima duguje 10.000 kuna ili eura, kako da, mislim kako da se taj čovjek snađe, šta da taj čovjek kaže? Na placu. Nije istina kada ministar kaže da ovaj prijedlog izmjena sadrži i rješenja iz novele Ovršnog zakona iz 2019., nekada, ali ona supstancijalna ne. Primjerice, niste oslobodili poslodavce od obveze provedbe ovrhe na plaći, mada su vas to svi tražili, mada vam je to i pučka pravobraniteljica govorila i jeste to predvidjeli u zakonu iz 2019. Isto tako, tamo je bilo puno jasnije da se ovrhe vraćaju na sud i da imaju sudsku kontrolu, ovdje je to samo na jednoj simboličnoj razini da bi mogli tvrditi da postoji sudska kontrola. Najvažnije isto što ste propustili regulirati. Dakle, rekli smo da je jedna od najvažnijih stvari da kada se provodi ovrha na temelju potrošačkog ugovora da tada mora postojati mogućnost da sud kontrolira zakonitost i nepoštenost tih odredbi na temelju kojih se ovrha provodi. Vrlo jednostavno, za sve koji ne razumiju slučaj Franak. Imate nepoštene ugovorne odredbe u ugovoru o kreditu, niste ga mogli plaćati, idu prema vama sa ovrhom, vi morate imati mogućnost da sud kaže ne, odbijam ovrhu za ovo zato što ugovor sadrži nepoštene odredbe. Ni sada ni ovim izmjenama zakona to neće biti moguće napraviti na način da se ovrha odgodi sve dok se ne utvrdi i ne okonča postupak oko nepoštenih odredbi ugovora, a Europski sud pravde je rekao prošle godine da ne predstavlja efikasno pravno sredstvo ništa što dopušta ovrhu dok god se nije utvrdilo da li se radi ili se ne radi o nepoštenim odredbama, to vi vjerojatno znate. Mi u ovim izmjenama i dopunama ponovno imamo ex post zaštitu.

Molim vas da očistite. Idemo sada na Klub zastupnika IDS-a, govorit će poštovana kolegica Katarina Nemet. Hvala vam. Izvolite. kolege. Pred nama je prijedlog izmjena i dopuna Ovršnog zakona i prije svega moram reći da se radi o zakonu koji ima vrlo veliki utjecaj na svakodnevni život naših građana i zato na njega treba gledati s jednog šireg aspekta. Vjerujem da ćete se složiti da se radi o zakonu s ogromnim rasponom problema i tema. Broj ovršenih i blokiranih građana u našoj zemlji nažalost sve je veći i definitivno treba raditi na tome da se tim ljudima pomogne i da im se osigura bolji i dostojanstveniji život. Kada gledamo ove predložene izmjene možemo na prvu reći da se radi o novitetima koji bi trebali donijeti određene pozitivne pomake u ovršnim postupcima. No vidimo da sve te promjene da se odnose na budućnost i zato ja pitam je li se moglo više toga učiniti sada za ljude koji su trenutno u teškim problemima i opterećeni ovršnim postupcima i blokiranim računima? Mi u IDS-u uvijek pozdravljamo inicijative kojim se želi pomoći građanima koji su se našli u nezavidnoj situaciji, pogotovo sada u ovoj vrlo teškoj gospodarskoj krizi koji su ostali bez primanja i stoga više ne mogu ispunjavati svoje obaveze ili zbog nekog drugog razloga ne mogu podmiriti svoja dugovanja. Međutim, smatramo da izmjene ovog zakona nisu suštinske i da neće donijeti nikakva značajna poboljšanja za najpotrebitije građane. Dobro je što se ovim prijedlogom povećava broj primanja koja su izuzeta od ovrhe, no kao nedostatak vidimo to što se sve novine ne odnose na trenutno postojeće dužnike nego na one koji će to postati tek od 1. prosinca osim u dijelu koji se tiče slobodnog raspolaganja božićnicama i drugim socijalnim davanjima kao što su regres, uskrsnica, troškovi puta. Dakle, ako se želi pomoći svim građanima koji su se našli u teškoj situaciji zbog korona krize onda se trebalo naći neko drugo rješenje, rješenje kojim će se sva ta olakšanja odnositi na trenutno postojeće dužnike, što bi bilo logično, no nažalost to je izostalo. I zapravo onda možemo reći da je ta promjena više kozmetička nego suštinska. I to je glavni problem Ovršnog zakona i ovršnog postupka u Hrvatskoj već dugi niz godina. To da se uvijek nešto malo mijenja, uređuje, ušminkava, no nažalost uporno izostaje donošenje novog, novog prijeko potrebnog Ovršnog zakona, cjelovitog i održivog rješenja, donošenje niz mjera za rješavanje ovog kompleksnog problema, kao i puno veća razina političke odgovornosti i kompetentnosti jer zaista je već previše vremena potrošeno na rješenja koja nisu našim građanima omogućila značajnija poboljšanja, te bolju budućnost. Digitalizaciju u obliku e-obrasca koji će pojeftiniti postupak ovrhe, smanjenje troškova postupka zbog izostavljanja troškova izdavanja potvrde o pravomoćnosti i ovršnosti, uvođenje instituta prethodne obavijesti koju će dužniku upućivati bilježnici, kao i povećanje iznosa glavnice za koju se ovrha nad nekretninama ne može pokrenuti mi pozdravljamo. Pitanje je samo kako će to sve skupa u praksi izgledati i hoće li dužnici vidjeti poboljšanje ovog zakona kojeg vladajući najavljuju, a to bi trebalo biti najbitnije kao i cilj donošenja ovih izmjena i dopuna? Također pitanje je što donosi izmjena da se javne bilježnike naziva povjerenike suda, kome to odgovara i što će to sve skupa zapravo značiti? Ovako na prvu izgleda da će postupke voditi javni bilježnici kao povjerenici suda, a zapravo da će se svi ponašati kao da se postupci vode pred sudom. Ne znam koliko i kako to doprinosi poboljšanju i napretku ovršnog postupka? Ove promjene na prvu dobro izgledaju, no tek će vrijeme pokazati da li se radi o lijepo umotanom daru ili stvarno o promjenama koje će pozitivno utjecati na život blokiranih i najugroženijih građana. Na kraju moram izraziti žaljenje što se ovim izmjenama više nije učinilo kako bi se pomoglo trenutno blokiranim i ovršenim građanima. Mislim da je upravo to trebala biti intencija ovog prijedloga zakona sada u ovim vremenima korona krize.

Poštovani g. predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Ovdje u prijedlogu zakona piše jedna tvrdnja, prijedlogom izmjena zakona štitimo dostojanstvo dužnika, održavamo ravnotežu između vjerovnika i dužnika, te štitimo vladavinu prava. Ali ja vas podsjećam da vlada, vladavina prava nije jedino ustavno načelo. Ustavno načelo je i država socijalne pravde i socijalna država. Prema tome, ova formulacija sjajno zvuči, ali postoji jedno veliko, veliko ali. U svakom slučaju uvodno bih citiro pučku pravobraniteljicu koja je stvarno dala slikovit prikaz problematike Ovršnog zakona i kaže, ona naglašava da donošenje ovog propisa osobito u posebnim okolnostima epidemije bolesti Covid-19 nužno trebaju pratiti dodatne ciljane mjere pomoći građanima, bilo da su već pod ovrhom, bilo da im ona prijeti, kojima će RH ispuniti svoju obvezu poštivanja i ostvarivanja, ostvarivanja i zaštite ljudskih prava s obzirom na njeno ustavno pravno određenje kao socijalne države i njezine obveze da do krajnjih mogućnosti svojih raspoloživih izvora poduzima mjere za postizanje punog ostvarenja prava koja priznaje svojim građanima što uključuje stvaranje uvjeta za postizanje najvećeg mogućeg životnog standarda i unaprjeđenje životnih uvjeta odnosno potpuno ostvarenje njihovih ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava koja su mnogobrojnim ovršenicima i njihovim obiteljima ugrožena. Dakle, isto tako pučka pravobraniteljica ukazuje da nama nedostaje međuresorska suradnja kad idemo ovako rješavati socijalno vrlo osjetljive probleme naših građana. Nemojmo zaboraviti gotovo 10% naših građana je u ovim problemima. Naravno da i pučka pravobraniteljica i ja kao osoba koja je dugo u ovom domu pozdravljamo i uvijek ćemo pozdraviti i smanjenje troškova postupka jer su oni na kraju krajeva često uzrok višestrukom uvećanju, uvećanju osnovnog duga u kojem, na kojem ovrha nastaje. Ajmo sad malo secirati zakon. Promjene u samom zakonu su rekao bih kozmetičke naravi iz razloga što su moji prethodnici ovdje govorili jer smo 2019. imali u javnoj raspravi jedan cjelovitiji, cjelovitiji zakon naravno sa minimalnim smanjenjem troškova, ali pozdravljamo 27 izmjenu u nadi da će biti i 28 izmjena zakona koja će ispuniti neke najave od prije korone. Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću kombinacija je glasa struke i građana, ali odgovori na prijedloge i upite otkrivanju nezatvorenu ranu RH, a to je već sam rekao nepostojanje međuresorne suradnje. Svako ministarstvo radi za sebe, svaki zakon stoji kao pusti otok. Ako imate problem koji uključuje više od jednog ministarstva, nekakvu agenciju, a rješenje se traži u okviru više zakona zaboravite na to rješenje, zaboravite. Zaboravite jer nećete ga doživjeti ni vidjeti. Kao Dante na ulazu u pakao ostavite svu nadu vi koji ulazite u šumu hrvatskih propisa i zakona. Da se vratimo, tema je ovrha. Netko predloži da bi prvo trebalo otplaćivati glavnicu pa kamatu, odgovor je to se ne uređuje ovim zakonom. Netko se požali na maltretiranje agencija, odgovor je to nije u našoj nadležnosti. I tako u nedogled. Problemi koji nastaju zbog ovrha ne mogu, ne mogu se urediti samo Ovršnim zakonom jasno, ali se moraju uzeti u obzir u nekom trenutku, a najbolje, kada je najbolje, tijekom izrade prijedloga samoga zakona. Ne naknadna pamet poslije, tijekom izrade prijedloga. Teško mi je slušati preplašene starce i starice i ja sam skoro među njima ali ne u njihovoj situaciji koji me mole da nekome, bilo kome kažem da ih prestanu zvati iz tih agencija za naplatu. To što oni rade nisu podsjetnici, to je maltretiranje bez nadzora i bez odgovornosti. Čovjek redovito svaki mjesec uplaćuje neki iznos za otplatu duga 150 kuna, a oni ga zovu i kažu pa mogao bi ti 250 plaćati mjesečno da što prije otplatiš, otplatiš dug, a on nema perilicu za rublje već 5 godina jer nema za popravak. Da pojedinac radi to što rade agencije dobio bi zabranu približavanja, kontaktiranja, a vjerojatno i neku kaznu. Nemojmo poticati kriminalno ponašanje i produbljivanje jada naših građana. Da to vodi pojedinac bio bi kriminalac, a pod okriljem agencije nije već je to sve dopušteno. Nisam bio populist ni dok sam bio mlađi političar, sigurno neću početi to biti ni sada. Dugovi se ne mogu zaboraviti, ni izbrisati, ne krivim ljude koji to traže jer to traže u državi koja je otpisala milijune i milijune dugova puno odnosno malo većih faca onih koji su mogli platiti i oni koji su to radili sa kriminalnom namjerom. Podsjećam više od 80% dužnika duguje manje od 5.000 kuna. Odgovor na pitanje zašto se toga ne mogu riješiti, naši građani jel, ne može se tražiti samo u financijama i ekonomiji, niti u Zakonu o obveznim odnosima već u spoznaji jedino u spoznaji kako u stvari naši građani žive. Ono što želim i za što ću se uvijek zalagati je da se u Hrvatski sabor vrati praksa da se osjetljiva socijalna pitanja građana rješavaju paketima zakona sa cjelokupnim sagledavanjem i rješavanjem problema koje imaju hrvatski građani. Ne segment po segment pa nemamo cijelu sliku, nego paket da doživimo problem i da riješimo cijelu, cijelu sliku. Konkretno kod Ovršnog zakona bi to značilo jasna pravila igre za sve uključene i dužničko vjerovnički odnos. Da ne postoji sigurniji u dužničko-vjerovničkom odnosu odnosno i da je i vjerovnik izložen riziku kada dužnik nije u mogućnosti uredno vraćati svoje obveze, zbog bolesti, smrti, ostanak bez posla. Znate teško mi je kada čujem da je neki umirovljen bio jamac i da plaća ovrhu za nekoga tko je umro ili otišao iz zemlje, mi toga, mi toga imamo. Dakle, nije ustavno načelo, vraćam se na početak ove priče, samo vladavina prava već socijalna pravda i definicija Hrvatske kao socijalne države. Za to treba osmisliti borbu protiv siromaštva. Slažem se, ovdje je tko rekao, 2800 kn, može to bit i 2600, može bit 2700, može bit 2900, kako se dogovorimo ali prije toga se moramo dogovoriti. Moramo utvrditi razinu siromaštva a to ne radi nitko. to ne radi ama baš nitko u ovoj zemlji a postoje institucije koje to moraju radit, njih moramo zaštititi. Dakle, u borbi protiv siromaštva u ovom zakonu i u drugim zakonima, nema ni riječi, nema, nema i ne očekujem da će uskoro biti i ne očekujem da ćemo uskoro postati socijalna država i država socijalne pravde a možemo. Hvala vam lijepa. Sada će govoriti u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta poštovana zastupnica Vesna Vučemilović.

Hvala vam, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče državnog Sabora, poštovani ministre, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Što reći nakon kolege Hrelje osim da 400 000 naših umirovljenika ima primanja manja od 2000 kn a prag siromaštva je 2800. To je porazna slika hrvatske svakodnevnice. Domovinski pokret je već više puta ukazao na probleme koji su vezani uz važeći Ovršni zakon. Prevelik broj sudionika sukladno tome, previsoke naknade, najveći su problem vezano uz ovaj Ovršni zakon.

U međuvremenu su pokrenuti novi ovršni prijedlozi i to pretežito vezano za plaćanje režija. Od početka epidemije i gospodarske krize koju je ta ista epidemija prouzročila, imamo novih 50 000 nezaposlenih. Pitanje je što nas čeka u narednim mjesecima. Do kraja ovog tjedna imat ćemo projekciju pada BDP-a za treći kvartal i izvjesno je da će brojka opet biti dvoznamenkasta nažalost. Nalazimo se u situaciji krajnje neizvjesnosti jer je kriza u gospodarstvu uvjetovana zdravstvenom krizom koju svijet već dugo nije vidio i stoga raditi opet kozmetičke promjene a tu se evo svi slažemo ovog Ovršnog zakona, koji u svojoj biti ne valja, uistinu nema previše smisla. Tim više što će se naknade vezano uz provođenje ovrha regulirati pravilnikom odnosno podzakonskim aktima a upravo su te naknade i njihova visina najveći problem. Svi smo mi odgovorni ljudi i svjesni smo da se dugovi moraju plaćati. Ključno je donijeti zakon koji će ljudima koji su ne svojom krivicom ostali bez posla i primanja a takvih nažalost ima i nažalost bit će ih. Ključno je pomoći takvim ljudima premostiti tu situaciju. Zakon koji mi imamo pogoduje određenim interesnim skupinama, budimo realni. Oni naplaćuju svoje usluge kroz provođenje ovrha i to tako da se osnovni dug uveća i to ne dvostruko nego daleko više. Ovim zakonom se ni u kom smislu ne regulira jedna stavka koja je iznimno visoka a to su odvjetnički troškovi. Ti troškovi su u izuzetno velikom nesrazmjeru u odnosu na osnovni dug. Pogotovo kada se radi o manjim iznosima osnovnog duga. Dio ovrhovoditelja sami sastavljaju prijedloge za ovrhu a jedan dio za taj posao angažira odvjetnika. Vezano za tarifu određivanja naknade troškova za sastavljanje prijedloga za ovrhu, zakonodavac bi trebao odrediti jedinstveni priznati trošak za sastavljanje prijedloga za ovrhu. Naravno, ostaje nejasno kako je moguće da u komunalnim tvrtkama, gradovima, javnim poduzećima nema nitko od pravne struke dovoljno kvalificiran sastaviti prijedlog za ovrhu. Ljutite se kad tvrdimo kako su upravo gradovi, javna poduzeća i općine poligon za uhljebljivanje podobnih kadrova. Uz dužno poštovanje svim onim ljudima koji pošteno, časno rade svoj posao, ova činjenica ipak potvrđuje praksu političkog kadroviranja preuzetu iz jugo-komunističkih vremena. To je mentalni sklop koji su određene stranke naslijedile, druge preuzele, dodatno usavršile. U prijedlogu koji je pred nama stoji kako će se ovršni postupak provoditi elektroničkim putem, brzo, efikasno uz što maje troškova i to u svakom slučaju svako normalan će prihvatiti i pohvaliti. Nema naznaka da će broj sudionika smanjiti osim što će javni bilježnici postati povjerenici suda, kolege su već dosta govorile o tome, neću se previše osvrtati na to jer izgleda da je puno važnije zadržati javne bilježnike u cijelom procesu nego smanjiti cijenu provođenja ovrha budući da EU ne priznaje ovršni postupak koji provode javni bilježnici. Ostaje posve nejasno zašto i dalje popravljamo zakon koji jednostavno ne valja. Nikakvi popravci i prepravci ga neće poboljšati. Umjesto da donesemo novi Ovrši zakon radimo nekakva parcijalna rješenja, vatrogasne mjere koje će ipak ostaviti opet niz nepravilnosti, a uopće ne znamo najvažniju stavku, a to je visina naknada. Članovi Domovinskog pokreta su pokrenuli postupak za ocjenu suglasnosti Ovršnog zakona s ustavom i zatražili od ustavnog suda njegovo ukidanje po hitnom postupku. Mišljenja smo da je 3 mjeseca više nego dovoljno za donošenje novog Ovršnog zakona koji će svima osigurati jednakost i socijalnu pravdu koja im je zajamčena Ustavom RH. Naši građani se nisu oporavili od prošle krize, a već smo u novoj krizi koja ponovno prijeti novim blokadama računa, otkazima i smanjenjem plaće. Trenutno je taj udar ublažen izdašnim mjerama iz državnom proračuna koje se oslanjaju na sredstva iz Shore programa, ali i ta sredstva imaju svoja ograničenja, nije ni to neograničen bazen iz kojeg možemo uzimati. Hrvatska nema fiskalni kapacitet koji imaju druge države jer kao što vidimo naš javni dug se rapidno povećava. Kroz ove promjene pokušava se unaprijediti zaštita dostojanstva ovršenika, smanjiti troškove postupka, unijeti određene pozitivne promjene i to toplo pozdravljamo. Pri tom moramo naglasiti kako zakon postaje sve složeniji, sve nepregledniji i to u konačnosti povećava razinu pravne nesigurnosti koja je u Hrvatskoj ionako prevelika. Mišljenja smo da ove promjene neće dovoljno dobro urediti pitanje provođenja ovrha, te i dalje smatramo kako je jedino rješenje donijeti novi Ovršni zakon. A koliko smo čuli od drugih kolega on je već napisan, pa ne znamo što se čeka? Domovinski pokret je nova stranka. Mi nismo sudjelovali do sada u donošenju nijednog zakona kojim se regulira postupak provođenja ovrha, te nećemo sudjelovati ni u ovim kozmetičkim korekcijama Ovršnog zakona. Molim vas da obrišemo govornicu. Imamo još dva kluba i onda ćemo nakon toga napraviti 10-minutnu stanku kako bi prozračili prostoriju, znači još otprilike 20-tak minuta, 10-minutna stanka i onda kreću pojedinačne rasprave. Sada je na redu Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Dražen Bošnjaković, izvolite. Hvala lijepo g. predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani ministre, državni tajniče. Pred nama su izmjene i dopune Ovršnog zakona i ovršni postupak je doista jedan složeni postupak koji zapravo možemo reć da je problem ovrhe i ovršenih građana u fokusu i ove vlade i ranije vlade i mislim da nijedan premijer kao što je Andrej Plenković do sada nije posvetio tome toliko zapravo vremena i iznio toliko rješenja, ali i dalje smo suočeni sa cijelim nizom problema gdje zapravo te stvari treba pokušat rješavat. Nije to isključivo crno bijela priča, tužne su priče i onih ovršenika koji su ostali bez posla, pa ne mogu radi toga vraćat svoje dugove, tužne su priče i onih koji su se razbolili, pa radi toga ne mogu vraćat. Međutim, tužne su priče i onih vjerovnika i ovrhovoditelja, malih primjerice OPG-ova kojima neko nije platio neke obveze, pa radi toga oni nemaju novca i nemaju sredstava da mogu isplatit plaće svojim ljudima. Tužne su priče i one maloljetne djece kojima roditelji ne plaćaju alimentaciju, pa su oni prisiljeni ulazit u ovrhe. Dakle, ta priča ima zaista svoje vrlo različite dimenzije i stoga Ovršni zakon je zakon koji u svim zemljama svijeta rješava pitanje ovrhe, dakle prisilne, prisilnog ispunjavanja činidbi bilo onih nenovčanih ili novčanih kada te ovaj ispunjavanje ne ide onim dobrovoljnim putem. Ja bih rekao ove izmjene i dopune zakona su dobre, one su na dobrom tragu i točno je da mi imamo već izrađen zakon i da taj zakon je ovdje u ovom saboru u prošlom zapravo sazivu imao dva čitanja i mnoga rješenja sa dva čitanja u tom zakonu su podržana. Ove izmjene Ovršnog zakona, koliko vidim, su zapravo na tragu i temeljima toga, ono što je bilo afirmativno iz tog zakona iznijeto je i ovdje u ovim izmjenama zakona je zapravo i stavljeno. Svi koji kažu da su ovo kozmetičke primjene, promjene, ne mogu se s tim složiti iz čistog razloga što ovaj zakon predviđa elektroničku, dakle ovrhu, predviđa digitalizaciju, to mislim da je već samo po sebi jedan ogroman, ogroman iskorak i način rada bilježnika, sudova i svih sudionika da to bude elektroničko popunjavanje obrazaca i daljnje distribucije između njih, to zaista stvara jednu brzinu i to je zaista jedan potpuno novi postupak. Također ono što želim posebno isto apostrofirat iz ovog zakona je jedna bolja obaviještenost dužnika odnosno ovršenika jer prije donošenja rješenja o ovrsi ovdje je obveza da se ovršenika obavijesti jel. Puno je bilo prigovora u javnosti da su ljudima zapljenjeni računi, da oni ne znaju u principu da su ikome dužni i sada se ovim zakonom otklanja upravo to i ovaj zakon propisuje da je potrebno dužnika obavijestiti, a i onda kada se donese samo rješenje o ovrsi tada postoji onaj rok od 15 dana gdje se može uložiti prigovor i kada se uloži prigovor tada stvar zapravo ide pred sud i nema automatske blokade i nema ovaj ovrhe u smislu kako, kako zapravo ovrha to zahtjeva. Također ono što je jako bitno proširuje se krug onih neovršivih primanja koja u ovrsi ne mogu bit. Kao što znamo i u zadnjim izmjenama zakona iz 2017. povećan je taj prag sa, sa 2/3 plaće, mirovine i ostalih primanja na ¾, e sada se zapravo još širi taj krug da se ne može ovršiti niti božičnica, niti uskrsnica i cijeli još jedan niz primanja terenskih dodatak, dnevnice i sl. primanja što je zapravo mislim sasvim dobar korak. Ministar je ovdje vrlo jasno govorio vezano za troškove koji će se regulirati pravilnikom, ali ono što je važno primjerice troškovi će se zaista smanjiti kada već u strukturi tih troškova primjerice nema one velike početne stavke sastav prijedloga za ovrhu koja je ovisila o vrijednosti same ovrhe i znala se često popeti čak i na nekoliko tisuća kuna, sada je to zapravo popunjavanje obrasca i s te strane takvog troška nema. Također se računao trošak pribave pravomoćnosti odluke, sada obzirom na digitalizaciju neće biti niti ni toga. Tako da i u tom dijelu je napravljen veliki iskorak i dana je čak i komparacija kako je to u nekim, nekim drugim zemljama. Mislim da je dobra i ova odredba da bilježnik u cijelom postupku postaje povjerenik suda jer mi takvo rješenje imamo i u ostavinskom postupku, dakle bilježnik kao povjerenik suda donosi odluke i donosi rješenja u ime suda i s te strane mislim da ne bismo trebali imati više problem kod ocjene ovog našeg sustava pred sudom EU jer Sud EU upravo je i to tražio i rekao je da ne može bilježnike na ovakav način kako je to danas prihvatiti kao, kao pravosudno tijelo. I drugo ono što je Sud EU tražio to je zapravo kontradiktornost postupka do, do donošenja rješenja. Mi kroz mogućnost dakle obavješćivana i kroz obvezu obavješćivanja dužnika imamo zapravo sada i taj segment, dakle može se itekako ovaj itekako reagirati. Ja bih rekao da je ovo jedan kontinuitet napora koje Vlade Andreja Plenkovića rade kako bi se ovo pitanje što je moguće bolje reguliralo jer prisjetimo se tamo 2016., '17. bilo je po 350.000 blokiranih ljudi danas je to negdje oko 230, 240.000 dakle stotinjak tisuća manje. Da bi se do toga došlo 2017. sjetimo se isto bile su vrlo snažne izmjene Ovršnog zakona, ali bila su i 3 nova zakona, dakle izmjena je bila Zakona o stečaju potrošača gdje je uveden jedan jednostavni, brzi postupak stečaja potrošača ili osobnog bankrota gdje su se pojedinci koji su bili dulje od 3 godine ili dulje od 3 godine blokirani mogli kroz taj postupak zapravo izaći relativno brzo van. Također sjetimo se Vlada je otpisala zapravo potraživanja koja su bila temeljem poreznih i nekakvih drugih odluka, otpisala je do 10.000 kuna, a taj su primjer slijedile i jedinice lokalne samouprave i mnoga javna trgovačka društva. Dakle, cijeli niz mjera je poduzet kako bi se olakšalo i relaksirala ta situacija vezana uz ovrhu, pa i ovaj Zakon o moratoriju ovrha koji je istina trajao 3 mjeseca, pa još 3, neki se zalažu da to bude i dalje, međutim u ovih 6 mjeseci vidimo da puno radnih mjesta nije izgubljeno, vidimo da je Vlada puno dala zapravo za plaće i za oporavak gospodarstva i da je tu Hrvatska postigla dobre rezultate. I također vidimo da u tih 6 mjeseci nije bilo tijeka zakonski zateznih kamata. Slažem se sa ovim zakonom da je to prvi korak ka jednom cjelovitom zakonu i da je iz prijedloga koji je već ovdje bio da su uzete one dobre i povoljne stvari, ali uvijek moramo voditi računa da je ovrha jedna postupak u kojem imamo 2 relevantna prava. Jedno je pravo ovrhovoditelja da namiri svoje potraživanje potpuno legitimno pravo i drugo je pravo ovršenika da to bude u jednom postupku koji jamči njegovo dostojanstvo, a to dostojanstvo znači da ovršni postupak bude proveden za ovršenika na njemu najprihvatljiviji i najmanje škodljiv način. Ja mislim da upravo svim ovim elementima i svim ovim instrumentima koji se u ovoj izmjeni zakona nude da smo mi postigli jedan, jedan ovaj upravo takav balans. Svakako je da što se tiče bilo je riječi i o dugotrajnoj blokadi, ovaj ima i ovdje jednu odredbu koja kaže da ukoliko u godinu dana temeljem ovaj blokade se nije ništa naplatilo ili ništa se nije dogodilo da dolazi do obustave ovrhe jer se tu traži jedan proaktivniji postupak samog ovrhovoditelja što mislimo da je u redu jer cijeli niz ovrha u ovim stotinama tisuća jeste upravo bio posljedica neaktivnosti. A u ovim prijašnjim zakonima, zakon primjerice o izmjeni Zakona o ovrsi na novčanim sredstvima sjetimo se one mjere koja je rekla da sve ono što je blokirano 3 i dulje od 3 godine, a nije se ništa dogodilo automatski je došlo do deblokade. Mislim da treba napraviti jednu raščlambu da vidimo ovrhe u ovom trenutku i blokade gdje su najčešće, koji su uzroci i da se tada priđe zapravo jednoj cjelovitoj izmjeni i ovaj da se donese ovaj jedan cjeloviti novi zakon pa čak i na tragu onoga, onoga šta je i bilo, ali u svakom slučaju jako je dobro da digitalna ovrha, da elektronička ovrha i temeljem ovog zakona počne živjeti i da sve ove zapravo vrijednosti koje su unutra stavljene, koje štite dignitet dostojanstvo ovršenika da to bude do tada u primjeni jer tako ćemo zapravo na jedan najbezbolniji način doći do jednog boljeg sustava ovrhe.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, predstavnicima predlagatelja, Vladi i vladajućoj većini prije svega želim poručiti da ste u svojim politikama vjerodostojni koliko su vjerodostojne sve korupcijske afere, svo isisavanje i krađa javnog novca s kojim ste jednu zemlju punu potencijala pretvorili u porobljenu koloniju, a njezine građane stanovnicima nižeg reda. Do početka korone bilo je oko 250.000 ovršenih i blokiranih u Hrvatskoj. Ne znam kako uopće i od čega preživljavaju, ali znam da ih vaša vlast tretira manje vrijednima od stoke sitnog zuba. Sram vas može biti zbog svog licemjerja, zbog lijepih riječi kojima kitite svoje slogane i programe, riječi koje potom ogadite svaku drugu uporabu nama ostalima kao što je to npr. riječ „sigurnost“ Nikakve osim lažne i prividne sigurnosti u ovoj državi nema kao što je lažna i prividno sve s čime se vi u javnosti predstavljate. Takav je i ovaj zakon. Prividna i lažna pomoć za sve one koji su očekivali da će Vlada koja se dići i hvali svojim programom nazvanim „sigurnost“, čuti vapaje onih koji su u okovima ovrha i blokada a često ne svojom krivnjom i koji iz dana u dan imaju sve manje nade da će se za njih pronaći kakvo takvo rješenje i izlaz iz limba i ovršnog pakla. Uvaženi ministre pravosuđa i uprave, time što ste s ovakvim prijedlogom zakona uopće došli pred Sabor, u državi koja je kažem i prije korone imala 250 000 ovršenih i blokiranih, pokazuje da nemate niti znanja, niti hrabrosti niti časti. Podnesite ostavku ako niste u stanju rješavati probleme za koje je zadužen vaš resor jer im niste dorasli. A ništa bolje mišljenje nemam niti o vašim kolegama, o drugim ministrima. Primjerice, ministar financija Zdravko Marić nedavno je u jednom intervju izjavio da problem ovršenih i blokiranih nije nastao preko noći. To je točno. Namotavalo se to klupko najmanje kroz proteklih 10-ak godina ako ne i duže. Problem nije nastao niti samo zbog loših rješenja u Ovršnom zakonu pa stoga same po sebi izmjene i dopune Ovršnog zakona taj problem niti ne mogu riješiti. Problem je nastao urušavanjem ekonomije, nestankom radnih mjesta, probijanjem korupcije klijentelizma i nepotizma u sve pore države i društva, nebrigom države i nepostojanjem institucionalnih kontrolnih mehanizama nad radom financijskih i kreditnih institucija te čitavim nizom drugih razloga za koje je sve redom pretežito kriv i odgovoran HDZ. S obzirom da ispravljanje tih problema traži promjenu vlasti, ovršenima i blokiranima su izmjene upravo ovog zakona nažalost ostale nešto čemu su se nadali kao zadnjoj slamki spasa no čak i u tome ste ih brutalno iznevjerili. Dakle prema podacima FINA-e, u 6 mj. dok je moratorij bio na snazi, na provedbu je zaprimljeno oko daljnjih 210 000 ovrha a u javnobilježničkim uredima njih još 170 000. I što znači zakon o kojem ćemo danas raspravljati za sve protiv kojih su ovršni postupci već pokrenuti? Apsolutno ništa. Pokrenuti postupci dovršit će se prema odredbama starog Ovršnog zakona, to lijepo piše u čl. 20. stavku 1. u prijelaznim i završnim odredbama. Pa dobro, što ste onda poduzeli za sve one koji su i prije krize uzrokovane širenjem pandemije korona virusa, došli u situaciju u kojoj nisu u mogućnosti podmirivati svoje obaveze ali ujedno i indirektno nisu niti u mogućnosti sudjelovati na tržištu rada i doprinositi gospodarskom razvoju zemlje? Okretanjem leđa ovoj skupini, država se odrekla ne samo svog ustavnog obilježja socijalne države, već se odrekla i svojih radnih i kreativnih potencijala. Na stranu i to što je Vlada licemjerna, bezidejna, neodgovorna, hladna, na stranu i to što nema sluha za one o kojima bi trebala voditi brigu, ova Vlada je pokazala da nema sluha niti za prijedloge oporbe i to kako one prijedloge koji su dolazili s desne, tako i one koko su dolazili s lijeve političkog spektra. A ta oporba je tražila produžavanje moratorija upozoravajući na činjenicu da se krećemo prema vrhuncu pandemije korona virusa u kojoj će se dodatno povećati broj onih koji su ostali bez posla, bez prihoda, bez perspektive i bez mogućnosti podmirivanja svojih obaveza. Posebno ću naglasiti koliko je zapravo porazno to što ste uz ovaj zakon podnijeli i prijedlog da se on donese po hitnom postupku. Dakle potrebu za hitnim postupkom obrazložili ste posljedicama koje nastaju zbog širenja epidemije korona virusa u materijalno-pravnim i procesno-pravnim odnosima u tijeku i u povodu ovršnih postupaka i postupaka osiguranja pa se predloženim izmjenama predlažu mjere pojačane zaštite dostojanstva dužnika odnosno ovršenika i mjere koje će osigurati da se ovršni postupak i postupak osiguranja provodi elektroničkim putem brzo i efikasno uz što manje troškova. E pa sad, kad je sam uvod obrazloženja čista laž, dalje ne treba niti čitati. O poboljšanju materijalno-pravnog i procesno-pravnog položaja ovršenika koji se već nalaze u ovršnim postupcima, u ovom zakonu nema ničega. On se odnosi na ovršenika koji će to tek postati kao što sam već rekla, nakon što ovaj zakon stupi na snagu, do 1.12.2020. kao što se to nada ministar. Postavit ću vam jedno retoričko pitanje. jeste li vi HDZ-ovci u stanju osmisliti jedan jedini zakon, jednu jedinu mjeru a da ona nije generator novih nejednakosti u društvu? Očito ne, no ovaj je zakon jedan od bizarnijih primjera, po njemu nam se i ovršenici dijele u dvije kategorije, na skupinu u kojoj posljedice korona virusa stvaraju novi navodno bolji materijalno i procesno-pravni položaj i na one stare koje je država očito odavno otpisala pa još jedno zlo poput korone manje-više njima ne mijenja situaciju, bitno niti na gore, niti na bolje u odnosu na onu situaciju u kojoj su se nalazili i prije. Za mene je to sramota. A najveće licemjerje ogleda se u načinu na koji se ovim zakonom navodno uvažava presuda suda EU-a od 26. lipnja 2019. u predmetu Kuhar protiv Adikko banke. Dakle, tom je presudom osporeno to što naši sudovi i kada odlučuju o prijedlogu za ovrhu na temelju ugovora o hipotekarnom kreditu koji je sklopljen u obliku neposredno izvršivog javnobilježničkog akta, nemaju mogućnosti ispitati jesu li odredbe u tom ugovoru nepoštene pa da na prijedlog ovršenika ili po službenoj dužnosti, odgode ovrhu. I što se onda događa u ovom novom zakonu? U ovom zakonu dodana je odredba po kojoj će se ovrha moći odgoditi do podnošenja tužbe za stavljanje izvan snage nagodbu ili javnobilježničke isprave na temelju koje je pokrenuta ovrha ali najdulja do 30 dana. A i to samo tada kada ovisno o raspoloživim dokazima postoji vjerojatna ništetnost jedne ili više odredbi. E pa sad taj pojam „vjerojatne ništetnosti“ tumačit će se u našoj praksi kao što se i svi drugi pravni standardi tumače, a to znači od slučaja do slučaja, kako kad, i kako za koga a onda će se potom kad tih 30 dana istekne, nove mjere donositi u nekom novom postupku po nekim novim kriterijima i toliko o pravnoj ujednačenosti i razlozima za povjerenje u pravosuđe. Dakle čak i kada nadležna tijela EU-a ukazuju da nešto sa našim pravosudnim sustavom i pravosuđem nije u redu, to vladajućima ne znači ništa. I što je onda ovaj zakon sve u svemu? Velika šarena laž. Hrvatska već dugo vaši za cjelovitim rješenjem, Hrvatska vapi za iskorakom za kakav nažalost niti SDP-ova vlast nije bila spremna, a ova HDZ-ova očito nije zainteresirana.

E da, elektronski obrazac to je očito najveća novina ovog zakona koji će navodno pojednostaviti sustav ovrhe. Na moje pitanje s obzirom da je ministar rekao da želi da ovaj zakon stupi na snagu 1.12. je li taj sustav i aplikacija razvijen? Nije. Kada će biti? Pa lako ćemo to riješiti, pravilnikom, smislit ćemo kako. Da ponovno podsjetim što je rekao ministar Marić, da problem ovršenih nije nastao preko noći. Zašto već niste takav informatički sustav osmislili? O digitalizaciji pričate još od Karamarka, no mene više brine znate li uopće što ta digitalizacija znači, što znači propisivanje elektronskog obrasca i na koji način to možemo dovesti u svezu sa čl. 4. izmjena i dopuna odnosno to bi sada trebao biti čl. 39. Ovršnog zakona. Dakle, tu se govori o propisanim obrascima, to je kontradiktorno sa onom odredbom koja govori o tome što bi jedan prijedlog za ovrhu trebao sadržavati. To onda govori u prilog tome da vi zapravo niste osmislili ovaj sustav elektronskih obrazaca kao nešto što se automatizmom popunjava pa onda bilo čija i bilo kakva pomoć nije niti potrebna, pa bi onda sama ta unifikacija procesa doista dovela do ubrzavanja i do nepotrebnosti svih onih posrednika kao što su to javni bilježnici, to je zapravo prava dubina laži koja ispod svega ovoga stoji. A kada govorimo o smanjivanju troškova, dakle nekoliko puta ste se danas pohvalili da će ti troškovi biti smanjeni utoliko što se više neće naplaćivati potvrda o pravomoćnosti i ovršnosti. Pa svatko tko je ikada imao bilo kakav ovršni postupak zna da to nije glavni razlog i glavni uzrok nastanka visokih troškova. On nastaje iz krivog redoslijeda naplate potraživanja. Hrvatska odvjetnička komora je još 2018. gospodinu Bošnjakoviću predložila [[Upadica predsjednik: Hvala lijepa.]] da se prvo plaća

Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. A ja bi njoj poručio gospođo Orešković, politički gledano još ste u jaslicama da ne kažem u pelenama, a uspjeli ste iznerediti cijeli politički prostor Hrvatske.

Dakle, moja procjena je da nije došlo do povrede Poslovnika, kolegica je bila vrlo rubno kada se obraćala ministru i smatram da je … [[Upadica se ne razumije.]] tako je da, reći.

Nisam čuo nikakve argumente, dakle bila je to uvreda. Ali čujemo uvrede različite pa ne dajem opomene.

Izvolite. Povreda Poslovnika čl. 238. kolega je omalovažavao kolegicu Orešković govoreći joj da je ona još u jaslicama što se tiče političke obrazovanosti ili što ste već rekli, to je čisto omalovažavanje. Ako se ne možete obraniti od toga da ne znate obrazložiti zašto i što ste radili sa crnim novcem Ive Sanadera godinu dana u ladicama, neće vas spasiti ni nikakvo napadanje ženskih kolegica u Saboru.

Dakle dobili smo od Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kao klub zeleno-lijevog bloka odgovor da odbor nije nadležan za našu molbu o procjeni neuvrštavanja naših amandmana vezanih uz proračun Ono što nas zanima koja je procedura s obzirom da bi prema Poslovniku bi trebali uvrstiti u dnevni red njihovo mišljenje, a oni su se izuzeli. To nije povreda Poslovnika. Dakle, postoje drugi instrumenti kojima ćete to mi dati do znanja, dakle molim vas pisano da se obratite Uredu predsjednika Sabora i vidjet ću kako vam mogu pomoći. Ja vas molim kolegice, vi koje ste nove u ovoj sazivu, vi kršite ponašanje kakvo je ovdje uobičajeno, a to je da uzimate si riječ onda kada vi odlučite. Postoji procedura, zatražite riječ ja vam ju dam. Ja se ne mogu s vama razgovarati jer ovdje je jako puno zastupnika i kada bi to postao običaj nastao bi kaos, tako da vas molim da ne činite nešto što narušava jednu pristojnu i korektnu raspravu koju ovdje u HS-u imamo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poslovnika opet vrijeđajući mene osobno. Ja sam gospođo Vidović Krišto jako dobro znao kako trebam po zakonu postupit i u slučaju o kome govorite, vi to jako dobro znate, ali namjerno insinuirate. Bilo bi dobro kada govorite o tom novcu da malo propitkivate vaše članove kluba tko je i u kojoj mjeri te novce koristio onda bite možda drugačije ovdje nastupali u ovoj sabornici. Dobro, i ovo je bilo više replika, ali imali ste pravo obraniti svoju čast tako da neću davati opomene nitko nije sada dobio opomenu, pa nemojte se smijati, nisam ni vama dao opomenu, kao što nisam ni kolegi Boriću. ... [[Upadica se ne čuje.]] Pa možete, ali to je isto tako nešto što nije posebno pristojno, ali to prepuštam vama i vašem odgoju koji imate.

Pozdravljam izmjene zakona kojim se nastoji smanjiti administracija i smanjiti trošak ovršnog postupka, kako to predlagatelj tvrdi, no hoće li se to doista dogoditi u ovim izmjenama ili su one opet samo kozmetička izmjena s naglaskom na političko prikupljanje bodova. Pa krenimo redom, dakle, tijekom ranijih rasprava, o izmjenama odnosno izradi novog Ovršnog zakona bilo je prijedloga da se prilikom provedbe ovrhe utvrdi obveza ovršeniku da najprije plaća glavnicu pa potom kamate. Kada bi funkcionirala međuresorna suradnja između ministarstava u Hrvatskoj, tada bi se paralelnom izmjenom Zakona o obveznim odnosima omogućila izmjena odredbi i tog zakona koja bi dopuštala otplatu glavnice pa tek onda kamata. Statistika kaže kako je 60% svih mirovina u Hrvatskoj u rangu siromaštva, umirovljenika je sa mirovinom manjom od 2800 kuna preko 100 tisuća i to većinom samaca.

Povećanje zaštićenog dijela primanja omogućilo bi da umirovljenici ipak imaju koliko toliko dostojnu starost. Radi zaštite ovršenika potrebno je promijeniti i čl. 18 zakona, a sve u smislu da će se ovršni postupci pokrenuti prije stupanja na snagu novog zakona dovršiti prema odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja ovrhe. Članak je potrebno izmijeniti na način da se ranije ovršni postupci nastavljaju voditi po novom, dakle nešto blažem Ovršnom zakonu. Tako bismo spriječili da veliki broj ovršenika ostane bez jedine nekretnine odnosno krova nad glavom. Vjerujem kako je javnost upoznata s prodajom duga za nenamjenske kredite tvrtkama koje su kasnije maltretirale obitelji, pa i maloljetnu djecu, vršeći pritisak na bezbroj načina. Svi znaju za kolike iznose agencije otkupljuju kredite, a onda zahtijevaju naplatu cjelokupnog iznosa kredita bez obzira koliki je iznos dužnik već ranije otplatio banci. Postoje slučajevi gdje su sudu prikazivali glavnicu veću nego li je bila prilikom podizanja kredita. Za mene ovo graniči sa kaznenih djelom. Sjetimo se predmeta gdje je za vrijeme Covid mjera pokrenuta ovrha na jedinoj nekretnini 5-člane obitelji dragovoljca, invalida Domovinskoga rata. U srpnju je bila i procjena vrijednosti nekretnine od strane suda i procjenitelja. Budući da će se prijašnji ovršni postupci dovršavati po starom Ovršnom zakonu, 5-člana obitelj iz ovog slučaja nažalost ipak će ostati bez krova nad glavom. Ukoliko je cilj dobiti pravedniji Ovršni zakon, predlagatelj je trebao uvesti institut zaštite sudužnika i jamaca. Česte su situacije u kojima se prilikom utjerivanja dugova korisniku kredita koji ga je iskoristio, da se još nekoliko obitelji sudužnika i jamaca ovršuje i blokira iako je korisnik kredita stavio hipoteku na svoju nekretninu kao osiguranje. Ovršeniku se mora omogućiti da ranije sazna da je protiv njega pokrenut ovršni postupak. Iz različitih razloga koji se događaju u praksi, ovršenik uopće ne zna za postupak jer nije primio nikakvo pismeno i tu je svakako upitna pravna sigurnost. Odredba o postavljanju odluke na oglasne ploče suda je potpuno izigravanje prava ovršenika. Jedan od kvalitetnih prijedloga svakako da se zastara ovrhe prati po službenoj dužnosti i tako smanji broj ovrha jer bi se spriječilo naplaćivanje nezakonitog troška koji je u zastari, a veliki broj ovršenika, odnosno građana RH ne zna da se sami moraju pozvati na zastaru. U ovim izmjenama svakako je trebalo zaštiti i obrtnika i pri tome osigurati mu osnovna sredstva potrebna na nastavak poslovanja i nakon blokade računa. Znamo da je kod poslovanja obrtnika, privatno i poslovno objedinjeno OIB-om vlasnika obrta. Tako se često događa da se prilikom ovrhe blokiraju svi računi obrtnika, pa tako i poslovni žiro račun u cijelosti. Na taj se način oduzima mogućnost obrtniku za nastavak poslovanja odnosno izlazak iz blokade. Dakle blokirani obrtnik nema zaštićeni poslovni račun sa osiguranim osnovnim sredstvima za nastavak poslovanja. Obzirom na i dalje zabrinjavajuće pokazatelje siromaštva građana, a osobito u okolnostima krize uzrokovane posljedicama epidemije bolesti Covida-19, opravdano je razmotriti prijedlog za usvajanje rješenje kojima bi se u svrhu stvaranja uvjeta za ostvarivanje prava na dostojan život, propisala snažnija zaštita, odnosno izuzeće od ovrhe za ona primanja koja osiguravaju dostojanstven život naših građana.

Želim vrlo jasno reći da ću ja osobno uputiti amandman za hrvatske učitelje, za Maticu hrvatskih sindikata, želimo informirati cijelu javnost o potrebi i važnosti izuzimanja sindikalnih socijalnih pomoći, ministre Malenica, od ovrhe te ovim putem molimo vas i sve ovdje političke opcije u sabornici da taj prijedlog iznesete, da ga podržite, oprostite. Sindikalne socijalne pomoći jedna su vrsta socijalne potpore, a Ovršni zakon, ako sam dobro primijetio, izrijekom ih ne prepoznaje kao primanje izuzeto od ovrhe. Učitelji su me molili da progovorim.

Dakle složit ću se s vama, danas će u ovoj raspravi biti iznešeno jako veliki broj tih tako jasno i nedvojbeno detektiranih građana koji dolaze u nezavidnu situaciju. Ja osobno smatram da Hrvatska zapravo treba jedan novi, cjeloviti, pravedan zakon dakle o ovrhama koji će prije svega biti usklađen sa odredbama Ustava RH, nažalost ovaj dokument to nije, dakle nije socijalno osjetljiv.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege, sa ove govornice bi u stvari trebalo progovoriti o ovom Ovršnom zakonu koji je pred nama, a kad pogledate od stajališta Kluba HDZ-a pa nadalje nameće se samo jedan odgovor. Ovaj zakon ne valja, trebamo donijeti novi zakon i taj novi zakon treba biti kvalitetniji od ovoga. Ja sam ministru postavio pitanje u replici da mi objasni zašto nekome treba 27 puta mijenjati nešto što je suštinski krivo postavljeno. Uopće nije bitno tko, kada je pogriješio, danas imamo to što imamo i danas radimo ono što mislimo da je najbolje. I zato me žalosti svaki puta kada ministar iziđe za ovu govornicu i onda govori što je netko trebao napraviti prije 10, 20, 30 godina, a da on to danas ne ispravlja nego on danas vozi istim putem. Ovaj zakon koji je pred nama vam liči po prilici na ono auto kojem je riknuo motor, ali vam onda ministar kaže ali gledajte stavit će vam nova halogena svjetla na njega pa će biti bolji. E sada, što smo mi u stvari trebali napraviti. Imali smo moratorij na ovrhe i taj moratorij na ovrhe smo imali iz razloga koji je i danas pred nama to je korona kriza i to je situacija u kojoj se nalaze čovjek bi rekao svi hrvatski građani, a neki ponaosob u teškoj poziciji. Za vrijem te krize odnosno za vrijeme tog moratorija koji je bilo logično da ga je netko produžio odnosno donio do trajanja korona krize, završetka korona krize smo trebali iznjedriti taj novi zakon koji je napravljen onako kako bi trebao biti napravljen. Ovim zakonom niti su dobili oni kojima netko duguje novce jer do tih svojih novaca izrazito teško dolaze odnosno oni koji postanu jedanput ovršeni i odu u blokadu iz te blokade više ne izlaze, niti imaju koristi ljudi koji su ovršeni jer ti ljudi postaju građani drugog reda u ovoj zemlji. I to građani drugog reda u svakom smislu funkcioniranja. To što ćemo im na ovaj način jedan dio socijalnih primanja maknuti iz ovrhe njima neće u stvari puno pomoći, oni će samo uz kilu kruha moći kupiti i 5 deka parizera više. I zato govorit tu ovdje o svakoj pojedinoj točci ovog zakona mislim da je potpuno besmisleno. Jedino smisleno bi bilo da ova Vlada donese ponovo moratorij na ovrhe i da u vrijeme tog moratorija pripremi odnosno ima pripremljen novi zakon, pošalje taj novi zakon na raspravu u sabor i da se donese potpuno novi zakon koji neće uvoditi treći entitet u ovu igru, a pod tim trećim entitetom mislim javne bilježnike, odvjetnike i agencije koje kupuju dugove, nego će odnos između dužnika i vjerovnika rješavati država što je njen ključni zadatak.

i vama.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, u pripremi za ovu temu sam se kod više ljudi raspitao i svi su mi rekli da zapravo imamo ovakav zakon, ovakav Ovršni zakon jer sudovi su prespori i neučinkoviti. I zato trebalo se pronaći drugačiji model da ne idu sve ovrhe putem sudova jer građani jednostavno i ovi vjerovnici bi predugo čekali i sl., da jednostavno nema, nemamo povjerenje u učinkovitost naših sudova. To govorim na početku jer izvješće o radu sudstva i dalje čekamo da dođe na dnevni red, to već se odgađa ne znam koliko puta, već mjesecima je zapravo to najavljena točka dnevnog reda, a nikako da ne dođe ovdje da u ovom domu raspravimo o tome i o Državnom odvjetništvu. Međutim, ne bi ponavljao ono što je već rečeno od mnogih, nego bi nešto rekao o uzrocima ovog stanja. Dakle, naši građani Hrvati koji napuštaju ili već su otišli iz Hrvatske često navode kao razlog, jedan od razloga, što su im jednostavno računi blokirani, što su blokirani. Nemaju drugog izlaza jer su radna mjesta izvan Hrvatske nažalost nova radna mjesta i tako odlaze. Međutim, činjenica jest da isti ti ljudi, naši građani koji žive u Njemačkoj, u Irskoj, u Švicarskoj, Austriji do, do Kanade, Amerike i slično rijetko se nalaze u ovoj situaciji, rijetko su blokirani, vrlo rijetko sam čuo čak od drugih da su Hrvati socijalni slučajevi u tim zemljama i slično. Jednostavno se snađu, rade i ne nalaze se pred ovrhama. Međutim, ovdje je situacija drugačija nažalost. Zašto je to tako? Mislim da je jedan od glavnih razloga i to ću stalno ponavljati što javna uprava, dakle ukupna država generira siromaštvo. Preveliki udjel u Hrvatskoj ima država, javna uprava previše troši na nerazborit način. Ponovit ću, imali smo jučer i danas raspravu o državnom proračunu, on se sastoji od više od 28.000 stavki i sigurno postoji veliki prostor da se to poboljša i žao mi je da nije više amandmana prihvaćeno. Međutim, i dalje ću to podcrtati da država ne samo da generira siromaštvo tako da su neki krajevi već poluprazni ili prazni nego ne daje dobar primjer građanima. Dakle, očekuje se i treba dugove vraćati, slažemo se da treba plaćati račune, nije to sporno, to je suvišno o tome zapravo govoriti, ali država treba također podmirivati svoje obveze. Vidimo stanje u zdravstvu, koliko dugova se nagomilava godinama i godinama jer se ne provode reforme. Neke sudske odluke se ne provode npr. za naknadu prekovremenih satova medicinskim sestrama i liječnicima, postoje sudske odluke, ne provode se, a od građana s druge strane se očekuju, očekuje da podmiruje, a nažalost mnogi ovi računi se odnose na tekuće režije, na struju, plin i slično. Tako da u odnosu na ostatak EU gdje isto naši ljudi žive i borave i stvaraju, ponovit ću postavlja se pitanje zašto je to tako teško stanje baš kod nas, baš kod nas jer nemaju ove slične probleme tamo gdje dođu i počinju od početka?

Karolina Vidović Krišto je slijedeća koja će imati svoju raspravu.

Dame i gospodo, ovakav Ovršni zakon kojega Hrvatska ima 2020.g. uključujući i ove izmjene bit će zasigurno predmet znanstvenog istraživanja europskih sveučilišta pod nazivom „Kako zakonski i efikasno natjerati stanovništvo jedne države da napusti svoje domove i prisili ga na iseljavanje. Taj Ovršni zakon omogućio je da putem jednog čudnog kljunaša koji se zove FINA moćne strukture provode teror nad građanima. Navedite mi još jednu državu EU koja ima instituciju kao što je FINA. FINA je Financijska agencija koja je nasljednica nekadašnje iz vremena komunizma službe društvenog knjigovodstva. SDK kako mu je bila skraćenica bila je alat Udbe kojim je komunistička partija kontrolirala kontrolore financijskih službi jer kao što znamo komunizam kao dekadentno društveno uređenje je funkcionirao po principu da svatko svakog kontrolira i denuncira kako bi manjina tj. komunistička nomenklatura mogla vladati. Kao što znamo uobičajene institucije u Europi, ali i u velikom dijelu svijeta poznaju narodne banke, porezne uprave, različite inspekcije, u međuvremenu su zbog promjena uvjeta na tržištu stvorene i nove institucije kao što je HANFA. Međutim, uloga FINA-e je izvan svake norme europskog zakonodavstva, a očito je da služi uhljebljivanju djece i rodbine moćnika i naravno maltretiranju građana. Ovaj zakon kao i njegove predložene izmjene je nepravedan, ali i protivan Europskoj direktivi o nedopuštenim poslovnim praksama. Naime, odabrani javni bilježnici koji npr. rade za Zagrebački holding, HEP i slične tvrtke donose rješenje o ovrsi, dostave ga FINA-i na provedbu, a FINA bez utvrđivanja činjenica i obavijesti fizičke ili pravne osobe nad kojim se vrši ovrha provodi to rješenje. Danas smo tako iz jednog medija saznali da javni bilježnik Mladen Ježek čija je supruga donijela presudu u korist zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića navodno vrši masovno ovrhe u ime Holdinga i Grada Zagreba. To je naravno u svakom uređenom društvu skandal neviđenih razmjera i nije samo sukob interesa nego i kazneno djelo. Na ovom primjeru vidimo bešćutnost i gramzljivost vladajućih struktura u Hrvatskoj koji iz razloga svojih nečasnih namjera ne dopuštaju da Ovršni zakon bude usklađen sa europskom direktivom. Taj zakon bi morao davati adekvatnu zaštitu ovršeniku kako vremensku tako i obavijesnu na način da ovršenik bude uistinu informiran da će mu biti izvršena prisilna naplata. Međutim, ovdje treba isto tako naglasiti da su troškovi ovrhe koje zaračunavaju odvjetnici i bilježnici izvan svake pameti, nepravedni i uvredljivi za zdrav razum. Pa kako je moguće da trošak ovrhe bude veći i to ponekad i do 300% od samoga duga? Ali pogledajmo jednu drugu europsku državu, npr. Njemačku gdje je njemački Vrhovni sud u jednom slučaju bankarskog kredita presudio da kreditor mora voditi brigu da svojim postupcima ne ugrozi financijsku sposobnost korisnika kredita ili na bilokoji drugi način štetno djeluje protiv korisnika kredita. Naravno da je ta odluka tamošnjeg Vrhovnog suda automatski i sudska praksa koje su se dužne držati sva pravosudna tijela te sve financijske institucije u Njemačkoj ali u Hrvatskoj šeksovsko, HDZ-ovsko, SDP-ovsko pravosuđe ne poznaje sudsku praksu jer da je poznaje, ne bi bile moguće presude u kojima zakoni vrijede za sirotinju kao u slučaju lockdowna i poljoprivrednika iz Varaždina dok za moćnike iz Janaf-ovog kluba zakoni naprosto ne vrijede. Pogledajte na koji način financijske institucije, u ovom slučaju banke posredstvom FINA-e nanose štetu svojim klijentima jer kao što smo rekli, banke ne smiju nanijeti štetu ni ugledu klijenta. Evo jednog primjera Adikko banke koja je nasljednica skandalozne Hypo Alpe Adria banke. Ako je njihov klijent u zaostatku otplate rate kredita duže od 10 dana, banka mu šalje opomenu koju naravno naplaćuje, ali ne šalje samo klijentu nego i sudužniku i jamcu. Nadalje, ako je zakasnina 20 dana, banka automatski šalje ovrhu i to ponovno na klijenta, sudužnika i jamca i onda se događa da banka mrtvo-hladno ovrši zaostalu ratu tri puta. Uz to treba nadodati da je način obračuna kredita u potpunosti protivan europskom zakonodavstvu jer lihvarski ali čudni kljunaš FINA sve to fino provodi a HNB ne reagira iako je ponovit ću, europska direktiva o nepoštenim poslovnim praksama u Hrvatskoj zakon i mora se primjenjivati. Uvod obrazloženja ovih izmjena navodi se presuda suda EU u korist jednog hrvatskog državljanina a protiv Adikko banke. Postavljam ovdje pitanje, je li HNB reagirao prema Adikko banci? Je li ta banka zbog kršenja zakona kažnjena? Jesu li hrvatske institucije od Vlade, HNB-a, DORH-a itd. svjesne da su dužne štitit hrvatske građane i provoditi zakone? Apsolutno sam protiv ovih izmjena jer su nedovoljne, jer su neempatične i protivne su interesima hrvatskih građana i protivne su europskom zakonodavstvu. Imamo jednu povredu Poslovnika. Kolegica Krišto je povrijedila čl. 238. jer imenom kojim naziva pravosuđe, to je pogrdan način, vrijeđa time i nas zastupnike i ovdje nazočnog ministra i moje je mišljenje da je to povreda. Dobro. Mislim da nije bila povreda Poslovnika, bila je replika ali dobro, idemo dalje. G. potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ova Vlada po potrebi voli se koristiti jednom moćnom sintagmom a to je dignitet i dostojanstvo. Pa eto pa su ju zaslužili i ovršenici, stoji da će jamčiti dignitet i dostojanstvo ovršenika. Jako je zanimljivo kako to da sve dosadašnje vlade nisu se pobrinule da štite dignitet i dostojanstvo građana koji su postali ovršenicima jer da su bolje uredili zakone, a i kolege su ovdje govorile, ovdje se ne radi samo o Ovršnome zakonu, onda ne bismo doveli 250 000 i vjerovatno i više ljudi, u poziciju da su danas ovršenici čije dostojanstvo i dignitet trebamo braniti. Nekoliko riječi rekla bih o tom branjenju digniteta i to na način kako je nereguliran rad agencija za naplatu potraživanja i kako se moglo dogoditi da naši sugrađani čak i kad otplate dug agenciji za tu naplatu, ujedno ne znaju jer agencija nije ili jeste obavijestila FINA-u, pa i dalje im ostane račun blokiran. Često više i ne znaju kome duguju jer se dugovanja dosita predaju bez kontrole, bez obavještavanja dužnika, o čemu smo svima danas govorili tako da ih ponekad zove i po nekoliko agencija nudeći svoje usluge, ne samo da nude svoje usluge, već rade nešto što je doista protuzakonito, dakle kao što su i kolege govorili ranije, gotovo ih nagovaraju da otplate jednu lipu, 10 kn, a tako da kad onda oni to naprave, onda su na taj način i priznali dakako da su dužnici, uopće im ne objašnjavaju koja je njihova pozicija jer dakako računaju i na svoju zaradu. Ono što je apsolutno nedopustivo je da se prodanom dugovanju moramo ograničiti ono što je dobit tih prodanih dugovanja, znamo da eto, svatko treba ponešto zaraditi, kako je moguće da dakle ako je dug plaćen od npr. 30% vrijednosti, ne može se onda dužniku naplaćivati i 100% jer taj dio se stvarno smatrati i ekstra profitom. Ono što je najvažnije, treba regulirati položaj agencija o kojima ne trebamo govoriti jer smo zajedničko tržište da čak i taj profit izlazi najviše iz same Hrvatske. Trebamo napraviti, urediti tako da se ima obaveza za skidanja blokade onog trenutka kad se dug počne otplaćivati, kad se zatvore dugovanja, FINA mora obavještavati a ne znamo zašto HNB ne postane ona instanca koja bi i kontrolirala agencije za naplatu potraživanja. Previše u ovome što su doista samo kozmetičke promjene, previše je toga da bismo mogli govoriti da se netko brine o dignitetu i dostojanstvu ovršenika kad pritom će svi zaraditi na tom is tom ovršeniku, i ovdje smo čuli da doista od dugovanja ljudi, od 10 kn o kojem dugovanju nisu bili ni obavješteni, da sa različitim nametima, bilježničkim i ne bilježničkim, dugovi prelaze 1000 kuna. Dakle ovdje ne govorimo i svi smo to ponovili da nitko ne govori o tome da dugove svoje ne trebamo platiti. Ali znamo u kojoj su situaciji bili naši građani i ukoliko je ova Vlada pokazala da ima sluha, eto, bar za dostojanstvo ljudi da prežive za vrijeme korone, ne vidimo zašto se moratorij koji je sama uvela, nije odgodio još jedanput dok se ne donese zakon o ovrsi koji bi doista štitio dignitet i dostojanstvo građana koji više ne bi bili ovršenici. Poštovana kolegice, u pravu ste kad kažete da treba urediti poslovanje Agencije za naplatu potraživanja. Dakle, nedopustivo je reketarenje, nagovaranje, nije to tržnica, nije to tko će koga prevariti, mi moramo biti uređena država. Drugo, vrlo jednostavno rješenje što treba napraviti. Ako je dug zastario, nema više trgovanja s njim, nema više nagovaranja da netko plati 20 kuna ili 50 kuna, da bi se on aktivirao, dakle to treba zakonom zabraniti. Dakle, nema nikakvog smisla za jedno zdravo društvo dozvoliti takve vrste poslovanja. I zadnje, moratorij ima samo smisla ako se vrijeme moratorija želi iskoristiti za donošenje potrebnih [[Upadica: Paketa.]] socijalnih zakona za zaštitu građana. Nama se čini da s jedne strane nešto krpamo, s druge strane nam počinje curjeti, tako da ćemo vidjeti što će biti sljedeće, a to da doista, upotrijebili ste riječ reketarenje, bit će da je i u ovom Ovršnom zakonu, čak i oni koji bi zakonski trebali djelovati, naučili su da u ovoj zemlji vrijedi jedino reketarenje.

Poštovani ministre, kolegice i kolege, sad ću probati, mada se ne slažem uopće s ovim konceptom da se ide s izmjenama i dopunama već smo za to da se ide sa novelom čitavom ovršnog postupka i Ovršnog zakona. Dat ćemo, odnosno predali smo već 9 amandmana kojima pokušavamo koliko toliko popraviti stvari s time da želim iskoristiti ovaj moment da javnost izvijestim da u ovom trenutku mi ne možemo dati one, sve one prijedloge koji se tiču ključnih stvari u ovršnom zakonu koji vas muče jer nisu obuhvaćeni izmjenama i dopunama zakona pa bi nam ti amandmani bili odbačeni. Što se tiče ovog prijedloga, kao prvo, tražimo da se kod određivanja troškova postupka, osim što će se oni sada ograničiti pravilnikom, tražimo i da sud može odbiti one troškove koje smatra nesvrsishodnima ili previsokima s obzirom na vrstu troška, dakle da sud može procjenjivati svrsishodnost troška kako se oni ne bi nabijali i time povećavali ukupni troškovi postupka, a da ministar mora donijeti Pravilnik o troškovima u roku od 30 dana jer propisano je da ga mora donijeti. Tražimo da se donese u roku od 30 dana i da on mora pri tome, kada određuje troškove, visinu troškova uzimati u obzir i načelo razmjernosti troška i vrijednosti tražbine te načelo pravičnosti. Tražimo i da sud pokreće postupak, ne samo u slučaju ovršne, već i u slučaju vjerodostojne isprave. Dakle da se u potpunosti ovršni postupak vrati na sud barem u dijelu pokretanja ovršnog postupka i u tom smjeru smo davali i amandmane. Također, tražimo da sud mora, ne da može, nego da mora po službenoj dužnosti ispitati zakonitost ugovornih odredbi na temelju kojih se pokreće ovršni postupak. Posebno kada se radi o potrošačkim ugovorima te u slučaju da utvrdi vjerojatnost postojanja nepoštenih ugovornih odredbi, mora moći odgoditi provedbu ovrhe sve do konačne sudske odluke, a ne na neki rok od 30 dana. Iz razloga što će samo to biti u skladu sa odlukom Europskog suda pravde koji je rekao da kada sud nadležan za ovrhu ugovora o hipotekarnom kreditu, sklopljenog u obliku neposredno izvršenog javnobilježničkog akta, ako sud ne može tu ovrhu odbiti zbog postojanja nepoštene ugovorne odredbe jer mora slijediti sadržaj ovršne isprave, da se tada to ne smatra sudskom kontrolom zakonitosti postupka i da se to ne smatra efikasnim pravnim lijekom za građane koji su pod takvom vrstom ovrhe. Dakle, to je jasno stoji u odluci suda od prošle godine u vezi hipotekarnih kredita u Španjolskoj. Isto tako tražimo da sud prijedlog za ovrhu na nekretnini može odbiti ako glavnica tražbine radi čijeg se namirenja ovrha traži je nesrazmjerno manja od tržišne vrijednosti nekretnine. Dakle, što mi tražimo? Mi tražimo da ne postoji samo ovaj kriterij 40 tisuća kuna, jer kao puno, prepisivati apsolutne iznose u zakonu je po meni loše, iz jednostavnog razloga što ono što je tu u pitanju, u pitanju je odnos vrijednosti tražbine i vrijednosti nekretnine. Može biti neka garaža, pa nije problem. Pa ajmo provesti dosljedno načelo razmjernosti i reći da sud mora po službenoj dužnosti utvrđivati razmjernost, da na temelju toga može odbiti ovrhu, a da uvijek, u svakom slučaju to mora biti tako da, da, znam ja na šta vi mislite, ali vi imate st. 2 koji kaže da to sud može.

Također dodali smo primitke izuzete od ovrhe, tu smo stavili terenske dodatke i pomorske dodatke, sindikalne socijalne pomoći, ali najvažnije što smo stavili, da prvi puta uvodimo cenzus koji se temelji na granici siromaštva i tražimo i u tom smislu je amandman napisan, da raspoloživi dohodak koji je jednak ili manji od iznosa dohotka granice siromaštva prema podacima DZS-a za godinu koja prethodi godini ovrhe jer se taj iznos može mijenjati od godine do godine.

Dakle, o izmjenama Ovršnog zakona nije moguće raspravljati, a da prvo ne spomenemo moratorij na ovrhe zbog pandemije izazvane korona virusom. Prije pet tjedana istekao je taj moratorij i naši građani su opet pod udarom ovrha i nove izmjene Ovršnog zakona vrlo malo će utjecati na poboljšanje njihove financijske situacije. Stoga se ponovno zalažemo za produljenje moratorija na ovrhe. Neka se Vlada ugleda na slovensku vladu koja je donijela dulji moratorij kako bi olakšala život građanima u doba krize. A sada bi nešto spomenula isto vezano za troškove ovrha. Ja sam o tome govorila 10. rujna kada sam pozivala Vladu da ponovno razmisli o produljenju moratorija tromjesečnog tada i tada sam navela troškove javnobilježničkih pristojba koje su iznosile na iznos od 1.000 kuna tek 30,00 kuna, na iznos od 2.500 kuna tek 50,00 i na iznos od 25.000 tek 90,00 kuna.

Dakle, tamo gdje treba tražiti smanjenje troškova su naravno odvjetničke usluge i tu se nalazi jedna zamka jer ćemo u pravilniku o odvjetničkim tarifama koje ima biti tek donesen odnosno predložen od Odvjetničke komore ministru kojega donosi, tek uvrštene možda novi i viši iznosi tih istih odvjetničkih tarifa pa ćemo se tek onda pitati koliki će biti trošak novih ovrha. Isto tako tu su spomenuti i nekoliko puta kritizirani troškovi FINA-e i na to sve skupa lijepo fino napakiramo PDV i zarađujemo na građanima. Dakle, drugo što bi posebno spomenula je da je potrebno uz cijeli taj sustav rješavanja problema građana voditi računa da predložimo i Zakon o obveznim odnosima koje će u svojoj promjeni imati izmijenjen redoslijed naplate potraživanja. Dakle, znamo da su komunalne usluge one koje se najprije naplaćuju, ali gdje su poduzetnici koji su platili svoje radnike i koji često u tom niz ostanu bez naplate svojih potraživanja i često jednostavno čak ni ne idu u to i nekad i propadnu i sve to skupa zajedno pridonosi antipoduzetničkoj klimi i pridonosi tome da je pravna nesigurnost u našoj zemlji puno veća nego što bi trebalo biti da smo to pitanje bolje uredili. I na kraju stalno ću ponavljati da se dugovi i neplaćanje računa nikad nisu i neće riješiti bilo kojim zakonom, već povećanjem standarda plaća odnosno standarda građanima plaća i to onih najnižih jer naši građani ističu da im svaki mjesec nedostaje upravo nekoliko stotina kuna, ne tisuću, nekoliko stotina kuna kako bi mogli uredno plaćati svoje obaveze. Tako da samom promjenom porezne politike Vlada bi mogla uvelike smanjiti broj onih pred kojima se nalazi ovrha. Isto tako bi posebno htjela istaknuti problem koji nije rješavan, možda se tiče i građanskog odgoja, a to je sustavno educiranje građana kako bi bolje gospodarili kućnim budžetima. Nekome se to čini smiješno, međutim potrošačka prava i način upravljanja financija je nešto što se mora početi učiti u školama i to je način kako da preventivno i dobro djelujemo na svoje društvo. Hvala i vama. Replika, gospodin Hrelja. Poštovana kolegice. Koristim priliku da vašu tvrdnju još dodatno argumentiram na način da su javni bilježnici dobili ovaj posao ovrha 2013. godine kada su sudovi bili zatrpani sa gotovo milijun i pol ovršnih predmeta i stvari se nisu micale sa mjesta. Da bi mi ispregovarali uvjete iz poglavalja za ulazak u EU povjerili smo taj posao javnim bilježnicima i oni su za ne tako velike troškove postali najpropulzivniji dio provođenja ovrha.

Za ove druge ne govorim, one su i tako redovno završavale na sudu, imali su troškove, troškove odvjetnika i sudske troškove naravno uključujući i troškove države PDV.

Izvolite.

Ono što je problem da mi konstantno imamo nekakve izmjene koje ne mijenjaju u cjelovitosti taj Ovršni zakon. Bio je obećan novi Ovršni zakon, to ste obećali vi ministre i vladajuća većina, ne znam zašto ste od toga odustali. I ono što mi ovdje, rekla je kolegica, kao pozicija ne možemo zapravo ni dati amandmane jer se mijenjaju samo pojedine stavke oko Ovršnog zakona i ne možemo dati amandmane i sve one prijedloge koje bismo željeli dati. Kada su bile ovdje izmjene Ovršnog zakona dok je MOST bio dio vladajuće većine ni tada niste željeli prihvatiti sve amandmane koje smo dali, a koje je tada tadašnja predsjednica Kolinda Grabar Kitarović uputila jedno otvoreno pismo u kojem je tražila upravo ove izmjene koje smo mi kao dio tada vladajuće većine zahtijevali, al nažalost ni to nije pomoglo. A ono što možemo reći ne slažem se ovdje s onima koji tvrde da sudjelovanje javnih bilježnika nije dovelo do povećanja troškova, ja mislim da jest, mislim da bi troškovi mogli biti puno manji ako bi taj proces se obavljao putem sudova, znači za to je dovoljno nekoliko sudaca i službenika da obavljaju taj posao za cijelu Hrvatsku. Vi kada govorite o tome koliko to košta u Sloveniji i druge stvari su u Sloveniji skuplje, bit će skuplje i u nas jer ste očito krenuli u smjeru uvođenje EUR-a u trenutku kada mi mislimo da hrvatsko gospodarstvo za to nije spremno, da kupovna moć hrvatskih građana i stanje u kojem se nalazi i naše gospodarstvo još uvijek nije spremno za EUR-o, što ne znači da možda u perspektivi neće biti, ali jednostavno vi sad lomite stvari preko koljena i želite bez da pitate hrvatske građane uvesti

Vi ovdje povećavate iznos, taj iznos se nekoliko puta povećavao. To je isto kao što nam Marić nudi poreznu reformu u nekoliko krugova, onda daje mrvice, baci, pa valjda da ljudi, ljudi budu zadovoljni, ali to nije ono što mi želimo. I dobro je ovdje netko prije mene rekao da neće bilo kakav Ovršni zakon riješiti problem toga da ljudi ne mogu vraćati dugove. Ima tu i toga da ljudi žive preko svojih mogućnosti.

Nije tako, da je situacija baš tako jednostavna onda ne bismo imali ovakav, ovakav problem, problem je puno dublji, ljudi jednostavno jedva spajaju kraj s krajem, plaće su niske, naše gospodarstvo je u problemu, ne rasterećujete dovoljno naše poduzetnike i obrtnike. Imali smo i nedavno smo zapravo uputili Zakon o ukidanju članarina za HOK i HGK, vlada je i to odbila, evo vidjet ćemo kad će to doći ovdje na raspravu, puno toga što opterećuje naše poduzetnike, naše obrtnike, jednostavno državna administracija i država je preskupa. Nažalost, plaćaju naši građani, plaćaju obrtnici, plaćaju poduzetnici i onda kad se dogodi ovakva nekakva kriza, svjedočili smo mnogim krizama, ljudi upadnu u probleme.

Ostanite, imate nekoliko replika, prvu repliku gđa. Antolić Vupora. Poštovani g. Grmoja, vi ste rekli u svom izlaganju da su naknade koje je neko navodio iz javnobilježničke iz Slovenije, pa bih vas htjela pitati da li ste mislili na neke određene iznose ili na neka izlaganja koja su danas bila? Cjelokupan taj postupak bi bio puno jeftiniji kada bi ga obavljali znači par sudaca i par službenika, puno jeftiniji za naše građane, ne bi se gomilali troškovi.

Ovdje je problem da mi imamo stalnu tu jednu ovršnu spiralu iz koje građani ne mogu izaći, postoje situacije kad se vidi da je dug zapravo nenaplativ i ne može vječno to trajati, dakle tu situaciju nekako moramo okončati i razriješiti. Dakle, moj stav je jasan, ja znam ovdje kad smo mi davali amandmane, onda je bilo poziva javnih bilježnika, odvjetnika čak je SDP na početku podržavao a onda na kraju su se oni povukli, povukli su ručnu. Tako da ja razumijem vašu repliku ali stvari se mogu bolje urediti. Poštovani kolega Grmoja, mi moramo jako dobro trančirati sustav da bi o njemu mogli govoriti. Ja se i s jednim djelom s vama slažem, da ovaj Ovršni zakon neće donijeti boljitak onima koji su socijalno ugroženi da moratorij bi imao smisla kad bi za njih nešto napravili oni koji su već u raljama ovrhe. Ali ne slažem s vama da to treba vratiti na sud, treba biti precizan i reć, da, može ali kad se oformi specijalni sud. Vama će javni bilježnici čestitat da im to uzmete, da taj dio posla njima nije rentabilan sa ovim provizijama i oni će vam odmah prihvatit, podržat će vas. samo, treba isto imat jednu dimenziju ovdje, bez argumenata napadamo javne bilježnike, ali morate znati jednu stvar. Ako on udari pješaka na pješačkom prelazu, ovaj ministar ovdje, pod uvjetom kaznen prijave će mu dati suspenziju i ostat će bez sredstava za život, nijedan drugi subjekt u ovom društvu nemate takve rigidne mjere. Dakle vrlo jasno, kada govorimo o javnim bilježnicima, ne možemo generalizirati i ne možemo optužiti cjelokupnu jednu struku i ne mislim da su se svi okoristili na ovome, znamo koji su se okoristili. Dakle, to isto tako treba jasno reći, dakle nemam nikakvu namjeru ovdje provoditi lov na vještice i prozivati sve javne bilježnike u Hrvatskoj, ja govorim načelno o tome da bi se sustav, i slažem se da bi to trebao biti specijalni sud, znači i to sam i rekao, nekoliko sudaca, službenika koji bi to mogli rješavati. Dakle, ne želim nikakvu harangu ovdje voditi protiv javnih bilježnika s ovog mjesta. Pa velikim djelom se slažem što se tiče znači kritike javnih bilježnika, čak bi dodala znači u vašu korist argument da se kod javnih bilježnika za jedan dokument koji će popečatirati, koji neće praktički ni pogledat, plaćat 50 kn, a za kupovinu stana i do 5 000 kn, i podsjetiti da se to prije 90-ih obavljalo na šalteru gdje bi tete ili neki striček vam puknuli pečat za puno manje novce, znači uopće se ne slažem s time da bi nekakva javnobilježnička komora pozdravila ukidanje njihovih usluga, dapače, osobno sam bila pod progon javnobilježničke udruge gdje su nas prozvali da ih kritiziramo a i rekli da se samo u nacizmu nije moglo baviti javnobilježničkom strukom, što je stvarno bila pretjerana izjava, ali sam vam htjela samo reć da ovo nemojte govoriti da se previše ljudi žive iznad svojih mogućnosti jer to je stvarno opasna poštapalica, više, znači od 170 000 novih ovršenih, većina njih imaju dugove za struju, vodu i plin. Niste me slušali kolegice Peović, rekao sam da sam bio u jednoj emisiji gdje je bio argument ovih iz Vlade da je većina ljudi dakle upala u probleme zbog kupnje mobitela i to, ja sam rekao da je to tako u Hrvatskoj, onda mi ne bismo imali problema i ne bismo o tome raspravljali, ja mislim da su problemi puno dublji i to sam jasno obrazložio. Ali kad govorite o tome kako je bilo u Jugoslaviji, da su tete šalteruše nešto radile i tete šalteruše netko treba platiti, plaćaju ih hrvatski građani. Znači svu tu državnu administraciju, hrvatski građani plaćaju i nije a priori, ja znam da je to vaš stav, ali nije a priori da je nešto državno, da je i samim time i jeftinije. Mi imamo i sada puno toga u državnom vlasništvu a to skupo plaćamo, nama treba efikasan sustav, državni sustav može biti skup ako služi da se tamo uhljebe stranački kadrovi vladajuće stranke dakle a može i privatni ako se uredi biti za hrvatske građane jako dobar.

Pa u Sloveniji su puno veće i plaće, primanja, dakle to ministar nije rekao nego hrvatskim građanima, tako da mislim uspoređivati to, gledati iznos koliki je a ne gledati koliko bi to možda u Sloveniji bilo skuplje da su svi ovi uključeni u tom lancu, to je jako neozbiljno, znači iznenadio me ministar s takvom izjavom, mislio sam da je on nešto ozbiljni političar i odgovorniji, dakle tu sam iznenađen, a što se tiče eura, euro sigurno ima i pozitivnih strana i negativnih što se tiče hrvatskog gospodarstva, ali ono što je ključ kolega Bulj, jesmo li mi u ovom trenutku, u ovoj situaciji, u ovoj krizi spremni za euro? Ja mislim da nismo a ono što nam je svakako potrebno, to je jedna široka javna rasprava i naravno, referendum o tom pitanju. Sada je na redu g. Bulj.

Ministre sa svojim suradnikom, poštovani građani, kolegice i kolege. Ovaj sabor je donio ne znam koliko, ne ovaj saziv nego ukupno kolko puta izmjene, više desetaka puta je se mijenjao ovaj zakon, Ovršni zakon. Ovaj sabor je donio i zakone čak i jednoglasno što se tiče, on je u biti vezan s ovim, to je Zakon o ništetnosti kredita sa međunarodnim obilježjima u RH sa neovlaštenim vjerovnicima i jednoglasno ga je donio ovdje u sabor tada sa tj. lex Škibola tzv. kada smo svi jednoglasno prihvatili taj zakon da se od RBA štedno-kreditnih zadruga zaštite naši ljudi od tog kamatarenja koje je zabranjeno u Austriji odakle dolaze i u Mađarskoj su jednostavno potrani, da im nogu u tur Orban, u Austriji ih se progoni, a u nas se ti ljudi i dalje pljačkaju, kamatare bez obzira šta se ne poštiva, bez obzira šta smo mi jednoglasno donijeli ovaj zakon i pozivamo se mi na ustavni sud, na suce, na sutkinje, međutim tim ljudima vise ne samo ovrhe koje su preplatili, platili, nekontrolirano im se uzima nego im se sada prijeti ovrhama izbacivanje iz njihovih jedinih nekretnina. Ljudi me učestalo zovu ja ću uputiti još jedan zakon, nadam se da će mi kolegice i kolege potpisat da iđe u hitnu proceduru, da se zaustavi ta pljačka onoga što smo mi glasali da se, da je nevažeći taj tj. ništetnost. I postavljam pitanje ministru, ministre kako zaštititi ljude vi kao izvršna vlast kad ne poštivate vi jednoglasnu odluku više, sa više glasova nego što je donesen hrvatski ustav, jednoglasno, da bi se tada skupila nekakva većina, kako je danas rekao bivši ministar Pavić sada saborski zastupnik, da bi se prikupilo određeni broj glasova tada ste to izglasali. Zbog čega se ne poštivaju ti zakoni, to je ključno pitanje? Što se tiče samog spomena Slovenije, ja ću opet vratit se na taj dio da je u Sloveniji postoji model koji vi kažete da se mi približavamo ovim zakonom, al je činjenica da je uveden u EUR-o, ovdje ga nasilno uvodite u Sloveniji, znači bez da ste razgovarali sa stručnom javnosti druge države, brojne europske unije ne prihvaćaju EUR-o baš zbog toga da ne bi poskupili između ostaloga i ovi postupci i naravno da je ključno pitanje diskriminacija hrvatskih građana nad stranim građanima tj. pravnim i fizičkim osobama jel ovdje imamo posrednika javnog bilježnika, a kod stranih osoba znači imamo mogućnost jedino to se rješaje na sudovima, što je diskriminacija i taj problem moramo riješiti. A u biti već dugo govorite vremena o, ministre, o tome da, da ćete donijeti novi zakon, a toga zakona u proceduri nema, iđemo uvijek sa izmjenama. Što se tiče građana RH poglavito je to korona kriza pokazala da jednostavno oni nemaju dovoljno sredstava da prežive, gospodarska situacija je teška, energetiku ste dali u tuđe ruke stranim investitorima, šta ljudi skuplje plaćaju energiju, nećete da proglasite IGP, pa bi mogli zaštitit te ljude, naše ribare koji također teško žive nismo zaštitili, niste punili proračun, a možete i od ratne štete od Srbije tako da bi naši gospodarski resursi koje imamo ne koristimo da bi ljudi imali adekvatnu plaću. Pa zamislite, mi za vjetroelektrane plaćamo godišnje, naši građani milijardu i po kuna godišnje skuplju struju, milijardu i po kuna godišnje. I to se, jedan dio se podili u Klubu u Slavonskoj i u ostalim klubovima sa ministrima, tu bude naravno i ministar ugroze okoliša, bivše energetike i tako i oni to lipo isharače, e a ovdje smo napravili diskriminaciju prema stranim i domaćim pravnim i fizičkim osobama tako da je hrvatski čovik diskriminiran u svojoj državi. Kakvo je to načelo, jel to načelo pravičnosti i jednakosti, jel to ta EU da hrvatski čovik umjesto da opstane na ovome području da radi na svojim resursima, da se koriste, on mora odlaziti vani, to je ključno pitanje ministre, zašto diskriminirate hrvatskoga čovika u hrvatskoj državi u odnosu na strane fizičke i pravne osobe?

Bila mi je čast osobno voditi Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama kao povjerenik u najvećoj gimnaziji u regiji u Sušačkoj gimnaziji i boriti se za prava učitelja. I zato i ovom prilikom i koliko god budem imao danas prilika želim javno progovoriti o važnosti izuzimanja sindikalnih socijalnih pomoći od ovrhe i nadam se da će ovaj moj pritisak imati učinka. I evo, nadam se da ministar čuje i da će to biti sve u redu. Pa ja ne vidim niti jedan razlog da ministar to neće prihvatiti, ja mislim da će se čak i očitovati jel vaš prijedlog je isključivo kao vašega, kao vi kao sindikalni aktivist ste upoznati sa problemima učitelja, obezvrijeđene znači grane koja, jednostavno ljudi koji rade svoj posao i obrazuju našu djecu, a teško preživljavaju i upadaju često u teške socijalne situacije i treba im pomoći, a vi to najbolje znate. Stoga ne vidim da ministar neće tu, za tu kategoriju ljudi naših učitelja, obrazovnih djelatnika, zaštititi i očekujem da će ministar izać za ovu govornicu i javno kazati da podrži naše obrazovne djelatnike, u ovome slučaju učitelje i sve šta je u obrazovanju. Ne vidim niti jedan razlog da itko razuman u ovome Saboru ne podržati taj vaš prijedlog da se zaštite naši učitelji, naši obrazovni djelatnici koji su potplaćeni a vode brigu i obrazuju našu djecu. Pa evo, s obzirom da ste iz istog kluba pa ću iskoristiti da vašem kolegi Grmoji kažem nešto ali prijedlog je i vaš, znači imate za rad javnog bilježnika u vezi za primanja prijedloga za ovrhu pravilnik pa ću vam pročitat koliko to košta.

Onda imate 400 kn cijenu javnog bilježnika, znači nije malo, jel. A što se tiče toga da je u socijalizmu bilo puno zaposlenih tih teta koje su jel, radile na kasi pa mislim da je puna zaposlenost cilj valjda onih koji brinu za tu društvenu većinu. Da li su oni zaposleni znači, da li imamo manje zaposlenih ili više zaposlenih, pa valjda nam je cilj da imamo više zaposlenih [[Upadica Radin: Hvala, vrijeme.]] i da oni žive od svojeg rada, jel a ne da se naplaćuju [[Upadica Radin: G. Bulj izvolite odgovoriti, hvala.]] javnobilježničke usluge tako skupo i da zapravo dižemo cijenu ovrhe. Pa naravno da je nepravda prema, ovdje ću reć još jednom, ... [[Govornik se ne razumije.]] diskriminaciju prema hrvatskome čovjeku, prema hrvatskome narodu jer je stranci su izuzeti iz znači javnog bilježnika, naravno da ovo nije udar na javne bilježnike, i brojne druge djelatnosti imaju javne ovlasti, djelovanja čak imaju i monopol kao neki kao što je npr. dodjela atesta za plin u ugostiteljskim objektima, tako da su dobar ... [[Govornik se ne razumije.]] imamo za vozila, centar za vozila koji ima javnu ovlast, ne mora se nigdje registrirati, tehnički napraviti, tako da ima tu dosta problema u RH sa javnim ovlastima, di nema konkurencije i naravno da tu se dobro tezgari, dobro zarađuje i dobro se financiraju naravno političke stranke u kampanjama od tih istih koji su unutar toga i smatram da je prevelik hranidbeni lanac kod ovrha prema najugroženijim našim građanima i mislim da javni bilježnici ne bi imali ništa protiv toga da su izbačeni iz ovoga sustava, hvala. Poštovani kolega Bulj, evo tu je malo kolegica Peović uletjela, ja nemam priliku odgovoriti pa ću joj odgovoriti, ja nisam rekao da dugovi, upravo se mi zalažemo da se makne javne bilježnike iz postupka ovrha i da ti troškovi nisu veliki a još su posebno veliki troškovi kamata ali kolegice Peović, ja vjerujem da ste vi dobronamjerni, ali kada govorite o punoj zaposlenosti, što bi to značilo, da država zaposli sve svoje stanovnike i šta, to je cilj, puna zaposlenost? Dakle, država mora biti efikasna, znači u državi ne može biti ljudi koji ne rade svoj posao jer netko to mora plaćati, to plaćaju građani. Ne pada novac s neba, niti raste na stablu. To su osnove ekonomije. Ali samo ću kratko kazati kolega Grmoja, da ova Vlada teži punoj zaposlenosti po županijama, upravama, agencijama, tako da se ide prema punoj zaposlenosti ali isključivo s onima koji imaju stranačku iskaznicu, ovi ostali mogu ići u treće zemlje, poglavito mlađi ljudi, tako da ova Vlada ide smjerom i putokazom i ministar to odlično radi da se zapošljava po županijama, uredima, upravama, agencijama, da se svi zaposle koji imaju stranačku iskaznicu, a ovi ostali mogu ići put Irske, Njemačke ili ne znam gdje, čak su i [[Upadica Grmoja: rade na punoj zaposlenosti.]] [[Govornik se ne razumije.]] isprazniti. Hvala, potpredsjedniče. Kolega Bulj povrijedio je 238., vrijeđajući Vladu da zapošljava po županijama a pritom zanemaruje da recimo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji jedino koga je župan Bajs bili su upravo vaši kolege iz Mosta koji su mu trebali tamo dizat ruke da bi imao većinu u županijskoj skupštini i onda ih je zaposlio u razvojnoj agenciji. Hvala lijepa. To je bila replika. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani zastupniče Bulj, jako mi se svidjela ova vaša ideja o ekonomskom prosperitetu ne samo Hrvatske nego i nas saborskih zastupnika ovdje pa vas molim da mi još jednom i svima nama ovdje objasnite plan kako da nas dvojica postanemo javni bilježnici jer tu očigledno možemo zaraditi dobar novac, bolji nego saborsku plaću. Hvala lijepa. Najprije ću evo jednom je ponudila kolegica Orešković da joj budem asistent je li, u slučaju, možda da sam bio u slučaju Janaf, možda bi davno otkrili ovaj problem u vašemu poslu a vama kolega Dretar, probat ćemo dobiti tu javnu ovlast jer recimo kolega Milošević vam može objasniti iz HDZ-a po pitanju ovih dozvola za funkcioniranje atesta aparata za gašenje ili ne znam slično, to je isto javna ovlast, mogu vam u centru za vozila, mogu ih nabrojati, tako da bi sigurno i vaša politička opcija imala dosta dobre sponzore a kolegi kažem vamo da je se baš našao ko će kazati da se je netko iz Mosta, iz mene, od moje obitelji, nitko ne radi na političkim funkcijama, ni moja žena ni moja dica, prema tome u državnoj upravi i prema tome, ja nemam s tim nikakav problem, a ti ljudi ako su to napravili, zasigurno nisu više u Most-u, zasigurno nisu više ili neće bit. Nemate više replika, zamolio bi vas, ili vi ili g. Grmoja da se malo odvojite od sabornice jer vas ima troje sada.

Bili ste vrlo jasni i dobili ste opomenu jer se niste pozvali na članak. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani gospodine ministre, državni tajniče. Drage kolegice, drage kolege. Ja sam domaći čovjek pa ću vas počastiti jednom domaćom pričom o mojoj susjedi Dragici koja je učila raditi bučnicu, a to je jedan stari zagorski kolač. A mi evo, mi ovdje isti zakon pokušavamo ispeći već 28 puta, čini mi se da smo odavno trebali odustati. Ono što vam ja želim reći da je hrvatski porezni obveznik jedno dobro, krotko i mirno biše, sluša sve što mu kaže vlast, ne buni se on previše. I da vas podsjetim na jedan stari narodni običaj, kada u kuću stigne plaća taj se običaj naime događa jednom mjesečno. Dođe plaća ili po starinski pošta donese mirovinu obitelj sjedne za stol i idemo razdijeliti novac gdje ćemo s njim. Najčešće to radi majka, ipak smo mi matrijarhalno društvo mudrošću koja nadilazi sve svjetske ministre financija majka to nekako rasteže i nateže da bude za plaćicu, da bude za hranu, za knjige, ne znam ni ja, za registraciju auta, za kobase, za pajceka, za ajvar, ali ima nešto što je apsolutni prioritet to su režije. Stari hrvatski način života je da se prvo plate režije, a onda bumo vidli jel ima za jesti. Pa zamislite onda kako je našem čovjeku kada ne dobije plaću, 2,3,5,6, mjeseci, godinu dana, kada dobije otkaz, a novoga posla nigdje na vidiku, kada mu oduzmemo plaću, a time i osnovni temelj ljudskog dostojanstva. Govorim o tome da je 80% ovrha na temelju neplaćenih režija za osnovne životne potrebe, struja, voda, plin, telefon. Pogledate ljudi malo oko sebe, maknimo se na tren od politike, izađimo na cestu, prošećimo bilo kojim gradom u Hrvatskoj i najmanjim selom u Hrvatskoj i recite mi molim vas, 30 godina se bavim komedijom, 30 godina radim na tome da nasmijem ljude. U Hrvatskoj više nikome nije do smijeha. Našim cestama prolaze sivi ljudi, duboko egzistencijalno zabrinuti ljudi i zbog toga svi mi moramo biti tužni.

Ljudi su u teškoj depresiji, nije lako. Ovršni zakon još je naravno jedan čekić koji će se spustiti na gotovo 300.000 njih, spustit će se ne na ljude koji su kako je uvaženi zastupnik Miletić sjajno rekao, kupovali jahte pa ne plaćali rate ili skupocjene vikendice, skupit će se i spustit će se na ljude koji sutra ne znaju kako će svojoj djeci kupiti sendvič za školu. I to je duboka i teška tragedija. Bio sam nedavno u FINA-i predati neke papire, red je 30m, pitam zašto, ljudi otvaraju zaštićene račune. To nije red za kupnju novoga automobila, za uplatu ljetovanja na Karibima ili za narudžbu novog playstation to je red u kojem se ljudi bore za golu egzistenciju. Nikome naravno više ovdje do smijeha nije. Ovršni zakon ovakav kakva je 28. puta pokušavamo donijeti, a on i dalje i dalje stvarno ubija ljude. Nitko od nas ne bježi od činjenice da svoje obaveze treba platiti, ali je činjenica vrlo jasna i kristalno ovdje cijelo vrijeme lebdi tu negdje iznad nas, a mi pričamo i ne vidimo ju. Dajte ljudima poštenu plaću i 80% ovrha će nestati, dajte umirovljenicima poštenu i čovjeka dostojnu mirovini i problema će nestati. Da vas podsjetim na izjavu jednog od prvaka ovršnog biznisa tamo negdje iz 2010. godine, koji je rekao, plaćajte svoje obaveze na vrijeme pa ovrha neće biti u stilu Marije Antoanete. Nemate kruha, jedite kolače. Zato dragi moj hrvatski narode kažem vam, nikad nas oni razumjeti neće. Sve vas blokirane i ovršene, sve vas koji ste blizu toga kao i sve nas ovdje zastupnike isti tih ljudi pozivam koriste sve zakonom dopuštene metode i postupke da do ušiju ljudi koji vode ovu državu konačno dopre istina. Ovo nije dobro. Ovo nije dobro. Ostanite. Gospodin Goran Ivanović. Gospodine Dretar, rekli ste da se ljudi u Hrvatskoj više ne smiju. Slažem se s vama, ali ne smiju se zato što pojedinci, pa evo i vaš lider nakon svega onoga što je baštinio u jednoj političkoj stranci onda dođe pred narod i hladno kaže, ja se ispričavam, ja nemam problema s tim da se ispričam što sam bio blizu crne torbe, što sam možda iz nje vadio i to uopće nije smiješno. Kao i vi, vi ste ovdje lider ljudi koji su jednostavno prošli sve, bili sa svakim, a danas ovdje o svemu imate mišljenje kao najveći pravednik među cijelim hrvatskim narodom. Poštovani gospodine Ivanoviću hvala vam na vašoj reakciji, doduše moram priznati poprilično očekivanoj. Sve što sam u životu radio, radio sam kao zaposlenik, niti jednog trenutka ne zastupajući niti jednu političku opciju, radeći kao voditelj, kao najavljivač ili izvođač bilo kakve vrste programa. Moj, moja prednost pred vama je u činjenici što sam sve to radio kao profesionalac i za mnoge ljude uvijek radio svoj program i bio svoj čovjek.

Peović. Evo, kao što su mnogi rekli hitnost postupka nije opravdana samim izmjenama koje su zanemarive. Smiješno je čitati najave vlade da će se provođenjem ovršnog postupka elektroničkim putem riješiti problemi koji su doveli do brojke 238.125 ovršenika. Osim nekoliko odredbi u ovom prijedlogu izmjena ne postoji ništa što bi davalo nadu da za godinu ili dvije nećemo opet donositi ovakve hitne izmjene. No ono što ipak mislim istaknuti je činjenica da bi mnogi koji su sada u ugodnijoj poziciji opozicije i kritiziraju vladu radili ama baš sve isto kao i vladajući danas odnosno malo ili ništa. I to zašto? Zato što jedni svode pitanje siromaštva i ovrha na moralno pitanje, a drugi na tehničko. Jedni histerično optužuju vladajuće za, zbog ovrha kao da je to moralno pitanje, a ne polit-ekonomsko i kao da je siromaštvo većine posljedica nekih zlih ljudi koji su zavladali. Takvi bi sutra valda, valjda pretpostavljam i vjerujem molili Boga za spas najsiromašnijih kako bi riješili probleme. Drugi pak ne vide dalje od elektroničke provedbe ovrha kao da je pitanje preko 200.000 ovršenih ljudi pitanje digitalne naplate računa. Ukratko, dok bi se jedni molili dragom Bogu da nam pomogne, drugi bi još poboljšali učinkovitost represije nad najsiromašnijima digitalnim alatima. Istina da pitanje ovršenih nije jednostavno, no ako govorimo o iznimnim i izvanrednim okolnostima moramo biti spremni na izvanredna rješenja koja su nužna ako ne želimo kontinuirano imati 5 do 10% stanovništva u blokadi. Nekoliko takvih rješenja su, prvo ovrha mora bit, prestati biti sama sebi svrhom u kojoj se vidi prilika za dodatnu zaradu i parazitiranje brojnih bilježnika, odvjetnika i Agencija za naplatu duga. Zatezne kamate moraju biti naknada vjerovnika za period u kojem se ne mogu koristiti svojom imovinom, no ne smiju biti instrument za stvaranje doživotnog dužničkog ropstva. Dužniku se mora omogućiti izravno otplaćivanje glavnice duga, a ne da godinama otplaćuje zatezne kamate bez da takne glavnicu, znači prva stvar je prvo plaćanje glavnice, a onda zateznih kamata. Drugo, u Radničkoj fronti smatramo da ni u kojim okolnostima ukupan iznos zateznih kamata ne bi smio rasti iznad iznosa glavnice. Znači drugo je ograničenje rasta zateznih kamata na maksimalan iznos glavnice, što se naravno ne može riješiti ovim izmjenama i dopunama Zakona o Ovršnom zakonu. Istovremeno država ako već ističe hitnost da se pobrine za dobrobit svih mora biti spremna otpisati zatezne kamate na ovrhe vezane uz komunalne račune, dakle vodu, struju, plin. Brisanje, dakle zateznih kamate je potrebno za ove komunalne račune. Četiri, nužno je redefinirati zaštićeni minimum, on ne može biti arbitrarno određen ovom ili onom, u ovom ili onom postotku već mora biti vezan uz minimalne troškove života. Znači minimalni troškovi života što stalno podsjećam koji nikako da se u Hrvatskoj počnu računati. Znači, oni su potrebni kako bi oni mogli pokrivati barem svoje osnovne životne potrebe dužnika. Zaštićeni minimum znači u skladu s minimalnim troškovima života. I pet, poseban problem koji se pojavio su Agencije za naplatu potraživanja koje svim sredstvima utjeruju loša potraživanja koja su otkupile od banaka, način prodaje potraživanja, prava agencija, postupanje s podacima dužnika, sve to mora biti predmet stroge regulative kako bi se izbjeglo zlouporabe koje se događaju. Dakle, peto je uređivanje i prodaja duga Agencijama za naplatu potraživanja posebnim zakonom kako bi se takvo trgovanje ograničilo. Recimo u prvoj polovici 2019. banke su prodale 4,2 milijarde kuna potraživanja. Konačno, ovdje ću još jedno istaknuti problem javnih bilježnika, Radnička fronta je već više puta isticala da institut javnog bilježništva je potrebno ukinuti, a zbog čega nas je predsjednica javnobilježničke komore usporedila ni manje ni više nego s nacistima. Javni bilježnici su oni koji su najviše profitirali od postojećeg stanja i dok god će ovrhe služiti nabijanju njihovih troškova rješenja ovog problema neće biti, a ovrha će tome služiti do onog trenutka dok ne bude u potpunosti oduzeta iz nadležnosti javnih bilježnika i vraćena na sudove. Ako nam vlada u ovom prijedlogu izbacivanja jednog koraka u ovršnom postupku pred javnim bilježnicima predstavlja kao veliku uštedu zamislite koliko bi uštedjeli da je ukinemo u potpunosti. Imate jednu repliku g. Grmoje. Poštovana kolegice Peović, iskoristit ću ovu repliku vama, znači nisam uspio reagirati na ovu skandaloznu izjavu g. Ivanovića iz redova HDZ-a koji je optužio zastupnika Domovinskog pokreta da je njegov lider Miroslav Škoro bio blizu crnih torbi dok je bio u HDZ-u zapravo je priznao da ako je jedan zastupnik Škoro bio blizu crnih torbi, gdje su onda bili Jandroković koji je bio na čelu Ministarstva vanjskih poslova koje je poslovalo s Fimi medijom, gdje je bio Branko Bačić predsjednik kluba koji je bio na čelu ministarstva koje je poslovalo s Fimi medijom, gdje je bio zastupnik Borić koji je bio u ministarstvu koje je poslovalo s Fimi medijom, gdje je bio Kalmeta i ostali ako je jedan zastupnik bio, HDZ-a bio blizu crnih torbi?

Kolega Grmoja povrijedio je Poslovnik čl. 238., ponovno se ne zna ponašati u sabornici i proziva ljude koji s njime u biti nemaju ništa u svom životu, ali to je njegova nekakva politička agenda, neosnovano optužuje, nitko nije spominjao nikakvog Miroslava Škoru ni Davora Dretara, nego je on to izmislio tj. možda je on to pronašao sam u sebi jer on, poznato je da je on gospodin kojega je gospodin Jambo izmislio i prebacio iz jedne škole u drugu na zahtjev njegovog nekog bližeg roda i danas nam ovdje dijeli [[Upadica: Hvala lijepa.]] lekcije

G. Grmoja se pitao gdje su bili razni zastupnici, ja ne vidim ovdje nikakvu povredu Poslovnika nažalost, vidim repliku. On je replicirao pa mu ne mogu ništa reći jer je replicirao, a vama nažalost g. Borić, vi to znate, moram dati opomenu. I molim vas, molim vas, pa to je iživljavanje sada, dobio je opomenu. G. Borić je dobio opomenu. ... [[Upadica se ne čuje.]] dobro, ajde idemo sada vidjeti kako ćete vi dobiti opomenu. Izvolite.

Bila je replika i to je opomena. Nadam se da nema više povrede Poslovnika, je l' da? Dobro, hvala. Idemo dalje.

Ja se s vama slažem da tamo postoji na onoj strani jako puno problema, rekla bi da i tu postoji jako puno problema, tako da se slažem i s onom stranom, ali osim te moralne korupcije koju mi stalno optužujemo jedna strana drugu, postoji i sistemska korupcija. I ta sistemska korupcija omogućuje g. Škori da lukrativne ugovore potpisuje svake godine iznova, a da za to nema apsolutno nikakve kriminalne ljage iza toga, sve je legalno. Tako da eto, jedno i drugo je točno. Nemate više replika. Sada je na redu g., gđa. pardon, Sabina Glasovac, potpredsjednica ovoga Sabora. Izvolite. Izvolite gđa. Glasovac, izvolite. Poštovani ministre s državnim tajničem. Kao što je rekao već i kolega Grbin u ime Kluba SDP-a, uvjet za podržavanje ovog prijedloga zakona je ozbiljno razmatranje, odnosno uvažavanje nekih od naših amandmana. On je govorio o dva, ja ću danas posvetiti neko vrijeme kako bih obrazložila 3., ali prije svega, žao mi je što niste prihvatili prijedlog zeleno-lijevog bloka i SDP-a da se zbog novonastalih posebnih okolnosti koje još uvijek traju i na neki način su produžene, ne našom voljom, niste udovoljili našem zahtjevu i prijedlogu zakona, da se produži moratorij na ovrhe. Šteta, jednako tako, žao nam je što ste odustali od novele novog Zakona o ovrhama, vidimo, imate ga u ladici, ne želite ga izvaditi. Činjenica jest da ste prijedlogom ovog zakona na neki način težili ka ubrzanje postupka, odnosno provedbi postupaka ovrha uz što manje troškova, iako jest, točno je, nije jasno hoće li do toga zaista i doći jer koliki je zapravo udio i utjecaj Vlade na formiranje odvjetničkih cijena i usluga i kako će zapravo biti podzakonskim aktom odnosno pravilnikom definirane isto tako, cijene javnobilježničkih usluga, to u ovom trenutku ne možemo znati. Moramo imati u vas povjerenja da je ovo točno što tvrdite. Jednako tako, korektno je i to što ovim zakonom pokušavate unaprijediti bolje informiranje ovršenika, isto tako i uvođenje 4-mjesečnog moratorija na deložacije je nešto što, pozdravljamo. Ovdje ste dobar dio prijedloga zakona posvetili proširenju baze izuzeća od ovrha na određene kategorije, pa tu posebno naglašavate korištenje prava nacionalnih manjina koje proizlaze iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, proširili ste izuzeće od ovrhe na božićnice, regres, jubilarne nagrade, itd., itd., i na novčane naknade vezano uz žrtve kaznenih djela. Ono što vas mi tražimo našim amandmanom je da proširite izuzeće na još jednu kategoriju, a to je tražimo da se od ovrhe izuzmu i prihodi osoba s invaliditetom koji su primatelji osobne invalidnine ili doplatka za pomoć i njegu te prihodi roditelja ili obveznika uzdržavanja osoba s invaliditetom ili djece s teškoćama u razvoju koji su primatelji osobne invalidnine ili doplatka za pomoć i njegu, sve do donošenja zakona koji će regulirati uvođenje inkluzivnog dodatka i zakona koji će regulirati osobnu asistenciju. I ne želim da se u ovoj raspravi kao replika čuje da je vaša Vlada povećala doplatak za pomoć i njegu na 600 kuna, niti osobnu invalidninu na 1500 kuna niti status roditelja njegovatelja na 4 tisuće kuna. Činjenica je da ako izuzmemo ove kategorije posebnih pomoći da su osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju, te njihove obitelji najizloženiji riziku od siromaštva. I jednako tako činjenica je da su osobe s invaliditetom u 70% slučajeva nezaposlene, a ukoliko i jesu u tržištu rada onda rade nažalost nisko plaćene poslove zbog toga jer su osuđeni na strukovna ili pomoćna zanimanja, a mirovine ako ih i primaju većinom se radi o invalidnim mirovinama i to su vrlo niska primanja. Ono što ne smijemo zanemariti je da zaista ukoliko se ovrši četvrtina ne samo ovih primitaka nego i njihovih prihoda koje imaju da su te osobe u većini slučajeva će biti dovedene na rub egzistencije. Zašto? Jer su one zapravo primorane izdvajati visoke iznose za potrebe rehabilitacije zbog nerazvijenog sustava pružanja socijalnih usluga, zbog ograničenja pristupu ortopedskim i drugim pomagalima i potrebama rehabilitacije, a nerijetko su primorani dizati kredite za nabavku najosnovnijih ortopedskih pomagala poput kolica ili artroza. Da ne govorim da su onemogućeni jednako tako u svom pravu na asistenciju, osobnu asistenciju jer su prvog, 1. studenog su izašli natječaji odnosno završeni su, ugovorene obveze iz natječaja, novi nisu raspisani i vrlo često su te osobe primorane angažirati osobne asistente o svom trošku, a nerijetko ti troškovi iznose i do 7.000 kuna.

Hvala lijepa. Kolegice Glasovac, ja sam iznenađena ovolikom količinom neistina koje ste vi sada izrekli. Naprosto, i čudi me što vi ne znate da su ove naknade koje ste vi spomenuli zapravo izuzete od ovrhe. To je zastrašujuće da vi to ne znate, a o onim drugim naknadama ili ajmo reć primanjima, plaćama roditelja, skrbnika, o tom potom, o tom potom, znate. Ako ne znate problematiku osoba s invaliditetom nemojte se u to miješati, nemojte se u to miješati.

Lukačić, ja sam iznenađena vašom nemogućnošću slušanja, a isto tako uvijek pokušajem da omalovažite bilo koga ko za ovu govornicu dođe i upozori na bilo koji problem vezan uz asistente djece s teškoćama i osobe s invaliditetom. Nebrojeni broj puta za ovom govornicom upozoravala sam da se ne isplaćuju naknade asistentima za djecu s teškoćama, napadali ste me ovdje da bi popodne ministarstvo isplaćivalo ono što im je dugovalo. Ja vrlo dobro znam o čemu govorim. Rekla sam i u svom izlaganju da ne govorim o naknadama, nego govorim o ukupnim prihodima, ne samo osoba s invaliditetom nego i njihovih skrbnika, isto tako i o roditeljima njegovateljima, a vama bi bilo bolje, to je moj apel vama, da ispunite obećanje i da napravite sve što možete, izvršite pritisak na vašu vladu da donesete Zakon o inkluzivnom dodatku i osobnoj asistenciji, obećali ste ga 2018.g., sad smo u 2020., od toga ništa.

Mi kolegice i kolege danas ne raspravljamo cijeli dan, a evo kolko je, skoro 19 sati, o Ovršnom zakonu, mi zapravo raspravljamo o površnom zakonu budući da su ove izmjene kao što su mnogobrojni zastupnici prije mene to rekli doista kozmetički. Da doista hoćemo promijeniti cijeli sustav ovrha u ovoj zemlji onda bi išli na novi Ovršni zakon i valjda, valjda 26 pokušaja da se nešto unaprijedi i popravi i to onda bude neuspjelo do te mjere da se ide u 27. ili 28. pokušaj, valjda je to dovoljan signal da se ne može to više popravljati nego da nam treba potpuno novi sustav. Jako puno zastupnika je danas govorilo, puno stvari s kojima se gotovo svi slažemo, tako da je očito da postoji konsenzus, da je više, više-manje konsenzus, da je više-manje jasno svima šta je problem, da je više-manje jasno svima koja su rješenja, ali svejedno očito zbog nečijih interesa se to dosada nije implementiralo. Ono, ako pitate čisto na razini neke bazičnog osjećaja pravednosti bilo kojeg građanina na ulici da li je pravedno da je trošak ovrhe veći od duga zbog kojeg je ta ovrha nastala, svi će vam reći da nije. Znači bilo koje političke ideologije, bilo koje, ne znam, klase, stupnja obrazovanja, ako pitate građane ljudi će reć u bazičnom osjećaju pravednosti da to nije pravedno. Isto tako ako pitate da li je u redu da su često dužnici ni ne znaju da su ovršeni, da li je to u redu? Da li je adekvatan sustav informiranja uopće dužnika o tome da je pokrenut postupak ovrhe ili da je već rješenje doneseno? Nije. Da li je pravedno da ljudi ne znaju da su njihovi dugovi prodani Agencijama za naplatu potraživanja? Svi će vam reći jednostavno da to nije pravedno, da ono bilo koga da to pitate u svom nekom osjećaju će reć da to nije pravedno. I onda me zanima budući da ste vi kao vlada kontinuiteta i vi kao HDZ imali već 2019.g. gotovo novi Ovršni zakon, predstavili ga javnosti, bio je puno bolji od ovih izmjena nije bio savršen, ali puno bolji je bio od ovih izmjena, išao je puno dalje i dublje i onda ste iz nekog razloga odustali. Mene bi zanimalo i mislim da zanima hrvatsku javnost zašto ste odustali? Jesu to bili pritisci nekih lobija, da li su to bili pritisci nekih teleoperatera ili nekih odvjetnika ili nekih javnih bilježnika ili nekih agencija za naplatu potraživanja ne znam, ali iz nekog razloga ste vi od toga odustali. Javni bilježnici su sami rekli za vrijeme ovog moratorija, a ja ću vas podsjetiti još jednom mi smo kao klub zastupnika zeleno-lijevog bloka zajedno sa kolegama iz SDP-a tražili da se produži moratorij sve dok ne dobijemo novi Ovršni zakon. Imali ste šest mjeseci nakon što ste uveli moratorij na ovrhe da napravite novi dobar, pravedan, efikasan i ajmo reći jeftiniji sustav ovrha, niste to učinili. Sada vidim ipak da vas nešto i peče savjest ili u najmanju ruku da su reakcije u javnosti loše pa se dešavaju situacije da HDZ-ov klub u Saboru ide sa amandmanima koji nisu baš nebitni, znači očito da imate neku naknadnu pamet i da idete i da sami uviđate da ste pogriješili sa ovim izmjenama i da one ne idu dovoljno duboko niti dovoljno daleko. Ono što mene najviše muči govorit ću još kasnije u završnom izlaganju su agencije za naplatu potraživanja, kako to zvuči neutralno, kako to zvuči eufemistički agencije za naplatu potraživanja, a zapravo gulikože i utjerivači dugova. Oni mislim ne lome noge kao oni utjerivači dugova u mafijaškim filmovima, ali bome psihički maltretiraju ljude, to vam mogu reći iz puno osobnih isto tako primjera. Zovu ljude doma ujutro, navečer, praznicima, zovu im susjede, zovu im rodbinu da kao ne mobu s njima stupiti u kontakt pa im kažu da su dužni tako da onda svi znaju da su dužni. Podsjetit ću vas, javni bilježnicu su sami rekli od početka ovog moratorija da je najveći dio prijedloga za ovrhu zbog neplaćanja komunalnih režija. Pa samo oni koji si to ne mogu priuštiti. Tako da imati neregulirane agencije za vrijeme ove najveće socijalne krize koju mogu raditi doslovce što hoće i još im dati milijun kuna pomoći u covid krizi, a imaju više milijunske profite je duboko nemoralno.

Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa državnim tajnikom, poštovane kolegice i kolege. Evo već cijelo popodne raspravljamo o prijedlogu izmjena i dopuna Ovršnog zakona. Ovršni zakon je zaista jedan kompleksan zakon, prije svega zato što je ponekad različito svjetlo ako ga gledate iz kuta vjerovnika, ponekad drugačije ako ga gledate iz kuta ovršenika. Ja bih htjela naglasiti da je ovdje cijelo popodne slušamo prije svega o tome kako ove izmjene i dopune nisu dobre, kako treba ići na novi cjeloviti zakon, dakle nitko ne kaže da, a i sam ministar je o tome govorio da nije u planu donošenje novog Ovršnog zakona jer sigurno je da nam to treba nakon ovoliko izmjena propisa. Međutim, postoje razlozi zbog kojih u ovom trenutku je opravdano ići upravo na izmjene i dopune zakona kako je to ovdje predloženo. Naime, imala sam prije nekoliko dana upit od jedne naše sugrađanke koja pita, da li ćemo mi ovršeni dobiti ove godine božićnice. Ja sam rekla nadam se i vjerujem da hoćete, vjerujem da će izmjene i dopune zakona do tada stupiti na snagu i da ćete ih moći dobiti. Upravo iz tog razloga jer je našim ovršenima bitna svaka kuna koju mogu dobiti, a upravo ove izmjene i dopune zakona predviđaju između ostalih izuzeća od ovrhe ostalih naknada i primanja i božićnicu, upravo je zato bitno da u ovom trenutku idemo u ovakvoj hitnoj proceduri na donošenje ovih izmjena i dopuna Ovršnog zakona. Ja bih željela istaknuti da sve one aktivnosti koje su se poduzimale i u prošlom mandatu Vlade, a to je bilo prije svega izmjena Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama, Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača cilj bio upravo rješavanje problema ovršenih i blokiranih. Ovim prijedlogom zakona upravo se i dalje ide u cilju stvaranje bolje pozicije ovršenika, a isto tako stvaranje efikasnijeg okvira ovršenog postupka i pojednostavljenje tog postupka. Ovdje se jako puno i često čuje zašto ne idemo na slovenski model. Svaka država je specifikum za sebe i treba sagledati sve okolnosti i nije uvijek dobro misliti da je nešto drugo efikasno i kod nas. Dakle, ono što je i ministar isticao u slovenskom modelu ima dobrih stvari, prije svega je to elektronički tj. model kojim se taj sustav ovrha brzo provodi upravo zbog tog elektroničkog sustava kojeg i mi sada predlažemo, ali on nije jeftiniji od ovog što mi sad predlažemo. Ono što je isto tako bitno, da ono što je bio prigovor do sada i s čime se slažem da je bilo loše da su puno puta građani kada gurnu karticu u bankomat shvatili da ne mogu dignuti novce jer da su ovršeni, da to ubuduće neće biti moguće iz razloga što sada postupak prethodne obavijesti svakog ovršenika odnosno dužnika omogućava da se on s vjerovnikom u roku od 15 dana dogovori oko tog duga, a tek onda ako do toga ne dođe slijedi donošenje rješenja.

Znači osim božićnice, izuzimaju se i još neka primanja a to su uskrsnica, regres, naknada za prehranu radnika, nagrade radnika, naknada žrtvama kaznenih djela, sredstva u svrhu provedbe projekata koji se financiraju iz nacionalnog proračuna ili iz EU sredstava. Također se ovim prijedlogom poboljšavaju odredbe o dostavi na način da se nakon dvije bezuspješne dostave, dostava vrši putem oglasne ploče ali uz obavezno slanje obavijesti ovršeniku u njegov poštanski sandučić ili u pretinac E-građani. Ono što želim reći da je isto tako važno, da će ovrha se obustavljat po službenoj dužnosti ako ovrhovoditelj u roku od jedne godine nije poduzeo niti jednu radnju.

Jelkovac što ste napokon rekli u čemu je prava poanta ovih izmjena i dopuna. U božićnicama, u tome što ćete vi moć kasnije reklamirati kako ste napravili veliku stvar za naše ovršenike time što će si oko Božića moć napuniti one plastične vrećice u lokalnoj trgovini prehrambenih proizvoda. Pa niste im time spasili život a pri tome uopće ne znate što radite sa ovim zakonom. Ovaj sustav E-ovrha i kružnog toka cirkuliranja dodjele predmeta između različitih javnobilježničkih ureda. Imate li ikakvu ideju kako će se to u provedbenim propisima realizirati? Nemate. U praksi će doći do toga da jedan ovršni predmet koji se pokrene u Zagrebu, završi negdje u Dubrovniku. Na koji način će to doprinijeti efikasnosti, učinkovitosti, jednostavnosti hrvatskog pravosuđa? Radite ono što radite kod svakog zakona, ne znate što u njega treba staviti i kažete za sve riješit ćemo to kasnije pravilnicima. Toliko o transparentnosti. Kolegice ili niste dovoljno sagledali cijeli prijedlog, ne znam od kud ove tvrdnje dakle o svakom predmetu ovrhe, on će se dodjeljivati abecednim redom, prema sjedištu suda, isto kao što je slučaj sa ostavinama. Dakle, neće to ići na ovaj način kako ste vi sada rekli. A što se tiče da je stoga da je nama cilj samo to da potkupimo valjda građane dodjelom božićnica, to nije zaista opravdano od vas da tako govorite, vi koji cijelo popodne populistički ovdje govorite o prijedlogu ovog zakona iz razloga što mi sagledavamo cjelokupnu problematiku, i zaista vi kad bi ste bili u poziciji da morate odgovorno donosit odluke, sigurno ne biste ovako govorili jer morate u cijelom ovom postupku štititi i poziciju vjerovnika i poziciju dužnika, vi to kao pravnica jako dobro znate.

Povreda Poslovnika, 238., vaše izlaganje je na neki način uvreda na osobnoj razini ali ne samo mene nego i kompletne oporbe. Dakle doista mi nije jasno kako ne čujete da vam je kompletna oporba tijekom čitavog dana ukazivala na činjenicu da se predloženim izmjenama i dopunama ne rješava ništa, tražili smo cjelovito rješenje, tražili smo izmjenu sustava ovrha, ni na jednu od naših primjedbi bilo iz mog kluba ili bilokojeg drugog niste imali niti jedan jedini odgovor a kamo niti argumentaciju. Znate da vam moram dati opomenu, jel da? To je bila replika. To znate i sami. Hvala, potpredsjedniče. Kolegice Jelkovac, čuli smo ove koji sve znaju, kolegicu Orešković, Miru Bulja itd., Grmoju, ljudi koji nikad nisu donosili nikakve veće odluke koje su se ticale više od jedne osobe tako da znamo o čemu govorimo, kad smo došli na vlast 2016. g. naslijedili smo preko 300 000 blokiranih građana i u dva mandata pokušavamo tim ljudima pomoći, opet ... [[Govornik se ne razumije.]] ono o čemu govorite, i poziciju vjerovnika i poziciju dužnika, da bude lakše i da ti ljudi mogu normalno funkcionirati i ovo što danas nudimo ili rješava ovaj zakon, nije za podcjenjivanje i nije za ovakve rasprave kakve slušamo s druge strane da nikad ništa ne valja. Mi mislimo da ovo pomaže i da će ljudi moći jeftinije na neki način rješavati neke probleme koje su imali do sada. Svatko tko je u poziciji da radi ovrhe, pa i mi koji smo lokalni čelnici itd., sigurno da to nije ni fin ni lijep posao, ali jednostavno pozicija posla nas tjera da nekada neke stvari morate odraditi i jednostavno moramo učiniti da građanima pomažemo i [[Upadica Radin: G. Borić, hvala.]] ovakvim prijedlozima zakona, a ovi koji sve znaju, neka znaju. Poštovani kolega, pa točno je to što ste rekli, dakle danas imamo 100 000 manje blokiranih u odnosu na 2019. g., mislim da brojke vrlo jasno govore o trendovima.

Dakle, vidimo trend pada blokiranih, i mislim da to vrlo jasno govori da ima učinka sve ono što smo i do sada činili za tu grupaciju ljudi. Ono što želim reći, dakle ako danas raspravljamo o ovom prijedlogu onda moramo istaknuti ono što je dobro, što vide i sami blokirani i ovršeni a to je smanjenje troškova postupka, izuzeće od ovrhe onih naknada koje su dosada bile ovršivane. Od božićnica, regresa do naknade za prehranu i bilokojih drugih naknada koje će sada biti izuzete što je njima vrlo značajno, tako da da ne govorimo o ostalim benefitima koje će donesti ove izmjene prijedloga zakona. Poštovana kolegice Jelkovac, apsolutno ste u pravu kada govorite da je potrebno voditi računa o balansu između prava vjerovnika i prava dužnika. S jedne strane sigurnost vjerovnika da će naplatiti svoja potraživanja a s druge strane da se vodi računa o socijalnom položaju i situaciji svakog pojedinog dužnika. U tom smislu smo itekako i u ovim izmjenama zakona pokazali da o tome vodimo, vodimo računa, ali kao što ste maloprije i sami rekli u međuvremenu je u godinu dana je za 120.000 smanjen broj dužnika i ovršenih naših sugrađana i tim, i tim se, i tim se putem nastavlja. I još ono što bih dodao da u ovom zakonu je i ono što FINA sada provodi, to je činjenica da ukoliko se plati u roku 15 dana po prethodnoj obavijesti onda nema nikakvog troška ovršnog postupka.

Pa sigurno je da se ovim izmjenama i dopunama poboljšava pozicija ovršenika i nije točno kada se tvrdi da je od ukupno blokiranih najviše i ovršenih najviše duga vezano na dug prema komunalnim naknadama odnosno energiji. Dakle, kad se vide podaci ukupni onda to baš i ne izgleda tako. Ovaj, ja bi samo rekla da od ukupnog duga jedan veliki isto tako udio je udio gdje su građani jedni drugi vjerovnici u odnosu vjerovnika i ovršenika, što također govori da nije samo riječ o komunalnim režijama. Ono što je značajno da svim ovim radnjama će se zaista popraviti pozicija ovršenika, a i dužnika, ali isto tako moramo imat na umu da među vjerovnicima ima recimo samohranih majki koje kroz postupak moraju naplatit alimentaciju. Evo ja ću se prvo složit u jednom dijelu s vama, a to je da zakon mora biti takav da štiti i poziciju dužnika, posebno onih dužnika koji jesu u nemogućnosti plaćanja duga zbog ekonomsko-socijalne situacije, ali s druge strane biti efikasan da bi se mogli naplatiti dugovi, posebno za one koji su zapravo slabija strana u tom postupku jer vrlo često i vjerovnik može biti zapravo ekonomski slabija strana i tu se slažem. Mene zanima evo konkretno kako ćete, da li će ovaj zakon i u kojim odredbama spriječiti da se na temelju Ugovora koje sadrže nepoštene prakse i nepoštene odredbe ovrši nekome primjerice stan? Zamislite Ugovor o kreditu u švicarskim francima, kako ćete vi ovime spriječiti da se izvrši ovrha na nekretnini, da li ste to predvidjeli na temelju takvih ugovora? Dakle, … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] ne, ne, dakle ovdje govorimo o provođenju ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, u većini slučajeva sve što je ovdje ovim izmjenama i dopunama predloženo. A meni je žao što danas se ne skoncentriramo upravo na ono što je ovim izmjenama i dopunama predloženo. A ja nisam čula niti od nikog od vas konkretno što je to loše i gore za poziciju ovršenika ili slučajno vjerovnika predloženo ovim izmjenama i dopunama? Dakle, vi se svi slažete da je ovim izmjenama i dopunama predviđena bolja pozicija ovršenika i zbog smanjenja troškova postupka i zbog izuzeća određenih primanja, ali smatrate da je najveći grijeh ne donošenje novog Ovršnog zakona.

Evo, riskiram opomenu naravno i znam da ću je dobit, ali moram odgovorit jer ako vi zaista tijekom cijele ove rasprave gdje smo zbilja davali konkretne prijedloge poboljšanja ovih odredbi i generalno šta bi trebalo biti uvršteno u zakon … [[Govornik se ne razumije]] novela, nište čuli šta je to točno krivo i šta su to nedostaci onda ja moram zaključit da onda niste slušali nas iz oporbe ili nas niste željeli čuti. Ja bi još jednom ponovila i apeliram, nije dovoljno zamaskirati da se nešto napravilo jer time ćemo zapravo [[Upadica: Fala lijepo]] izgubiti na efikasnosti [[Upadica: Fala]] a nećemo dobiti na zaštititi dužnika.

Molim vas lijepa, to je bila replika.

Poštovana kolegice, ja bi se složio s ovim vašim dijelom gdje ste spomenuli, a gdje zapravo opetovano zapravo oporba ukazuje na neki način da ova vlada nije osjetljiva socijalno prema našim građanima, a pri tom zaboravlja primjerice da je već i u prethodnom, dakle mandatu donijela određeni set zakonskih prijedloga čime je zapravo recimo ukupni dug građana s 44 milijarde kuna smanjen na 17 milijardi, sa 327.000 blokiranih na, sada čujemo, 233.000 blokiranih. Ovo što je bilo ovdje rečeno od strane gđe. primjerice Benčić, ovi instituti koje predlaže već postoje primjerice u ZPP-u, dakle postoji prekid postupka gdje možemo iskoristit u slučaju kada spominjete dakle ovi … [[Govornik se ne razumije]] i potrošačke kredite, dakle neki instrumenti već jesu implementirani u hrvatsko zakonodavstvo samo ih treba iskoristiti i znati iskoristiti. Da, točno je dakle da je sve, to sam i napomenula u raspravi, sve što je do sada činjeno, a i u prethodnom mandatu, težilo i imalo za cilj poboljšanje pravne pozicije ovršenika i njihovog položaja u cijeloj toj situaciji.

Dakle, isto tako je onemogućeno deložacija fizičkih osoba za vrijeme zimskih mjeseci, a sada vidimo da se to čini i dalje. Ono što je isto tako bitno, povećava se iznos ispod kojeg nije moguće voditi ovršni postupak na nekretninama. Dakle, ono što želim reći u svakoj od poduzetih mjera do sada uvijek se nastojao naći balans između onog što je moguće napraviti da se popravi pozicija ovršenika, a oni su ozbiljno zainteresirani za sve ovo što se sada čini. Pa cijeli dan oporaba govori kako nisu dobre izmjene i dopune Ovršnog zakona nego treba ići na novi. A da li bi novi Ovršni zakon u primjeni koji bi bio riješio probleme ovih starih? Ne bi.

Prema tome, jedna od većih olakšica na jedan način je upravo i ovaj da se u roku od 15 dana može pregovarati i može stranka na taj način rješavati problem, a da se ne ide odmah u ovrhu, a osim toga vrlo je značajno i da ove nagrade i naknade i sve ostalo poboljšavaju život naših stanovnika, a i ovršenika koji na ovaj način traže način kako izići iz takvih situacija. Sigurno je da naši ovršenici puno puta im se čini da su u bezizlaznoj situaciji i sigurno je da svako poboljšanje koje se kroz zakon uvede da im se olakša cijeli postupak i da im se prije svega i smanje troškovi postupka, a isto tako da se taj postupak ubrza, da im se poboljša pozicija u tom smislu u tom smislu da budu prethodno obaviješteni doprinosi tome da se oni osjećaju sigurnije, da se osjećaju pravno zaštićenije. Sigurno je da je nemoguće donijeti Ovršni zakon koji bi riješio stvari na način da se dugovi uopće ne moraju prisilno naplaćivati jer svrha sama tog zakona je prisilna naplata tražbine. Dakle nemoguće je napraviti zakon na način eto dugovi postoje, oni će se oprostiti. Dakle mi smo stvarali uvjete da se dugovi oproste tamo gdje je to nužno i kroz Zakon o osobnom stečaju, ali mora postojati određena procedura. Uvažena kolegice. Mi smo danas doduše mogli čut puno od oporbe od toga što donosi dobro ovaj zakon i o ovome što ste vi govorili smanjenje troškova ovrhe i skraćenja rokova i sve dobro kao i ovo 12.000 ovršenika manje. A samo sam želio napomenuti ovdje da ste svjesni i činjenice koliko su jedinice lokalne samouprave smanjile svoje ovrhe, koliko je onaj moratorij pretvoren i oprošten i da to isto tako treba ovdje čuti javnost i svi. a niko normalan nije ko ne želi pomoći onima koji su u potrebi, samo isto tako treba razmišljati i onima kod kojih su se uzela sredstva, tako da treba imati razumijevanja. A populistički ovdje govoriti da će svi raditi, da će svi imati plaće koliko hoće, to je eksperiment koji smo imali 100 godina praktično zadnjih gdje se pokazao taj komunizam i socijalizam jedna utopija.

Međutim, ono što svi moramo biti svjesni, a i sami ovršenici kada sam s njima razgovarala nekad su znali reći neki od njih, sam sam se doveo nepotrebno u tu situaciju. Znači nema univerzalnog slučaja. Neki su se doveli u tu situaciju, možda zato što nisu neke stvari dobro procijenili u određenom trenutku, neki zbog određenih životnih okolnosti na koje nisu mogli utjecati. Dakle i mi svi zajedno imamo sluha za to i za teškoću u kojoj se oni nalaze, ali zato moramo racionalno tražiti kako im pomoći, a ne govoriti da se sve može riješiti preko noći, eto oprostom duga ili ne znam na koji način. Niti novi Ovršni zakon kad bude neće riješiti sve idealno. Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolegice Jelkovac govorili ste o tome koja sve primanja će biti izuzeta od ovrhe. Treba se prisjetiti kako je to bilo do srpnja, kolovoza 2018. kada je preko 6.000 naših sugrađana imalo dugovanja manja od 10.000 kuna, kada su brojni računi na kojima tri i više godina nije bilo nikakvih promjena sa promjenom zakona prestali više biti blokirani i time smo smanjili broj blokiranih za 90.000. Iznos blokiranih sredstava sa 43 milijarde na 16 milijardi kuna, što znači da smo od 2017. broj blokiranih je sa 340.000 smanjen evo sad smo vidjeli na 247.

Naravno da nismo riješili problem, da smo ga sveli na nulu i to nikada neće niti bit situacija. Dakle uvijek će u društvu biti i ovršenika i vjerovnika. Ali ono što je bitno stvoriti uvjete da taj postupak bude brz, učinkovit i pravedan do one mjere do koje je to moguće. Dakle, moramo kad stvaramo ovdje pravni okvir prije svega voditi računa da taj postupak bude na korist i vjerovnika, ali isto tako na korist ovršenika da se oni u tom postupku ne osjećaju da su u nepravednoj poziciji. Ono što moram reći i sada smo ovim izmjenama propisali da ako se u roku od godine dana ne poduzimaju nikakve pravne radnje od ovrhovoditelja također dolazi do obustave postupka.

Evo, poštovani potpredsjedniče i predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo, gledajući i slušajući ovu cijelu raspravu koju smo imali ovo cijelo popodne, idu u smjeru isticanja da se radi o nekakvim kozmetičkim izmjenama tako da ću dat potpunu potporu kolegici Jelkovac koja je sada navela dobre strane ovog zakona a mislim i uzimam si za pravo da mogu nakon 20—godišnje karijere odnosno biti dionika jednog postupka u svakodnevnom gotovo životu, kazati da su ove izmjene koje idu sada jedne od onih izmjena koje će napravit ajmo reći, usuđujem se reć, tektonske poremećaje u provedbi i načinu provedbe ovršnih radnji i ovršnih predmeta ovrhe koje se dešavaju u ovim postupcima. Naime, sudionik sam toga znači od onih prvih početaka '96., kad su se počele raditi uopće Ovršni zakon pa ću vam samo ukratko reći, opet ponoviti da i javnost i svi shvatimo da se radi o vrlo bitno Ovršnom zakonu i izmjenama koje će stvarno napraviti dosta velike promjene. Do sada je uvijek bio problem da su ljudi i građani naši imali problem sa dolaskom na bankomat i onda vide da nema, da im je blokiran račun, a da ne znaju o tome. To je jedna izmjena koja bi išla u jednom ajmo reći periodu koji se desio, a koji je iza nas, sada opet se stvarno dolazi do toga da imate obavijest prethodnu koja je vrlo dobra, kao jedan institut, nakon toga javni bilježnik poziva, daje opet priliku da se na neki način dospjeli dug ispuni i tek nakon toga ide rješenje o ovrsi na koje se može ulagati redovni pravni lijek u vid toga. Zatim ovaj dio što se poveća zabrana ovršnih radnji na iznos od 40 000 kn jamči da se transparentnost javnosti, da se ona većina problema koju imamo možemo rješavati i na taj način se raditi o efikasnom postupku koji će donijeti znači dobrobit i onih vjerovnika a i dužnika. Naravno, proširuje se znatni broj izuzetaka od ovrhe, ne samo od božićnice, ima tu mnogo toga i treba detaljnije utvrditi o čemu se radi, svako dobronamjeran će to pohvaliti i podržati takav prijedlog. Isto tako, zabrana ovrhe u ovom periodu u kojem ide je od krucijalnog značenja, znači od 1. studenog do 1. travnja jasno pokazuje da se radi o transparentnosti i brizi za građane i za nepovredivost doma kojeg imamo.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. G. Katičić, jasno ste naveli koliko ove izmjene i dopune Ovršnog zakona donose promjena u ovom djelu sada, i naravno da smo cijeli dan slušali od ovih s druge strane da to ništa ne valja, da je to sve njima bezveze jer da oni imaju neka cjelovita rješenja koja nikada nitko nije probao. Još jedan ponavljam, krenuli smo sa 300 000 blokiranih, danas je to podosta manje, krenuli smo sa preko 40 milijardi kuna blokiranih, danas je to na 24 i zasigurno da će i ovaj zakon koji valjda svi bi trebali podržati, ako se baš hoćemo brinuti o tim ljudima o kojima ovdje dnevno ovako svako na svoj način govori, to su oni koji ne mogu, koji su siromašni ili koji se nisu se snašli ili koji ne mogu naći dovoljno sredstava da mogu normalno funkcionirati i onda imate reakciju na glasovanju, svi su protiv ovakvih stvari koje pomažu, to je ono što nas ovdje muči, ali i odgovornost onog kako ste i sami rekli, sve je na nama da sami to riješimo i rješavat ćemo bez njih a oni nek pričaju kome svoje priče. Hvala kolega Borić. Dosta dobro, međutim, evo, ova će stvarna rješenja i načela na kojima moramo poštovati ovime da riješimo naslijeđenu situaciju, puno ima problema u ovome, međutim moramo imati na umu da ovim ćemo smanjiti postupno broj blokiranih, navesti na razumnu mjeru i svesti ga na što manji broj. Ova rješenja moraju biti donesena i naplata podmirenih dugova u razumnom roku i da cijena tog postupka bude što je minimalnija i prihvatljivija za najobičnijeg građanina kad ima najobičniji dug. Hvala lijepa. Nemate više replika.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Pa ovaj prijedlog izmjena i dopuna Ovršnog zakona kao što smo već mogli čuti, propisuje smanjenje troškova postupka, ujedno se povećava iznos glavnice za koju se ovrha na nekretnini ne može pokrenuti sa 20 000 na 40, zakonom se povećava i broj primanja koja su izuzeta od ovrha, kao što smo već čuli, prigodne božićnice, nagrade, uskrsnice, regres i sl. itd., i mislim da zaista ovaj zakon treba podržati. Istovremeno treba reći da nas sigurno sve žalosti činjenica da preko 247.000 naših sugrađana nisu podmirili dospjele ni izvršene osnove za plaćanje i da je na svima nama tu zadatak da im pomognemo posebno onima koji su korektno radili i trudili se ali iz bilo kojih subjektivnih, a možda i objektivnih razloga nisu bili u mogućnosti u datom trenutku podmiriti sve svoje obveze. Vlada kao što smo čuli čini već i 2018. i svakom promjenom zakona izlazi u susret koliko god netko to smatrao malim iskorakom, ali sigurno da svaki puta je nova grupa naših sugrađana na ovakav način u povoljnijem položaju. Vrijeme u kojem živimo je zaista zahvaćano i zdravstvenom i ekonomskom krizom i ne znamo što nas sve očekuje u narednom periodu, zato moramo dodatno promišljati kako i ovim našim sugrađanima izaći u susret. Postoje poduzetnici koji su krenuli obavljati samostalnu djelatnost, pa ona su iz različitih razloga kao što sam rekla došli u probleme i stvorili dugove, pa onda su i postali ovaj blokirani, pa onda su otvorili novi obrt na jednog od supružnika, pa kad su i tu stvorili velika dugovanja onda su nakon toga otvorili na jedno od djeteta i sl. Međutim, postoje i naši poduzetnici koji su 20 i više godina uredno podmirivali svoje obveze i opet su u određenom trenutku došli u probleme, stvorili dug koji se jako brzo bio veličine više desetaka pa i stotina tisuća kuna. Znamo da je godinama ta kamata bila iznimno visoka, tako da je taj broj postao, taj iznos bio višestruko veći nego sama glavnica i kada su ljudi i mogli doći i podmiriti te svoje obveze nije bilo moguće podmiriti samo glavnicu nego je, nego su istovremeno trebali podmiriti i kamate. Sada evo na sreću, ovu godinu otpisane su sve te kamate od strane Porezne uprave, međutim ponuđeni su ugovori kojim treba u roku 24 mjeseca podmiriti svu glavnicu i naravno ako je osoba u međuvremenu odustala od samostalnog obavljanja djelatnosti, zaposlila se, ima neku prosječnu plaću jedan od supružnika ili čak dvoje sa manjim primanjima ili jedan ima primanja drugi ima mirovinu i sl. i njihova primanja ne premašuju više od 7, 8 tisuća kuna mjesečno onda npr. glavnica i dug koji imaju prema Poreznoj upravi od npr. 300.000 kuna iznosi 12.000 kuna mjesečno što za njih nije prihvatljivo i ponovno ih dovodi u nove probleme i ponovno ne mogu potpisati jedan takav ugovor bez obzira i što je i zakon omogućio i Porezna uprava i da im se kamata otpiše i da im se izađe na nekakav način u susret.

Hvala lijepa, ostanite ovdje jer imate nekoliko replika, prvu repliku je tražio gospodin potpredsjednik Sanader. Hvala potpredsjedniče. Uvažena kolegice lijepo ste govorili o tome da …/nerazumljivo/… treba napraviti sve što je u našoj moći i kroz zakonsku regulativu da se pomogne onima koji su u potrebu. Naveli ste i niz primjera tu iz realnosti života. Evo jutros sam čuo jednu priču kako je jedna samohrana majka ostala bez posla, nije mogla plaćati kredit, jasno i došla je u poziciju da je ovrše i u velikim je problemima. Čuli smo i kroz zakon ovdje od govornika, ministra i nekih govornika koje su sve prednosti ovog zakona, ali je vrlo intresantno evo kad bi slušali, slušajući naše kolege iz oporbe niti jednu pozitivnost ovog zakona nisam čuo da su rekli da je pozitivan ni ovo smanjenje roka, ni smanjenje davanja ništa se nije čulo nešto pozitivno šta je u ovom prijedlogu izmjena i dopuna. Kako to tumačite? Pa oporba je tu da proziva, mislim da bi bilo puno bolje da daje konstruktivne prijedloge, bilo je ne može se reći da za ovom govornicom nismo čuli nekakve prijedloge, ali kao što je rekla kolegica Jelkovac, pitanje je kad bi bili u našoj poziciji kada bi trebali sagledati kompletno situaciju i znati i mišljenje i vjerovnika i dužnika i njihova stanja jer moguće da i taj vjerovnik je zbog te situacije što mu dužnik nije podmirio sve obveze nekome drugome dužan i tako smo u jednom začaranom krugu iz kojeg je jako teško izaći. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice govorili ste upravo o tome kako komunalna poduzeća HEP, jedinice lokalne samouprave su isto tako radili opise i netko je iz oporbe govorio kako to treba država. Država je napravila za onaj dio koji je bila nadležna Porezna uprava, a kamate su otpisivali temeljem opet tog zakona te navedene jedinice i na taj način olakšavale otplatu dugova. Jako važno je spomenuti u onom prethodnom razdoblju upravo i ovo formiranje upravnih ugovora kojima se omogućilo da se obročno otplaćuju dugovi i to je, ovo je samo dalje nastavak svega onoga što se u prethodnom periodu puno toga napravilo.

Međutim, što će napraviti HEP, što će napraviti Telecom, što će napraviti određeni grad ili općina to nije sve na zakonodavstvu niti se može sa tim upravljati sa ove govornice ostaju neki segmenti koje mogu napraviti isključivo i samo oni koji su u biti vlasnici tog trgovačkog društva, firme ili jedinice lokalne ili područne samo uprave. Još jedanput ponavljamo, znači ovaj zakon nudi poboljšanja upravo prema blokiranima i ovršenima. I ono što smo danas čuli oporba je protiv toga da se tim ljudima pomogne dodatno jer da to nedovoljno pomaže njima, dodatno digitaliziranje, dodatno podizanje cenzusa, dodatne procedure u kojima se izbacuje suvišno ono što je bilo možda do sada itd., kažu ne valja jer zašto je 20 zašto nije 100, zašto je 30 zašto nije 500 itd., uvijek traže detalj zašto nešto ne valja. Na nama je da ustrajemo i da ovo donesemo uz sve ono što nas čeka u daljoj budućnosti. A što se tiče lokalne samouprave, ne činimo te ovrhe ili ih ne poduzimamo kao čelnici zato što nam se to radi, jednostavno smo prisiljeni radi drugih tijela državne, ajmo tako reći, vlasti koji nas pitaju zašto po tome nešto radite i ne radite.

Kolega Borić, upravo sam i rekla u svom izlaganju i svi mi sa ove strane govornice, sa ove strane sabornice, govorili smo o tome da je ovo zakon koji treba podržati. Da li ima prostora za još bolje i kvalitetnije rješenje i razmišljanja sigurno da da i sam ministar je u svom uvodnom izlaganju rekao da je u pripremi zakon, Ovršni zakon koji će sveobuhvatno gledati i na sve ostale segmente tog zakona koji sad nisu ovim izmjenama obuhvaćene. I na kraju posljednja replika g. Bačić. Poštovana kolegice Juričev-Martinčev, vi ste odmah uvodno u početku nabrojali sve dobre strane ovoga zakona. Ono u čime se s vama, u čime se slažem s vama, a to je da nema tog Ovršnog zakona koji može podmiriti dug umjesto dužnika. Dakle, što god mi napravili dug ostaje. Ono što je obveza zakonodavca, a to je da taj dug ne optereti naknadama koji bi predstavljali prekomijerni teret dužniku.

Inače dolazimo u situaciju banana države.

Hvala lijepo. Pa kolega Bačić, upravo i ove izmjene i dopune Ovršnog zakona propisuje smanjenje troškova i je, na nama je zadatak da te naknade budu što manje. Evo, kao što smo i ranije spominjali, kamate su u cijelosti otpisane, a Vlada RH već dosta čini i učinila je puno više nego što su dvije i tri prethodne vlade i po pitanju povećanja prosječne mirovine, minimalne mirovine, minimalne plaće, prosječne plaće itd. i sigurna sam da će to nastaviti i u ovom mandatu.

Narodna poslovica bi rekla „pa i ćorava kokoš nešto ubode. Sada čujem najavljen je ovaj režim, pa se kaže da će se polako mijenjati i ovaj novi zakon, a do tada će nažalost mnogi ljudi propasti. Situacija je jako teška i kako stoje stvari bit će zahtjevno živjeti naredne mjesece i mjesece u našoj Hrvatskoj. Ne mogu se složiti sa podatkom i konstatacijom kako imamo samo 250.000 blokiranih. Oni su, u stvari brojka je puno veća. Zato što je ovo statistika FINA-e, to su novčana sredstva i ne provode se sve ovrhe samo preko FINA-e, mi to dobro znamo i neka to zna hrvatska javnost. Mi danas ne govorimo trebamo li plaćati dugove ili ne, jasno je da se mora vratiti dug, ali kolega Hrelja ako se ne varam je ovdje govorio u ovom časnom domu kako imamo više od 10% populacije blokirano. Oni su u velikim problemima. To je socijalni problem dragi zastupnici, ti ljudi se ne mogu nigdje zaposliti, 10% populacije, to je užasan i velik problem. Nama je jasno da Ovršni zakon ne može sve riješiti i zato držim da se moramo svi, svatko od nas puno više potruditi da ljudi mogu živjeti od svoga znanja, da mogu živjeti od svoga rada, skoro bih mogao reći pa to je najbolji recept, omogućiš ljudima da žive od svoga rada, da žive od svoga znanja, da imaju dobre plaće i ti riješiš problem nekih mogućih ovrha, ali svejedno ovaj zakon mora biti pravedan, a dopustio bih si reći da mi se čini da nije pravedan i da može biti puno, puno bolji ministre.

Dobio sam informaciju od sindikata koji su me molili da reagiram, matica sindikata poslala je svim klubovima u saboru o potrebi i važnosti izuzimanja sindikalnih socijalnih pomoći od ovrhe te sam zamolio da se amandman ovaj usvoji. Naime, iako su sindikalne socijalne pomoći jedna vrsta socijalne potpore, Ovršni zakon ih izrijekom ne prepoznaje kao primanje izuzeto od ovrhe. Obzirom na svrhu sindikalne socijalne pomoći smatram da bi i za tu vrstu primanja trebala biti omogućena isplata na zaštićeni račun. Ponovit ću još jednom, našu Hrvatsku, predivnu našu Hrvatsku imamo 30 godina, u ovih 30 godina 27 puta je mijenjan Ovršni zakon, dao Bog dragi da idući bude zadnji i da bude toliko dobar da uistinu bude zadnji. Bit će teško ali ja vjerujem u hrvatski narod, ima vas ovdje nekoliko branitelja sada, tvrde smo mi šije narod, kad je Marko Babić u starkama i trapericama stao na Trpinjsku cestu ispred 40 tonske grdosije nije se plašio, nikoga se nije plašio i svi vi naši heroji bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali. I ja duboko vjerujem, duboko vjerujem proći će ova pandemija stati ćemo mi opet na naše noge i izaći ćemo mi na kraju ipak kao pobjednici. Hvala.

Kolega Bačiću hoćete odmah podignuti povredu Poslovnika ili ćete pričekati da nešto i kažem? Ne znam kako van nije sve skupa neugodno prozivati oporbu za populizam, na vlasti ste od 2015., niste apsolutno ništa poduzeli niti za građane, niti za sustav u cjelini. U svakom normalnom demokratskom pravnom poretku Ovršni zakon je jedan od najvažnijih zakona i to ne samo zato što se njime uređuje postupak prisilne naplate potraživanja kao što to netočno ministre ističite svakom prilikom u svojim javnim govorima, a ništa bolji ni državni tajnik gospodin Salapić. Dakle, Ovršni zakon između ostalog jamči i omogućava provedbu sudskih odluka, pravda mora biti izvršiva da bi nešto vrijedila, to je prava bit i prava srž Ovršnog zakona. To često zaboravljamo, a zaboravljamo zato što za naše specifične hrvatske prilike ovaj zakon je posebno osjetljiv zbog zastrašujućeg broja naših sugrađana koji se nalaze u situacije društvene, ekonomske i socijalne isključenosti. Stoga doista iritira, doista uzrujava ta indiferentnost s kojom ste pristupili pripremi izmjena i dopuna ovog zakona. Ovo ne samo da je loš zakon, ovo je loš prijedlog ali je ujedno i ogledni primjer kako nastaju i gdje nastaju svi problemi u hrvatskom pravosuđu. U izmjenama i dopunama zakona koji se donose kao na traci, koje izglasava parlamentarna većina kao da je autopilotu, koja apsolutno ništa ne čuje šta ima za reći druga strana sabornice, ali isto tako niti struka, niti druge nadležne državne institucije. Čemu služe ove rasprave, ako se uistinu ne možemo uvažavati i tražiti najbolja rješenja za naše građane? A to da ništa ne slušate pokazala je ne samo današnja rasprava nego i jučerašnji amandmani na proračun kao i čitav niz zakona o kojima smo raspravljali od početka mandata. Da ste nešto slušali, da ste imali iole dobre namjere mogli biste barem razmotriti ono na što vam je ukazala Hrvatska odvjetnička komora još 2018. godine vašem prethodniku gospodinu Bošnjakoviću. Značajnije bi pomogli našim ovršenicima kada bismo izmijenili redoslijed naplate potraživanja. Možda to je možda nije najbolje rješenje, ali je svakako jedan prijedlog o kojem bi ovaj Hrvatski sabor napokon trebao početi raspravljati. Vi danas niste pokazali da ste za to uopće zainteresirani da razmotrite, a kamoli usvojite. Nadalje, krajnje je vrijeme da razmislimo na koji način ćemo izbaciti nepotrebne posrednike, je li to FINA kao što mi to primjerice smatramo ili su to možda javni bilježnici, ne znam odnosno i da znam ne bi ovog trena o tome raspravljala jer to nije predmet ovog zakona i na kraju krajeva htjela bi da o tome raspravljamo onog trena kada ćemo imati konkretne stručne analize, konkretne brojeve, tako bi se zakoni trebali donositi, a ne ovako naprečac, populistički. Vi ste ti koji su populisti, zbog božičnice, zbog 2,3 vrećice koje će se napuniti u nekakvoj trgovinu u kvartu, time se položaj ovršenika značajnije ne mijenja. No, mi smo daleko od nekakvih sustavnih promišljanje, analiza i donošenja pravih zakona na temelju konkretnih ideja kako mijenjati ovu Hrvatsku na bolje, mi smo zapeli na digitalizaciji na tome što taj pojam uopće znači. I uvodimo jednu lošu praksu, a to je da sve što ne znamo riješiti kažemo da se naknadno definirati u nekom pravilniku, dakle stvari koje bi se trebale definirati u zakonu, definiraju se negdje po sudskim hodnicima tko zna kako, tko zna u čijem interesu. To je ono što je loše, tu pada vladavina prava, a pada evo konkretno i na ovim izmjenama i dopunama koje ste sada predložili. Evo kako ja čitam odredbu budućeg Članka 39a. stavak 4. prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave automatski se povjeravaju u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno po abecednom redu njihovih prezimena, ja tu ne vidim gdje piše da će se to definirati po nekoj teritorijalnoj nadležnosti, ali to je sad, nastranu. Veći je problem što mi ne znamo što će u tom elektronskom obrascu biti, kako će se kontrolirati rotacija sustava automatske dodjele predmeta i hoće li to uistinu ubrzati i olakšati ovršni postupak, a ja tvrdim da neće. Ne samo da neće nego ne znamo niti kada će se takav sustav upogoniti jer kao što vidimo iako su najave o ovoj digitalizaciji puštene u javnu priču još prije nekoliko godina o provedbi, o realizaciji, o pripremi ni traga ni glasa. I također želim reći da ministar ne bi trebao propisivati cijenu niti javnobilježničkih usluga, niti odvjetničkih usluga, to je nešto što definiraju komore, a trebaju li i komore [[Upadica: Fala]] to je tek predmet za neku buduću raspravu.

Poštovana kolegica povrijedila je čl. 238. Poštovana kolegice, rotacija dodjele predmeta po ovom zakonu kako je predviđeno bit će sigurno efikasnija i bolja nego što je bio obrazac GDPR-a za Janaf koji ste radili.

Itekako je, 238. imam ju pravo obrazložiti. Ne, nemate pravo obrazložiti, imate pravo reć da je bila neka povreda Poslovnika, moja u ovom slučaju. Reći ću joj na kavi.

Mislim mogu ja i na kavu s vama ako ste za? Ja prihvaćam svakako.

Evo, drago mi je da će kolega Bačić završno popeglati sve ovo iza nas. No dobro, znači pred nama kao što sam već rekao nije Ovršni zakon nego površni zakon za što, znači ove izmjene su nedovoljne, kozmetičke, bilo je vremena da se napravi novi zakon, 6 mjeseci je trajao moratorij, mi smo stavili zaključak prije 6 tjedana ovdje da se produži moratorij dok ne dođe novi Ovršni zakon, niste ni stavili taj prijedlog na plenarnu raspravu, 6 tjedana je prošlo, 6 mjeseci ste imali da napravite novi Ovršni zakon. Napravili ste ga 2019.g., zaboravili ste na njega i stavili ste ga u ladicu jer očito nekome nije odgovarao. Vjerujem da su vas pritiskali, vjerujem da jesu, a očito ste popustili tim pritiscima i sada najavljujete ponovo novi Ovršni zakon kako bi opravdali ove kozmetičke izmjene. Znači, imali ste socijalno osjetljiviji, tvrdim, socijalno osjetljivi zakon 2019.g. nego ove godine kada je socijalna kriza najveća u ovom desetljeću, koji je to apsurd. Unatoč tome, konstruktivni smo, dali smo vam 9 amandmana u opsegu ovih minimalnih izmjena Ovršnog zakona koji radite jel da radite novi Ovršni zakon onda bi i mi mogli dat amandmane na cijeli sustav ovrha kako bi mogao bolje funkcionirati, tako da nemojte reć da nismo ništa predlagali. I u okviru ovih minimalnih izmjena stavili smo vam 9 amandmana, pa molim proučite ih. A vidim i da je Klub HDZ-a bio dosta široke ruke, što je dosta neobično da toliko amandmana dolazi iz Kluba HDZ-a na vladin prijedlog, tako da očito ni vi niste zadovoljni sa ovim prijedlogom izmjena zakona. Spomenut ću još jedan apsurd, 4 zelenaške tvrtke Agencije za, za, za naplatu potraživanja tzv., milijun kuna dobe u korona krizi kao pomoć za očuvanje radnih mjesta u tim agencijama. Šta nisu mogli telefonom zvati od doma, raditi od doma i telefonom maltretirat građane i budući da njihov rad nije reguliran ovim Ovršnim zakonom. Znači dobili su milijun kuna pomoći od države da maltretiraju građane, a imaju višemilijunske, neke čak stotine milijuna kuna dobiti, njihov povrat je oko 25%, 25%, to su zelenaške kamate. To je potpuno neregulirano, nije samo u Hrvatskoj, al neke zemlje su to riješile. Na razini EU nažalost nije regulirano. Neke zemlje su to riješile, Hrvatska još uvijek nije. Znači zadnji tren je da se to napravi. Ako hoćete stvarno zaštit dostojanstvo dužnika regulirajte rad Agencija za naplatu potraživanja jer ovo je neizdrživo. Mene svakodnevno građani zovu i opisuju mi kakve priče prolaze sa njima. Nemoguća je ovakva situacija. Povećali ste iznos glavnice za koju se ne može napraviti ovrha na nekretnini, stavili ste to za vrijeme zime. To mi je pomalo cinično. … [[Upadica iz klupe se ne čuje]] Znači, nije zbog zime? Okej, znači to je zato što je to prvih 6 mjeseci, zato što je … [[Govornik se ne razumije]] zato što je covid jel tako? … [[Upadica iz klupe se ne čuje]] Dobro, onda ćete objasniti jednom drugom prilikom. Međutim, ponavljam, treba biti razmjerno dugu i namjeni nekretnine i to treba zakonski naložiti. Znači, nije dovoljno apsolutno samo povećati na 40.000 kuna jer šta to vrijedi ako možete ovršiti nekoga za dug, znači nekretninu koja 20 puta više vrijedi od duga, a čovjek živi u toj nekretnini jer u određenim okolnostima ne pokriva ga ono da ne može bit ovršeno u nekretnini u kojoj živi ukoliko je stavio to kao koleteral kada je išao u sam posao koji je sklapao, u čl. 75. ako se ne varam. Međutim, treba nam novi zakon. Mi smo čekali 6 mjeseci vas da ga napravite, pa sad više nećemo čekat, mi ćemo novi zakon predložiti koji će regulirati pitanje blokade računa, vremenski ih ograničiti, koji će vratiti ovrhe na sudove, u na specijalne odjele sudova vezano za pokretanje ovršnog postupka, sudsku kontrolu ovršnog postupka, koji će proširiti primitke koji su izuzeti od ovrha, te uvesti cenzus koji ovisi o službenoj granici siromaštva za neovršivi dio prihoda, koji će omogućiti individualni pristup restrukturiranju i otplati duga, koji će ograničiti praksu prodaje dugovanja i rad Agencije za naplatu potraživanja i urediti pitanja ograničenja prodaje nekretnina jer ovo što ste vi napravili je nedovoljno dobro. Ovršni zakon nije, slažem se, mehanizam za smanjenje siromaštva i socijalne ugroženosti, ali on ne može ni bit mehanizam da se povećava siromaštvo i ova spirala dužničkog ropstva, a to nažalost nije, je bio i 26 pokušaja da ga se izmijeni, neuspjelih pokušaja da ga se izmjeni, pa je zato potreban i 27. je najbolji dokaz tome. Mi možemo imati pravednije, efikasnije i jeftiniji sustav ovrha. Hvala lijepa.

Poštovani gospodine ministre, poštovani gospodine državni tajniče.

Imali smo, proveli smo dva čitanja i ja mislim da je to bio jako dobar zakon. Da je u drugom čitanju s obzirom na broj amandmana, s obzirom na još nove primjedbe koje bi bile išle za poboljšanje tog teksta zakona zakon upućen u treće čitanje, a u međuvremenu jasno je onda smo krenuli u izbore, u izbornu kampanju i taj zakon nije donesen što mi je jako žao da taj zakon nismo donijeli, jer mislim da je on odlična podloga da definira, odgovori na ova pitanja koja su danas proistekla iz same rasprave. Ali do tada čujemo s pravom od svih dionika u hrvatskom društvu kako je potrebno reagirati s obzirom na činjenicu pada gospodarskih aktivnosti, pada prihoda hrvatskih poduzetnika, pada prihoda hrvatskih građana s obzirom na kao posljedice ove pandemije onda je po meni dobro i po nama u klubu da je Vlada reagirala interventno sa ovim zakonom, ovim izmjenama zakona i to je dobro. I time mi u klubu ne tvrdimo da je ovime zatvorena priča o Ovršnom zakonu. Ne, ovo smo intervenirali. Smanjujemo troškove ovršnog postupka. Njega pojednostavljujemo. Povećavamo iznos za koji ne može doći do ovrhe na nekretnini. I ono što je važno izuzimamo i dalje određena primanja hrvatskih građana na koja se ne može ovršiti. To što je sada Božić, da je bilo možda prije bio bi Uskrs. Ne znam što bi trebalo onda, kada bi se pojedini zakoni trebali donositi da bi oporba bila zadovoljna jer onda ne bi mogao reći da je to populistički pristup. Ostat će druga primanja koja se neće moći ovršiti zato što ćemo mi donijeti u petak ovaj zakon. Prema tome, brinemo mi itekako o pravima naših građana. Brinemo i o položaju blokiranih i ovršenika. I nizom aktivnosti ove Vlade radimo na tome. Slažem se s vama Ovršni zakon … mehanizam za smanjivanje siromaštva, nego su niz drugih mjera koje provodimo i temeljem kojih smo pokazali u proteklih 4 i pol godine kako znamo upravljati državom da se smanjuje i broj siromašnih, da se povećava standard naših građana, da se povećavaju primanja i u sustavu zaposlenika u državnom i javnom sektoru, ali i u javnom sektoru i tu socijalnu osjetljivost ne trebate vi nama govoriti. Mi smo Vlada, vladajuća većina pa ako hoćete i HDZ-e u čije ime sada govorim u trenutku kada smo ocijenili da bi pandemija korona virusa mogla drastično ugroziti poziciju hrvatskih poslodavaca, gospodarstvenika, a onda jasno njihovih zaposlenika intervenirali sa 8 milijardi kuna kako bismo spasili i poduzetnike, i radna mjesta i očuvali njihovu likvidnost i poslovne aktivnosti.

A vama gospođo Orešković neće klub zastupnika dizati nikada pločice sa povredom Poslovnika kada vi budete načelno govorili o radu ili neradu Vlade. Kada vi ministru na ovdje javnoj sceni za govornicom možete reći ne samo da je nestručan, nego da nema časti sjediti ovdje za ovome onda zaslužujete odgovor kakav ćete zauvijek dobiti kada se tako budete ponašali. Hvala. I sada na kraju ministar pravosuđa i uprave gospodin Ivan Malenica govorit će završno. Uvažene kolegice i kolege zastupnici. Evo mogu reći da nakon cijelog popodneva da je dio odnosno da je rasprava prošla u jednom konstruktivnom tonu.

Naime, jutros je gospodin Sarajko Baksa u emisiji Hrvatskog radija podržao, pohvalio ove promjene Ovršnoga zakona. Valjda vi onda ne razmišljate kao on koji predstavlja dakle građane koji se nalaze u jednoj problematičnoj situaciji. Ja bih istaknuo da je Vlada Republike Hrvatske u prošlom mandatu ali i u ovome sada dakle, u ovome sada nastavlja brigu za ovršene građane, nastavlja brigu za blokirane građane. Dakle to smo u prošlom mandatu pokazali kad smo se uhvatili u koštac sa velikim brojem ovršenih i blokiranih građana, dakle 2016. godine bilo ih je 370.000, dug je bio 43 milijarde kuna sa izmjenom triju zakona dakle taj dug se smanjio na 17 milijuna, 17 milijardi kuna, a broj blokiranih građana se smanjio dakle na današnji dan na 230.000 njih. Istaknuo bih još da u ovih proteklih 6 odnosno 7 mjeseci koliko je prošlo od uvođenja moratorija, dakle broj blokiranih građana se smanjio, dakle imali smo ih u travnju, početkom travnja 247.000, a danas ih imamo oko 233.000 i vjerujem da će kroz usvajanjem ovih izmjena i dopuna dakle da će se taj broj dodatno smanjiti jer kada pogledamo da će jedan dio, jedan dio dužnika, jedan dio građana koji zaprimi obavijest o postojanju duga reagirati na tu obavijest i platiti taj dug, dakle tada se ovršni postupak neće pokrenuti, a isto tako smanjit će i broj ovršenih i blokiranih građana i broj ovrha će se smanjiti i kroz ovu činjenicu da će se obustaviti svi ovršni postupci ukoliko u roku od godine dana nije ovrhovoditelj poduzeo niti jednu aktivnost. Dakle, to pokazuje, dakle ove izmjene i dopune, ali i one izmjene iz 2017. godine i ono što najavljujemo, a to je donošenje novoga Ovršnoga zakona cjelovitoga Ovršnoga zakona da sustavno vodimo brigu o određenoj kategoriji naših građana koji su silom prilika ili zbog nekih drugih razloga ušli u određene, ušli u određene probleme. Dakle, kroz ove izmjene i dopune Ovršnoga zakona, dakle postižemo to da će čitav postupak biti jeftiniji, dakle to sam u nekoliko navrata pokazao dakle brojčano da ćemo kroz pravilnik utjecati i na iznos koji javni bilježnik može naplatiti za provođenje ovršnog postupka, isto tako dakle i kroz sam trošak FINE. Oni koji su ovdje danas popodne osporavali odnosno uspoređivali dakle trošak u nekim drugim državama ja mogu samo reći evo da ne branim FINU, ali financijsku agenciju, dakle trošak ovrhe na novčanim sredstvima u Sloveniji provode banke i on je puno veći nego što je trošak FINE u RH. Dakle, ne mogu se složiti da se radi o kozmetičkim izmjenama. Dakle uvođenje e-ovrhe i elektroničke komunikacije u ovršni postupak svakako nije kozmetička izmjena bez obzira dakle što će to stupiti na snagu za 6 mjeseci jer zapravo i ne može drugačije stupiti na snagu, ne možemo mi raspisati natječaj za aplikaciju, raditi aplikaciju, a da nemamo zakonodavni okvir koji će regulirati tu aplikaciju koji će biti nekakav pravni temelj aplikaciji. Dakle, ja sam u svom uvodnom izlaganju odnosno odgovoru na izlaganje gospodina Grbina rekao dakle od 6 do 8 mjeseci je taj rok koji smo si mi zadali da tu aplikaciju završimo i da zapravo taj postupak učinimo bržim ali i transparentnijim dakle kroz tu, kroz taj sustav e-ovrha. Također bilo je tu nekakvih kritika da u Sloveniji to radi par sudaca i par službenika, dakle u Sloveniji to radi 6 sudaca i 60 službenika, tako da ja vjerujem da ćemo već do kraja godine započeti s radom u radnoj skupini, da ćemo zajedno, prvenstveno sa predstavnicima vjerovnika, ali i predstavnicima blokiranih građana, da ćemo pripremiti jedan kvalitetan zakonski prijedloga. dva sudionika u ovršnom postupku dakle o kojima vodimo brigu. Dakle, vjerovnik da što brže može naplatiti, da postupak bude jeftiniji, a isto tako da taj postupak bude i za dužnika brži jer onda neće ići kamate i sve ono što ide na to, a isto tako da mu osiguraju, osiguramo i efikasnu, efikasnu sudsku zaštitu. Također, složio bi se sa konstatacijom ovdje da treba, treba vidjeti zapravo što je uzrok dugovanja određene kategorije građana, trebamo se sustavno i time baviti. Vlada RH mislim da je uložila enormne napore da se sačuvaju radna mjesta što se vidi i na broju nezaposlenih građana u ovome trenutku u usporedbi sa situacijom prije pojave epidemije Covida-19 i Vlada će i dalje sustavno raditi na tome da osigura našim građanima dostojanstvena primanja, sigurna radna mjesta jer to je dakle najbolji put da svi građani koji imaju određene, određena dugovanja da mogu ta dugovanja i podmiriti. Tako da evo vjerujem da ćemo kroz ove izmjene i dopune koje je kolega Bačić nazvao interventnim dakle riješiti i ubrzati postupak, riješiti određene problematične točke u ovršnome sustavu, a da ćemo evo do kraja godine ovdje pred vama obećati da ćemo započeti sa radom kroz radnu skupinu na cjelovitoj izmjeni Ovršnoga zakona gdje ćemo u svakom slučaju voditi najviše računa o dvije kategorije, dakle o vjerovnicima i dužnicima. Hvala i vama, ostanite jer imate 3 replike. Prvu repliku je tražio gospodin Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, složio bih se s vama da nisu ovo kozmetičke promjene, nije ovo površan zakon, kad se površno radi zaboravi se puno toga, vi ovdje niste zaboravili kako pojednostavniti postupak, kako smanjiti trošak tog postupka, a s druge strane ono što je važno i vama kao ministru pravosuđa, a to je da ovim zakonom i dalje jasno stojimo na pozicije zaštite vladavine prava u RH. I to ne smije nikada doći u pitanje jer ako tu popustimo onda praktično sve ovo što se kasnije nakon toga radi praktično dovodi do kaosa. I u tom smislu ste to posebno akcentirali i to kao ministar pravosuđa čini mi se da morate svaki puta za ovom govornicom. I druga stvar koju je važno za spomenuti, činjenica je da u krizi kroz koju prolazimo se smanjuje, se smanjio broj blokiranih, da ništa drugo vi danas ne obrazlažete kroz ovaj Ovršni zakon taj podatak govori da se već sada kroz postupak i preporuku koju sam zaboravio reći kada sam govorio u ime kluba, preporuku javnim bilježnicima da se na određeni način ovrhe rade u određenim valovima postiglo da se smanjuje broj ovršenika. Dakle, mi smo tada u dogovoru sa javnim bilježnicima rasporedili ukupan broj ovrha na tri vala.

Tako da vjerujem da je u tom razdoblju i postojao neki dogovor između vjerovnika i dužnika.

Tako da evo, ovo nisu kozmetičke izmjene.

Kad već citirate gospodina Baksu iz Udruge blokiranih možda da kažete što je doista rekao, rekao je: „Pozdravljamo 27. izmjenu Ovršnog zakona zato što će to donijeti privremeni boljitak dok se ne iznađe konačno rješenje.“ I ono što je isto tako rekao u tom istom intervjuu koji ste citirali: „Do sada se Ovršni zakon pokazao korisnim samo za one koji se bave naplatom potraživanja, a sam zakon je prepun mana koje idu u korist segmentima koji se nalaze između vjerovnika i dužnika.“ To je ono o čemu ja pričam. I sam kolega Bačić je mrtav-hladan rekao da su 2019. godine napravili dobar zakon i da ga niste usvojili jer je krenula predizborna kampanja. … [[Upadica se ne razumije, govornik govori iz klupe.]] Znači da je išao u treće čitanje, pa onda došli su izbori i niste stigli. Ali ova socijalna kriza nikoga ne čeka. Znači, ono što smo mi htjeli od početka da se što prije napravi novi zakon.

Dakle mi smo minimizirali trošak u ovršnom postupku. Dakle, trošak javnih bilježnika, dakle izbacili smo predvidivi trošak, trošak potvrde ovršnosti potvrde pravomoćnosti. Dakle, imamo minimalni trošak. Ono što ćemo svakako prilikom izrade novoga Ovršnoga zakona svakako ćemo revidirati i ukupan broj sudionika u ovršnom postupku. Ja sada ne želim govoriti o tome da li će biti u tom ovršnom postupku novom ovršnom postupku dakle i javni bilježnici, i odvjetnici i ostali sudionici koje sada imamo. Ali zasigurno će se smanjiti broj sudionika u ovršnom postupku, a sukladno tome smanjit će se i trošak.

Poštovani ministre, mene zanima neovisno o tomu jesu li ovo fundamentalne izmjene zakona, interventne ili kozmetičke što govore kolege s lijeve strane vaše, a s čim se ja ne slažem. Da li ovim mjerama se ovršenim osobama odnosno izmjenom zakona pomaže, da li se proces ubrzava, da li se proces modernizira i da li u ukupnosti Vlada Andreja Plenkovića do sada je išta napravila za ovršene i blokirane osobe? Dakle radi se o interventnim promjenama koje će u bitnome modernizirati i ubrzati ovršni postupak. Vlada Andreja Plenkovića je u proteklom mandatu, ali i u ovom će nastaviti sustavnu brigu za probleme ovršenih građana kroz izmjene odnosno kroz ove izmjene, a kroz pripremu za donošenje odnosno izradu cjelovitoga zakona. Tako da evo vjerujem da ove odredbe u zakonu će sigurno olakšati položaj ovršenih odnosno dužnih građana.

Zahvaljujem se i svima koji su sudjelovali u raspravi. I obavijest.